Dobar dan svima! Nastavljamo raspravu po klubovima. Sljedeći je Klub zastupnika HDS-a i HSLS-a, uvaženi kolega Branko Hrg.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo svi naravno žele nešto reći o izbornom zakonodavstvu, ono je vrlo bitno i u krajnjem slučaju na temelju tog izbornog zakonodavstva i mi sjedimo ovdje u ovoj sabornici. I kad otvorimo ovakvu temu onda sigurno da ona otvara čitav niz ostalih tema vezanih uz same izbore, od onoga što je već ovdje bilo govoreno i rečeno izbornih jedinica, broju birača po izbornim jedinicama pa moglo bi se reći ja bih tu čak želio napomenuti da bi bilo možda zgodno otvoriti i temu samog izgleda Hrvatskog parlamenta, Hrvatskog sabora, da bi trebalo razmotriti da li bi uvođenje onog nekadašnjeg Županijskog doma makar kao volonterskog bilo možda dobro za Hrvatsku. Ja osobno mislim da da. Tako da je tu čitav niz pitanja. Dobro je da se odustalo od brzog donošenja izmjena ovog zakona i da se kreće u redovnu proceduru, da se omogućuje kao što je predlagač najavio jedna široka javna rasprava koja će sigurno iznjedriti dosta dobrih prijedloga, a vjerojatno i dosta kontroverzi. Svaka stranka naravno u izmjenama izbornog zakonodavstva pokušava zaštititi sebe i svoje interese i vidjeti kako će ona najbolje proći na nekim budućim izborima i sve je to legitimno i normalno, zato se takvi zakoni relativno teško donose. No, kao što je već ovdje govoreno u nekoliko navrata ovo ustvari nije nikakva novina, ove izmjene zakona pogotovo koje se odnose na tri preferencijalna glasa je nešto za što su građani Republike Hrvatske već svoje mišljenje u dobrom dijelu dali. Sjetimo se onih 385 949 potpisa koji su prikupljeni i kada je tražen referendum o uvođenju preferencijalnog glasanja za Hrvatski sabor. Moram se prisjetiti sebe a i vas sve skupa da je tada jednim čudnim matematičkim manevrom tadašnji ministar Bauk na neki način izmanipulirao hrvatsku javnost i hrvatske građane i da je najedanput pojasnio da je 10% od ukupnog broja birača 410 tisuća potpisa, a da je nakon toga samo koji mjesec iza objavljen popis birača u kojem je bilo 3 milijuna i 700 birača koji su izašli na izbore. Što znači da je 385 skoro 386 tisuća birača bilo ustvari itekako dovoljan broj i više nego potrebno za provođenje referenduma. Naravno da se je tadašnja vladajuća većina bojala referenduma jer bi referendum iznjedrio sigurno ono s čime se ta većina nije slagala kao što se dogodilo kod referenduma o braku muškarca i žene kao zajednice muškarca i žene pa je kasnije znate i sami opet i taj referendumski dio izmanipuliran i izmanipulirana je volja građana jer je nakon toga donijet onaj čudni zakon koji je ustvari na neki način izjednačio opet ono što su građani htjeli s onim što nisu htjeli. Ali neka ide svakome na njegovu čast i na njegovu dušu. Ja sam osobno i sam sudjelovao u prikupljanju tih potpisa i jasno je da i osobno i naš klub podupire uvođenje trio preferencijalna glasa. Mislimo da je to svakako dobro za demokraciju, za razvoj demokracije, da to sigurno omogućuje mnogim našim građanima da se mogu i angažirati i da se mogu kandidirati i vjerujem da bi ustvari uvođenje ta tri preferencijalna glasa čak motiviralo veći broj građana koji dosada možda i nisu htjeli ulaziti na izborne liste da bi ih motiviralo da se aktiviraju i da se kandidiraju za Hrvatski sabor. Ono što mene malo onako muči u onom dijelu jest onaj prag od 10% Da li uopće nakon uvođenja tri preferencijalna glasa treba taj prag? Da li ne bi bilo normalnije ako se već omogućuje ljudima da mogu izabrati troje kandidata na listi da se jednostavno taj prag ukine i da se konačna lista izabranih napravi po broju osvojenih glasova redoslijedom koji ide. To je još pošteniji način. To trebaju pravnici naravno vidjeti koliko je to moguće i koliko nije. Ali u svakom slučaju mislim da bi to moglo još doprinijeti jednom boljem sustavu odabira ljudi. Ja mislim da da. Jer ionako stranke predlažu ljude na liste i ja vjerujem da svaki kandidat ili kandidatkinja na listi u principu vrijedi i da je svaki taj kandidatkinja ili kandidat dobar član te stranke ili kandidat na toj listi i da sada samo zavisi koja sredina koliko podupire više kojeg kandidata. Sigurno da to može iznjedriti kvalitetnije kandidate odnosno kandidate koji imaju bolju potporu svojih birača, svojih sugrađana, ljudi koji dakle u toj izbornoj jedinici jesu. Ali stvarno ne treba smetnuti s uma da se u ovom dijelu razmišlja o malo većem paketu izmjena i da se stvarno razmotri vrlo detaljno ovaj problem koji se pojavljuje o broju birača po izbornim jedinicama a i o izgledu samih izbornih jedinica. Dobro je da je ova inicijativa pokrenuta doslovno na samom početku ovog mandata. Nema nikakve žurbe, imamo vremena, može se dobro raspraviti, razmotriti izanalizirati i nakon toga donijeti kvalitetniji zakon koji će omogućavati hrvatskim građanima kvalitetniji izbor. Ono što svakako mene na neki način raduje, ali mislim da to nije još ono što bi trebalo biti jest proširenje zabrane kandidiranja. Kada je bila rasprava o onim zadnjim izmjenama zakona isto sam to govorio tada kao oporbeni zastupnik i tražio sam i tada da se zabrani kandidiranje za pojedine ljude koji se žele kandidirati, a koji su se ogriješili o neke dijelove zakona. I reći ću ovako, nije isto što se već govorilo ovdje, kada netko napravi nehotice, ne čak svojom krivnjom ili nečim saobraćajnu nesreću gdje nažalost stradaju ljudi, kao kada netko svjesno nešto ukrade. Politika i političari su ljudi koji su pod posebnim povećalom javnosti i ono što ne napraviš za to si često kriv, a kamoli ako napraviš. I ne možeš ti skinuti sa sebe neku mrlju, ako si osuđen za krađu, bilo čega. Kaže se, ljudi svejedno biraju pa njima on ima izbor da mogu odabrati ili ne, da, ali mi kao ljudi koji bi trebali brinuti i o sebi i o svom statusu, koji bi trebali brinuti o tome što mi želimo, poslati poruku javnosti, mi imamo priliku onemogućiti grupacijama onih koji nisu zaslužili biti negdje javno eksponirani da se uopće ne mogu eksponirati. Ja vjerujem da bi to građani pozdravili. Ne ide ovdje sada to na nikoga poimenično i posebno, moglo bi se toga nabrajati, ali u svakom slučaju ako nekad nešto ukradeš, lopov si bez obzira da li se odslužio kaznu ili nisi, to ti ostaje. I ako je to političar, onda je to problem jer zbog tog takvog političara, svi mi koji se time bavimo nosimo tu mrlju. Mi imamo svi nazivnik političar, svi nosimo taj teret jer smo mi svi u tom poslu, to je naša ekipa, to je sabornica u kojoj mi svi djelujemo i radimo. Ja mislim da bi trebalo vidjeti mogućnosti da se za takve vrste nedjela praktički onemogući kandidiranje bez obzira što je istekao rok kušnje ili što je istekla kazna. Ne znam da li je to moguće ili nije, da li to zadire u neke druge slobode, to će znati pravnici, ali poruka bi trebala biti takova poslana. Hoću još ovdje naglasiti da je sam ovaj posao i postupak izmjena ovoga zakona jedan proces također u kojem ćemo mi građanima poslati poruku i da je vrlo, vrlo bitno i važno kakvu ćemo poruku poslati jer građani gledaju ovu sabornicu i mi svi skupa koji smo ovdje kada često puta jalovo raspravljamo, kada se često puta nadmećemo izvan tema, šaljemo ružnu sliku i svi je trpimo. Izbornim zakonodavstvom izmjenama Izbornog zakona, uvođenjem periferijalnog glasanja sa tri kandidata, vjerujem da čak i taj dio možemo za određeni postotak smanjiti. Ja ovdje moram reći da čestitam predlagaču na ovom prijedlogu. Zahvaljujem u svoje osobno, a i u ime onih koji su skupljali potpise da se ovo uvede vama što ste to stavili na dnevni red i vjerujem da ćemo svi zajedno uspjeti iznjedriti kud i kamo bolji zakon i da ćemo na taj način početi malo vraćati ugleda političara u RH. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo kolegi Hrgu. Prvi se za repliku javio uvaženi zastupnik Tomislav Klarić. Na početku ste istaknuli da je dobro da se odustalo od hitnog postupka, da se prišlo na ovakav način rasprave o samom zakonu i kao i svaki zakon, a naročito ovaj otvara čitav niz pitanja tako da ova tri preferencijalna glasa bi trebalo promatrati u kontekstu toga što to znači u okvirima stranačkog dogovaranja i koalicijskih sporazuma. Sjećamo se svih prethodnih izbora da su postojali koalicijski sporazumi. Teoretski se može dogoditi i događalo se često da s neke liste uđu tri kandidata, koalicijski sporazum predviđa da jedan od tih kandidata koji će ući u Saboru bude iz neke druge stranke, a građani su odlučili da to preferencijalno budu ta tri. Tu se postavlja pitanje i podijeljenosti ravnopravnosti unutar izbornih jedinica. Recimo Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska su podijeljene na nekoliko izbornih jedinica. 8. izborna jedinica Rijeka, Istra, otoci, 7. izborna jedinica samo jedan mali dio priobalja, Gorski kotar sa vrlo malim brojem birača, čitava Karlovačka županija i dio Grada Zagreba i sada se postavlja pitanje količine tih glasova koje će kandidati iz pojedine izborne jedinice moći odnosno s pojedinog područja moći dobiti za sam preferencijalni istup i ulazak u Sabor. A postavlja se i još jedno pitanje prepoznatljivosti samih kandidata i njihove kvalitete i medijske eksponiranosti s obzirom na mjesto gdje žive, na područje gdje djeluju i mogućnosti takvog eksponiranja da bi bili prepoznatljivi biračima. Dakle o svemu ovome treba podosta raspraviti, donijeti jedan kvalitetan zakon koji se neće odnositi na samo ova tri preferencijalna glasa, već će razmotriti malo šire samo ovu problematiku i u svakom slučaju je dobro i slažem se s vama da se ušlo u ovakav način rasprave. Mi smo dugogodišnji lokalni dužnosnici pa onda možemo reći da uvijek gledamo to i na taj način i s te strane i s te razine. Zato sam i rekao u svom izlaganju bi bilo možda vrijeme da se raspravi da li je potrebno malo jače zadrti u sve ovo i jednostavno vidjeti da li je vrijeme da se uvede taj drugi dom koji bi bio onog lokalnog karaktera gdje bi upravo se mogla stjecati ta prepoznatljivost posebno ljudi sa lokalnih razina koji bi bio volonterskog karaktera i gdje bi praktički bili lokalni dužnosnici i zastupali interese lokalne sredine. Ovako nam se sada događa kada se donosi koji zakon, naravno da mi svi koji dolazimo iz koje sredine pogotovo ako smo načelnici i gradonačelnici borimo se svaki za svoje područje, svaki svoji prostor.

Tako da u tom dijelu, a ovo što ste rekli za izborne jedinice apsolutno točno, dakle pogledajte si samo drugu izbornu jedinicu, to je strašno kako je to raskomadano i tu ne možeš nikako posložiti priču da netko bude cjelovito prepoznatljiv jer ne možeš djelovati na čitavom prostoru izborne jedinice obzirom da se radi o 4 lokalne, odnosno regionalne jedinice. Tako da je to jedan veliki problem. Slažem se s vama. Hvala kolegi Hrgu. Druga replika gospodin Josip Borić. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Kolega Hrg po meni su vrijednosti preferencijalnog glasa na neki način precijenjene i o tome sam puno govorio kada smo to uvodili ovdje i raspravljali u Hrvatskom saboru jer mislim i pokazali su izbori da iznad volje preferencijalnog biranja postoji i volja pojedinca kojeg se bira i nakon toga dolazi do razočarenja birača u one koji su izabrali. Jer Hrvatski sabor je ipak samo prva stepenica u formiranju kompletne vlasti, njega formira na neki način neposredno birači svojim glasom pojedincima a onda izvršnu vlast kao drugi stup formiraju opet saborski zastupnici temeljem većine. Građani izabiru svoje kandidate koji postaju zastupnici ali nakon toga volja pojedinca koji je izabran postaje iznad volje birača tj. iznad vrijednosti tog preferencijalnog glasa. I sada imate primjer recimo u Hrvatskom saboru da čovjek koji je dobio najviše preferencijalnih glasova u Hrvatskom saboru, gospodin Zoran Milanović 42 tisuće 265 je u sabornici bio svega 2 minute i vjerojatno koliko čujem ne želi ni biti možda više saborski zastupnik, čujem da će savjetovati albansku vladu ali to je njegovo pravo on se izdignuo iznad vrijednosti tog preferencijalnog glasa. Da je dobio i 100 tisuća, vjerojatno bi taj broj birača bio još više razočaran jer su ga primarno htjeli da bude u Saboru eventualno u izvršnoj vlasti. Tako da dolazimo do situacija da sada se preferencijalni glas tumači kao i dio koji treba funkcionirati u formiranju izvršne vlasti. Mislim da je to možda onda i nekorektno a birači su dovedeni po meni u zabludu takvim promišljanjima i takvim percepcijama. Mislim da je prva stepenica za svakog onog ostvarena kada je ušao u Hrvatski sabor i tu bi trebao zadovoljiti svoje nekakve ambicije a nakon toga idu drugačija politička pravila. I zbog toga je ovo tema o kojoj se treba jako dobro raspravljati da ne bi uletjeli u nešto pa poslije toga kažem razno raznim smicalicama ostvarivali sasvim drugačije želje od onoga što birači zaista žele postići kroz preferencijalni glas. Odgovor na repliku uvaženi kolega Hrg. Hvala lijepa kolega Borić. Nažalost često su birači razočarani mnogim onim koje izaberu i na lokalnim razinama i na nacionalnoj razini, u Hrvatskom saboru. Upravo ako bi bilo više preferencijalnih glasova mislim da bi bilo manje ovakvih slučajeva o kojima vi govorite jer znate kako to ide u nekakvoj stranačkoj hijerarhiji i neka se ipak tempira malo pa se onda planski glasa za nekoga negdje a ne za one koji bi htjeli. Ako bi bilo više preferencijalnih glasova teže bi bilo onda postići taj efekt koji bi se tu dogodio. A ako bi bilo ono da nema onog praga od 10% tu bi kudikamo još se više omogućilo da se nešto takvo događa. A ova odgovornost o kojoj govorite apsolutno je vrlo nepošteno i nekorektno, da se ne poštuje ono za što si se kandidirao, da nisi na svom radnom mjestu i da ne dolaziš na to radno mjesto, dakle da ne sudjeluješ na tom poslu pogotovo ako imaš takvo velik broj birača pa makar i nisi zvijezda više. Idući se za repliku javio uvaženi kolega Peđa Grbin. Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče. Pa moj kolega je govoreći o ovom zakonu referirao se na jedan referendumski postupak a to je bio onaj Udruge „U ime obitelji“ pod nazivom „Birajmo zastupnike imenom i prezimenom“ i govoreći o tome iznio je čitav niz neistina, da ne kažem neku grublju riječ koja se tiču ministra Bauka. Uvaženi kolega, odluku o tome koji je broj potpisa potreban za raspisivanje referenduma u RH nismo donijeli niti ja, niti ministar Bauk, niti itko tko sjedi u ovom Saboru već je odluku o tome donio Ustavni sud RH nakon što ga je ovaj Dom upitao koji je broj potpisa potreban za raspisivanje referenduma u RH. Vi tada, provjerio sam, niste bili u Saboru, niste glasovali o tome, ne znam što ste tada javno govorili ali činjenica je da bi otklonili svaku dvojbu, da bi definirali koji je broj potpisa potreban za raspisivanje referenduma? O tome smo pitali Ustavni sud. I da li znate koja je bila odluka Ustavnog suda? Odluka je bila odbacuje se prijedlog za provođenje nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provedbe državnog referenduma jer nije prikupljen dovoljan broj potpisa. Ustavni sud je nakon toga jasno rekao, a ne ministar Bauk ili bilo tko od nas koji je to broj potpisa i na temelju kojeg se to popisa radi.

Ja ne ulazim u odluke Ustavnog suda, poštujem ih. Tu ne možeš ništa reći. Samo kažem da je napravljen određeni manevar i da je postojala politička volja da se je željelo nešto tako napraviti sigurno da bi se moglo napraviti. Jest vi ste tada kao vladajuća većina pod pritiskom javnosti ipak popustili pa ste dali zakon u izmjene i uveo se jedan preferencijalni glas. Ja to ocjenjujem čak s vaše strane određenim pozitivnim pomakom. Ali činjenica jest da su ove brojke jako čudne i da se o njima jako puno u to vrijeme raspravljalo a također ne znam što sam tada rekao, sigurno nisam bio protiv tog preferencijalnog glasanja obzirom da sam vrlo aktivno sa čitavom infrastrukturom sudjelovao u skupljanju potpisa i tražio da se uvede preferencijalno glasanje. Mogli ste onda predložiti u krajnjem slučaju vidjevši 386 skoro tisuća građana Hrvatske da uvedete to, da stavite da se to stavi u Izborni zakon. Jer znate i sami da bi referendum bio prošao da je bio raspisan i da bi sigurno bilo uvedeno preferencijalno glasanje s tri mandata. Slijedeća replika je uvaženi kolega Ivan Lovrinović.

Ovo je najveća prepreka kako razvoju demokracije tako i ekonomskom razvoju Hrvatsku. Sadašnji Izborni zakon potiče negativnu selekciju, daje šefovima stranaka ogroman prostor i potiče klijentelizam. Neću ponavljati ovdje, ovo je dobra namjera MOST-a i to je jedna od kako oni kažu jamstava, ali bilo bi dobro da dovedu to do kraja i dobro je da su odustali od toga da to lome preko koljena već da ide jedna javna rasprava, pa drugo čitanje. Dakle ali vidjet ćemo što će se uvažiti. Sve mi možemo napraviti, sve ali ako je i dalje 50% samo građana koji mogu birati izađu na izbore mi nismo ništa napravili. E ja ovako kao ekonomist razmišljam kako potaknuti građane da više izlaze na ove izbore? U nekim zemljama se oni kažnjavaju, dakle čovjek se kazni, građanin, birač što nije izašao. Mislim da to nije popularno jer naši su građani već dobrim djelom kažnjeni lošim stanjem u ovoj zemlji nezaposlenošću, nedovoljnim primanjima itd. Ja bih htio čuti vaše mišljenje da li se slažete da bi određeni porezni stimulansi biračima bili prihvatljivi i da li vi mislite da bi oni povećali izlaznost na izbore i da li se slažete samnom i strankom kojom pripadam Promijenimo Hrvatsku da bi promjena Izbornog zakona dramatično promijenila političku scenu u Hrvatskoj? Kada bi ovaj zakon sutra se uveo sa ovim izmjenama mi ovdje, ovo bi se ovdje dramatično promijenilo. Hvala lijepo. Osobno mislim da bi već samo uvođenje tri preferencijalna glasa motiviralo veći broj birača i da bi već samim time bila veća izlaznost jer bi na neki način bilo to jedno osvježenje koje bi se pojavio na političkoj sceni. Gledajte, stranke kao stranke naravno moraju funkcionirati u svojim okvirima i sigurno da funkcioniraju po svojim pravilima osim ako se ne krše unutar toga. Ali to je sad stvar koja isto zahtjeva možda malo više pogleda sa strane zakonodavca unutar kršenja propisa između pojedinih stranaka. Pa već kad bi se to napravilo možda bi bilo malo drugačije. Da li ljudima davati stimulans da izlaze na izbore, da li stavljati to kao nekakvu obavezu da moraju izaći na izbore? To su sad stvari koje onako uvijek su diskutabilne i uvijek su negdje na nekoj vagi. Mislim da treba napraviti sve u izmjenama izbornog zakonodavstva da se ljude motivira bez nekih financijskih stimulansa ili bez nekakvog kažnjavanja. Dakle, izmjene izbornog zakonodavstva, izmjena izbornih jedinica, stavljanje mogućnosti ljudima da biraju unutar nekog okvira koji već postoji, dakle sigurno da bi više motiviralo birače i da bi oni više izlazili. Isto tako i ovaj dio samog preferencijalnog glasovanja. Ali u svakom slučaju osvježenje je potrebno. Ponavljam, dobro je da se krenulo u proces, dobro je da se krenulo na početku mandata i da se može mirno na miru dobro napraviti javna rasprava, čuti i ljude i mišljenja i struku i sve to skupa posložiti da na kraju izađe nešto bolje za Hrvatsku. Zahvaljujem se kolege Hrgu. Iduća replika je uvaženi zastupnik Maro Kristić. Poštovani kolega Hrg, ja vam u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista želim zahvaliti na podršci našem prijedlogu, osobito pohvaljujem način rasprave koji vodi u smjeru jednog konstruktivnog dijaloga. Osobno mislim da je žalosno da uopće danas ovdje raspravljamo i da je rasprava od strane pojedinaca koji već najavljuju ustavne tužbe kada je riječ o ovom zakonu. Žalosno jer ona zapravo ide u svrhu zaštite onih pojedinaca koji su pravomoćno osuđeni i kojima je politika jedino zapravo utočište koje ih čuva da se daljnje osude ne bi događale. Ja pozivam sve da kako smo i otvorili ovaj proces kroz jednu širu raspravu dođemo do konsensualnog prijedloga ovog zakona koji će na kraju štititi maksimalno izborno zakonodavstvo i legitimitet svih nas ovdje u Hrvatskom saboru. Odgovor na repliku. U stvari nemam odgovora, nego samo mogu reći da mi je drago da se u tom dijelu slažemo i ja mislim da imamo tu apsolutnu potporu i javnosti u takvom gledanju na stvar i da to ponavljam ono što sam rekao malo prije. To je poruka javnosti. Što mi kao ljudi koji ćemo stisnuti neke od ovih gumba poručujemo javnosti? Da li mi smatramo da želimo nešto čišće ili želimo da bude kako tko hoće? Dakle, to je naša poruka. To je naša slika. Mi sada odlučujemo i o sebi što mi jesmo, koji smo mi ljudi, kako gledamo na stvari i naravno o onima koji će biti sutra po tom novom zakonu birani. Znači uvodimo po meni jednu čistoću u izborni sustav, uvodimo određenu čistoću u sam izborni proces ali i u ovaj Parlament u budućnosti. Nema više replika. Prelazimo na daljnju raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Tomislav Saucha. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege.

Ispričavam se, dvoranom. Dakle, ovo je jedan od razloga upravo zašto smo mi upozoravali da je ovo puno prevažna tema da bi išla ovako na brzinu u postupak i da bi išla preko koljena. Jer ja ću vam skrenuti pažnju iako je kolega, sada će mi kolega Grmoja replicirati, spreman sam na to i reći će, podučit će nas sve da se ova rasprava ide, tj. da ova točka ide u dva čitanja. No međutim, osnovna intencija kolega iz MOST-a je bila da ove izmjene zakona o izboru zastupnika idu u samo jednom čitanju. I išlo se na dva čitanja tek kada smo snagom argumenata mi kao pozicija u stvari prisilili kolege iz MOST-a da jedno ovako važno pitanje ne ide na brzinu već da se provede šira rasprava i da se ne lomi preko koljena. Kolega Šimić je na odborima rekao da se radi o manje ozbiljnim izmjenama zakonodavstva i da nam predstoje puno veće, ozbiljnije promjene koje će se sprovesti u budućnosti i da će se tada sprovesti i jedna kvalitetnija, šira rasprava sa zainteresiranom javnošću. Ja sam tada bio rekao na odboru i sada stojim također iza tih riječi. Ne postoji manje ozbiljne ili ozbiljnije izmjene zakona, pogotovo ne kad se radi o ovako važnom zakonu. Dakle, također je rekao da su ovo, to je rekao danas da su ovo mali koraci, sigurni koraci. Iz toga se vidi da se kolege iz MOST-a očito još uvijek boje da ih njihov većinski partner iz HDZ-a ne izigra. Ovaj zakon je jedan od sedam MOST-ovih jamstava za formiranje Vlade i oni to smatraju jednim od svojih ključnih jamstava. I zato su forsirali da se ovaj zakon prihvati u ovakvoj proceduri, a ne da ide po nekakvoj, ono kako bismo mi to smatrali uobičajenoj proceduri za jednu nadolazeću parlamentarnu većinu pogotovo koja je preuzela odgovornost za funkcioniranje Republike Hrvatske i koja sad u ovom trenutku ima dva ključna ministra za izmjene ovakvog jednog zakona. Dakle, ministra pravosuđa i ministra uprave. No međutim, da se išlo na redovitu izmjenu putem Vlade, Vladine procedure taj postupak bi onda definitivno trajao puno dulje ali iz nekog razloga očito se kolegama iz MOST-a žuri. Također želim naglasiti da tek nakon pritiska, ali sad ću opet naglasiti, ne pritiska silom glasova, jer mi nemamo više glasova od vas. Vi ste većina, vi ste nas mogli preglasati ali naši argumenti su očito bili uvjerljivi. Tek nakon našeg pritiska argumentima vi ste pristali da se o ovoj prevažnoj temi otvori široka javna rasprava. Ja mislim da postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je izuzetno bitan, iako se ne odnosi na zakone koji dolaze od predlagača saborskih klubova to ne znači da bi mi trebali izbjegavati te zakonske obveze, tj. da ne bi mogli zauzeti taj viši standard. Mislim da nema ni jednog zakona koji može polučiti takav interes javnosti kao što je Zakon o izmjeni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. I dalje se postavlja pitanje što smo postavili i na odboru čemu takva hitnost, jer mi smo stekli dojam kao da o izglasavanju ovog zakona ovisi doslovce ne znam da će svijet propast ako se to ne izglasa. I nismo nikako mogli shvatiti zašto, obzirom da idući izbori koji bi se trebali provesti po ovome zakonu bi tek trebali biti za četiri godine. Evo jučer smo ovdje u Hrvatskom saboru prisustvovali u izglasavanju Vlade. Vlada gospodina Plenkovića, Vlada HDZ-a i MOST-a je dobila 91 glas. Vjerujem da je to jedna stabilna Vlada i mi vjerujemo da će ona trajati 4 godine. I nama ne ide u glavu zašto se jedan ovako prevažan zakon pokušao donijeti na brzinu. Osim ako kolege iz MOST-a nemaju neke informacije koje mi nemamo pa će ova Vlada trajati kraće pa je potrebno ovaj zakon donijeti brže bolje. Ali možda postoje neki drugi razlozi zašto se ovaj zakon ovako na brzinu provodi, a ja bih tu mogao povući ustvari paralelu jer mislim da je iduća točka na dnevnom redu izmjena Zakona o lokalnim izborima koji se mijenja i ne bi bilo baš zgodno da imamo jedne strože kriterije na izborima za lokalna tijela, da o izboru zastupnika za Hrvatski sabor ostane ajmo tako reći malo manje strog nego ovaj Zakon o izborima za načelnike, gradonačelnike i lokalna tijela. A zašto se toliko žuri sa tim izmjenama Zakona za lokalne izbore pa osim činjenice što su lokalni izbori iza ugla možda zato što je taj zakon te izmjene zakona će moći neke stvari regulirati sukladno potrebama određenih političkih opcija. Ove izmjene Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ustvari svode se na dvije glave, dva dijela. Jedan dio govori o katalogu kaznenih djela u slučaju počinjenja kojih u slučaju da osoba bude osuđena na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci ili uvjetnu kaznu ta osoba neće moći biti kandidat na izborima za Hrvatski sabor. Ja prvo i osnovno smatram da malo podcjenjujemo građane hrvatske birače, mislim da osoba koja je osuđena za kazneno djelo, dakle pravomoćno presuđena, koja ima presudu to je javni podatak za bilo koje kazneno djelo i ima vrlo male šanse da bi je građani izabrali. Ali dobro. Ajmo ići u te pretpostavke ne znam da su građani slijepi i gluhi i da im se može desiti ne znam da glasaju za nekoga tko ima neku kaznenu presudu pa mi osjećamo sad tu potrebu da ih zaštitimo od biranja najgorih. Ja osobno smatram da ne, mislim da svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo se kandidirati bez obzira da li imao kaznenu presudu ili ne a građani imaju pravo birati koga god žele. Ali to je standard kojeg smo mi, tj. to je moje osobno mišljenje, ali to je standard kojeg smo mi bili prihvatili u prethodnim izmjenama Zakona o izboru zastupnika koje je donijela socijaldemokratska Vlada, Vlada Zorana Milanovića. No međutim, svako ograničenje pasivnog biračkog prava, znači jednog od temeljnih ljudskih prava, jednog od temeljnih građanskih prava mora biti strahovito pažljivo i strahovito precizno. Dakle, sva kaznena djela su štetne društvene posljedice, osobito štetne i gadljive. Mislim da ćete se složiti s time. Svaka osoba koja ima kaznenu presudu zaslužuje prezir.

No međutim, teško je sad govoriti o tome, i vidite tu smo u problemu, sada mi moramo arbitrirati koja su kaznena djela manje prihvatljiva a koja su više prihvatljiva. Naime, mi kada smo mijenjali taj zakon mi smo se sveli bili na neka kaznena djela za koja smo smatrali da su zaista, zaista neprihvatljiva kao što su ratni zločin, terorizam, terorističko udruživanje, mučenje, ropstvo i teško ubojstvo. E sad, dosta je teško pogotovo u ovakvom postupku, dakle postupku kojeg ste vi zamislili, a to je jedno čitanje, sada postići neki konsenzus i uzeti sve argumente pro i kontro koje je kazneno djelo teže jedno od drugoga. Ali ono što želim reći je da ste vi ovaj prijedlog zakona očito pisali na brzinu i da su vam se pa neću reći potkrale neke greške ali su unutra završile neke cijele glave Kaznenog zakona koje sadrže određena kaznena djela koja su po svojoj prirodi iako su kaznena djela nisu toliko teška kao neka druga kaznena djela. Dakle tjelesna ozljeda, nanošenje tjelesne ozljede ili kaznena djela koja se ne čine sa namjerom nego iz nehaja ne mogu biti u istoj kategoriji kao ratni zločin ili ne znam silovanje. Naravno ovo je sada dosta tanak led za sve, uključujući i za mene koji ovo govorim. Ne, samo kažem da moramo tome pristupiti izuzetno oprezno i izuzetno studiozno. I drago mi je da ste prihvatili naš prijedlog da se provede široka javna rasprava, da se uzmu u obzir argumenti struke, argumenti sve zainteresirane javnosti. Recimo u katalog kaznenih djela očito nehotice nisu uključena neka kaznena djela kao npr. otmica. Mislim otmica sa smrtnim posljedicama nije tu. Ili neka kaznena djela koja možda su tako, meni osobno zamislivo je da bi se moglo desiti da se neko kandidira recimo tko ima kaznenu presudu zbog neisplate plaća ili zbog diskriminacije po nekim recimo osnovama ne znam diskriminacije po dobi, spolu, nacionalnoj pripadnosti ili nekoj drugoj vrsti diskriminacije. Ali to nije tu unutra uključeno. I zato treba sprovesti široku raspravu upravo o tom dijelu.

Naime, to zvuči jako dobro i ja se slažem da tri preferencijalna glasa nisu previše. Teško mi je govoriti o tome iz pozicije osobe koja nije dobila neki značajan broj preferencijalnih glasova ali većina nas je ovdje u ovom Hrvatskom saboru koji nisu dobili nekakvu ogromnu brojku preferencijalnih glasova. Ali što je moja poanta što želim reći, dakle što više uvodimo broj preferencijalnih glasova, o tome sam razgovarao i s kolegom Buljem za vrijeme pauze. Mi ustvari cementiramo postojeće stanje, dakle neki od nas recimo na prijašnjim izborima koji su prvi puta bili kandidati dobili su određeni broj glasova, relativno mali, godinu dana kasnije taj broj se učetverostručio. Dakle, kada jednom dobite priliku biti eksponirani kao saborski zastupnik, dobijete priliku pokazati se, zastupati neke ideje i onda naravno da ćete dobiti veći broj preferencijalnih glasova. A kada bismo uveli recimo 14 preferencijalnih glasova, zašto tri, zašto ne pet, zašto ne 14. to će se isto iskristalizirati u javnoj raspravi.

A argument koji se pojavio da se na taj način želi i to je vrlo jasno rečeno od kolege iz MOST-a da se želi utjecati nemogućnost sklapanja predizbornih koalicija, mislim da je to opasno predizborna koalicije su demokratsko pravo i to bez obzira na vašu potrebu da sve kontrolirate nećete moći spriječiti. Dakle kada bi se taj postupak smanjivanja utjecaja stranaka na kreiranje liste, razmislite malo o tome.

Dakle treba razmisliti o mogućnosti pozitivne diskriminacije, dakle da se na liste stavljaju podzastupljeni spol, mlađi ljudi, manje poznati ljudi kojima se onda daje prilika da doprinesu kvaliteti rada predsjedničkog tijela. Dakle nitko od nas se nije rodio poznat niti prepoznatljiv. Svi koji su u ovom Hrvatskom saboru ušli na temelju preferencijalnih glasova, a ja im skidam kapu, odmah kažem, skidam kapu, su tu svoju prepoznatljivost morali nekako zaraditi. Tako da i taj sustav koji je vama očito toliko iritantan ima svoje neke prednosti. Dakle, kolegice i kolege da završim, nama je drago da ste prihvatili argumente da se ide u dva čitanja, iako to niste željeli, nama je drago da će se provesti javna rasprava iako ju niste htjeli i veselimo se toj javnoj raspravi i nadamo se da će se donijeti kvalitetne izmjene ovog zakona. Prva replika uvaženi kolega Nikola Grmoja. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Saucha ja znam da vama izgleda da se MOST uvijek negdje žuri, da želimo brzo provesti promjene upravo zato jer smatramo da Hrvatska više nema vremena za čekanje, a vi ste navikli raditi u jednom kabinetu gdje je sve bilo jako sporo i ležerno i ja mogu razumjeti da vi to ne shvaćate. A što se tiče ovih argumenata da ste vi nas natjerali, niste nas natjerali nego se tako posložila križaljka nakon izbora, mi imamo predsjednika Sabora, a slažem se s vama da je ovo jedno jako bitno pitanje u kojem treba uključiti i struku i zato ide i u redovnu proceduru, a uključit ćemo i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Što se tiče ovoga što ste rekli da ljudi mlađi koji nisu prepoznatljivi nemaju priliku ući u ovaj Visoki dom, moram vas podsjetiti i ako se uvedu ova tri preferencijalna glasa i dalje će stranački lideri sastavljati većinom liste i mislim da je njima u interesu staviti mlade kvalitetne ljude koji će se onda kao što se npr. kolega Bulj kroz samo sedam, osam mjeseci dokazao u Hrvatskom saboru, dokazati i postati prepoznatljivi. Evo i vi imate sada tu priliku, javljate se, koristite to što vas je vaš stranački lider stavio na listu, tako da tu ne vidim probleme da oni koji su sposobni od kojih sama stranka može imati koristi, na koje računa da ih postavi na listu i da oni uđu u Sabor. Da, ja sam radio u jednom sustavu koji je bio sve samo ne spor. A vi se žurite, a nas to smeta ne iz razloga jer bi mi htjeli otezati s time. Nama je jednako tako kao i vama u interesu boljitak RH i nemate ekskluzivno pravo na to da se postavite kao arbitar šta je ispravno šta nije. Vi ste jednako tako izabrani kao politička opcija u Sabor, jednako kao i mi. Dozvolite da i mi jednako kao i vi želimo RH sve najbolje. A što se tiče brzine, brzina nije uvijek nužno vrlina. Ima nekih stvari koje treba raditi što prije i u interesu je RH, a ima nekih zakona koje treba naprosto donijeti u jednoj normalnoj zakonom propisanoj proceduri. Vi imate ministre u Vladi, dakle ljudima kojima je to posao osmišljavati ovakve zakone i provodi. Postoji Zakon o pravu na pristup informacijama koji prepisuje javnu raspravu. Dakle mi samo kažemo da nam nije normalno da se jedan ovako važan zakon donosi na način da ga napiše netko, ne znam ko ga je napisao. Tko god ga je napisao nije ga dobro napisao. Nahito nutra s lopatom i ono što treba i ono što ne treba. Kada imate potpredsjednika Vlade, ministra uprave i ministra pravosuđa, dakle za dobrobit RH, za dobrobit svih nas malo usporite bit će nam bolje. Ne trebate se lomiti preko koljena. I ne morate nas uvijek nastupati ovako agresivno patronizirajuće i docirajuće. Hvala lijepo. Kolega Saucha, ja već evo nekoliko dana ovdje pratim sve rasprave i sa vaše strane primjetno je ste silno protiv tih hitnih postupaka koji su bili predloženi pa su u međuvremenu postali neki zakoni u dva čitanja i to vas izrazito smeta. Htio sam samo podsjetiti da vi često zaboravljate što ste upravo vi radili kada ste imali priliku formirati vlast a to nije bilo baš ni tako davno, znači. 2011. godine već nakon konstituirajuće sjednice na prvoj sljedećoj promijenili ste od do imenovanja Vlade 9 zakona od kojih je 7 diralo strukturu same Vlade i oblik kakav će ona poprimiti nakon što se izglasaju po hitnom proceduri a dva zakona ste donijeli također u hitnoj proceduri kada ste rješavali pitanje ovrha i javnih ovršitelja. I to ste napravili bez da vam je itko tada spočitnuo a zašto to radite tako brzo, zašto je to tako hitno i zašto to ne možemo napraviti u nekom vremenu nakon svega toga. Objašnjavali ste da to morate, da je to nekakav dio vaših obećanja koje želite ispuniti prema vlastitim biračima. I sada takvu jednu proceduru koja je baš sada i drugačija od strane MOST-a imamo dva čitanja, vjerojatno ćemo moguće to raspraviti puno kvalitetnije u drugom, ima mogućnost predlaganja amandmana.

Uvažena zastupnica Marija Jelkovac. Hvala dopredsjedniče. Poštovani kolega, kada ste izlagali rekli ste da vjerojatno, tako sam vas barem shvatila, i nije od presudne važnosti uvjetovati za kandidate da li su kažnjavani ili ne jer da građani nisu slijepi i gluhi i da smatrate da ne bi ni glasovali za takve kandidate. Pa evo ja vas uvjeravam da u sadašnjoj situaciji kada nam izborne jedinice izgledaju ovako kako izgledaju i izborne liste isto tako, vjerojatno građani koji su recimo na ovim izborima na listi vidjeli mene dolje kod gospodina Klarića u Bakru uopće nisu znali tko sam ja. Htjela sam reći da na sadašnjim listama naši birači prepoznaju eventualno par imena i to od toga nekoliko koji su prepoznatljivi jer su do sada obnašali neke dužnosti na državnoj razini pa su iz toga građanima prepoznatljivi iz medija i eventualno prepoznaju još 2 do 3 kandidata koji su eventualno njihovi sugrađani ili su iz njihove županije. Prema tome ne vidim kako bi onda mogli znati tko od svih kandidata na listi jeste kažnjavan ili nije. I mislim da u stvari je vrlo važno da se zakonom točno propišu uvjeti i pretpostavke da netko tko je na listi danas, sutra, nakon izbora zaista može preuzeti ovako odgovornu dužnost obnašanja saborskog zastupnika i da stvarno je naša dužnost da ozbiljno razmotrimo koja su to kažnjiva djela koja bi bila u katalogu i koja će jednostavno sprječavati da osobe koje su na takav način kažnjavanje budu i kandidati na izborima. Molim vas da na vrijeme reagirajte, u redu je sada, izvolite. Ispričavam se gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolegice, ja neću biti grub, neću biti grub, nastojati ću biti konstruktivan. A neću vam reći da nije, mislim vi ste iz HDZ-a, pretpostavljam, a neću reći, biti tako zločest pa reći da nije valjda da ćete reći da, ne znam je moguće da na listama HDZ-a bude osoba sa pravomoćnim presudama. Ja mislim da je to nemoguće čak ni za HDZ. Ali vjerujte mi kažete da je problem u tome što vas netko negdje nije znao. Mi smo bili kandidati svi, svi u ovoj prostoriji. Vjerujte mi da je postojao netko na listi HDZ-a u 7. izbornoj jedinici koji je imao neko kazneno djelo, presudu, da bi se to znalo. Naprosto ne možemo se praviti da, to su javni podaci, mediji rade svoju društvenu ulogu. Svakog od nas, neću reći provjeravaju nego sa zanimanjem gledaju. Dakle ja mislim da je nemoguće u današnje vrijeme ovakve informatizacije i informiranje javnosti da se desi da zaista bude netko tko ima kaznenu presudu. Ali gledajte, može se desiti da netko ima recimo nekakve kaznene procese, ali to je drugi par rukava i ja mislim da je to jedan standard kojeg ne bi trebali doticati. Dakle što se tiče samog kažnjavanja mislim da to nije problem. I mislim da građani definitivno imaju pravo birati nekoga, evo to je moje osobno uvjerenje, pa čak nekoga tko sjedi u zatvoru, narod je suveren, ima pravo birati. Hvala lijepo. Iduća replika uvaženi kolega Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Saucha ja sam nekako stekao dojam da ste vi u jednom dijelu svog izlaganja rekli da nama nije cilj i zadatak štiti građane. Ja mislim da je to naš prioritetni zadatak. Pa i ovakvim zakonom štiti građane od kandidiranja određenih ljudi koji nikako ne bi trebali, barem po mom mišljenju završiti na listama. Poslije ste u svom izlaganju spomenuli još u jednom dijelu da li to znači da i neki koji su kažnjavani za neisplate plaća da i oni ne bi smjeli biti kandidirani. Ja osobno mislim da ne ako je kažnjavan netko, ako nije isplatio plaće nego ako nije isplatio plaće, ako postoji taj podatak ne bi mu se smjelo dozvoliti isto kao što mislim da nitko ne bi smio biti kandidiran na listama tko ima dug prema državi. Jer je nevjerojatno da se pojavljuju ljudi koji se kandidiraju na listi za Parlament ili na lokalnim izborima za lokalne izbore a imaju dug prema toj instituciji. Za mene to nije normalno. Možda sam u krivu, možda govorim gluposti ali za mene je to tako. Možemo mi sad govoriti da to nije uredu s ove strane ili s one. Ja govorim ljudski. I ako je stvarno to nešto što ne može se spriječiti onda ne znam, moramo mijenjati neke druge zakone kojima ćemo onda takve stvari sprječavati. Odgovor na repliku uvaženi kolega Saucha. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega, štitit građane od njih samih. Dakle vi ustvari zagovarate to da mi štitimo građane od njih samih. Meni osobno nije normalno da se u današnje vrijeme kada se o svim kandidatima zna sve i ako imate recimo jednog kandidata za kojeg se zna npr. da je počinio neko kazneno djelo. Ali ako ga građani i dalje žele birati to je njihovo demokratsko pravo. Ja ne kažem da je to dobro, da je to normalno, da je to meni simpatično, ali ljudi moraju imati pravo birati koga god žele i najgore od najgoreg, i psihopate i narcisoidne tipove i ljude sumnjive prošlosti, naprosto imamo pravo birati i obmanitelje i demagoge, sve. To je demokracija.

Mislim štititi građane od njih samih mi se čini kao naprosto podcjenjivački prema građanima. Građani znaju koga biraju, jel tako? Mislim biraju neke ljude po ne znam koliko puta već na čelno mjesto jedinice lokalne samouprave ali ih biraju. Meni to nije normalno, biraju ih. Mislim znate na koga mislim, neću govoriti javno da me čovjek ne tuži. Ali to je tako, to je demokracija. Iduća replika uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Hvala predsjedavajući. Htio bi reći da se sa Tomislavom Sauchom u načelo zapravo potpuno slažem što se tiče drugog djela njegovog izlaganja, odnosno teze o tome da pravomoćna presuda ne bi smjela biti prepreka za kandidiranje u Saboru. Recimo ja gospodin Ivan Pernar mogu na nekoj deložaciji pozvati ljude da ne dozvole sudskom ovršitelju da uđu u neki stan ili kuću. To je kazneno djelo ako se ne varam 321 poziv na otpor, kazna zatvora do 3 godine zatvora, u slučaju da recimo znatno otežam ili spriječim provođenje pravomoćne sudske presude kazna se penje do 5 godina zatvora. Recimo da postoji snimka gdje ja kažem ljudi nemojte ih pustiti u stan vi možete mene sutra izvesti na suđenje i reći evo jel Pernar kriv? Njegove riječi ga osuđuju i date mi kaznu 6 mjeseci zatvora, ili ne 7 bezuvjetno. Sa 7 mjeseci bezuvjetne zatvorske kazne vi meni tog trena zapravo deložirate me iz Sabora. Jel to demokracija? Nije. Evo vam drugi primjer, recimo gospodine kako se zovete vi ispričavam se? Tušak? Evo gospodin Tušak npr. je siromašan čovjek, nije u HDZ-u, ima iskopčanu struju.

To je opet 3 godine zatvora.

Odgovor na repliku gospodin Saucha. Evo mislim da je kolega, poštovani gospodine potpredsjedniče mislim da je kolega Pernar ustvari jedini shvatio o čemu govorim. Dakle jedini shvatio o čemu ja govorim.

Pravna država mora funkcionirati, dakle ako je počinio kazneno djelo bit će prijavljen, njemu će skinut biti imunitet i on će biti osuđen. Recimo neka bude osuđen na mjesec dana kazne zatvora a rokovi rehabilitacije, dakle rokovi rehabilitacije to je isto jedna od stvari koja ovdje stoji su 3 godine, 3 godine je on eliminiran iz Sabora. Tko smo mi da kažemo da gospodin Pernar ne smije biti kandidat? Da ne smije sjediti u ovome Saboru? Ljudi ga biraju, znaju kakav je, znali su kakav je i opet su ga birali. Ja smatram da je to jedna vrijednost koju trebamo štiti i ako si odlučimo da ćemo prekršiti to pravilo, da ćemo graničiti određene ljude od kandidature da to mora biti pincetom vađeno određeno kazneno djelo po određeno kazneno djelo. Ne možemo stavljati cijele glave Kaznenog zakona koje imaju svoj Mislim meni se sad ne da kopati tu po Kaznenom zakonu da vam pročitam koje su sve unutra kaznena djela ušla zahvaljujući ovakvo jednom nepreciznom s lopatom nabacanim katalogom kaznenih djela. Dakle opet ponavljam nisu sva kaznena djela jednaka.

Slijedeći koji se javio za repliku je zastupnik Ivan Šipić. Hvala gospodine predsjedniče. Evo zaista je lijepo ovako vidjeti kad se slažu, možda ne bi trebao replicirati ali s obzirom gospodine i kolega Saucha da smo zajedno u Odboru za zakonodavstvo i da smo zajedno bili na sjednicama praktički jednoj i drugoj. Jednostavno ne bih se složio da je bio bilo kakav pritisak, dapače. U jednoj otvorenoj raspravi na Odboru za zakonodavstvo praktično se postigao gotovo konsenzus o ovome što se upravo danas događa i raspravlja, a to je rasprava, otvorena pitanja, konkretni prijedlozi. U prilog tome ide poziv gdje piše Prijedlog zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima itd. itd. prvo čitanje. Prema tome, ovo što ste vi sad rekli da se vršio presing, pritisak onda kao da nismo bili na istoj sjednici. Isto tako, ne odgovara istini da je vaš prijedlog jedini da se ne ide u hitnom postupku. Mi smo se praktički svi koji smo bili na odboru složili da se izbjegne hitan postupak i da se otvori jedna šira rasprava u ovom pitanju. Dakle, nije istina o ovim repliciranjima ili kontra replikama u ovoj raspravi između desnog, lijevog, srednjeg boka kako god hoćete da je bilo na takav način. Ovdje je važno reći da je kod ovakvog pitanja i kod ovakvih prijedloga Zakona o dopunama zakona da se ne pristupa demagoški i populistički što smo ovdje svjedoci danas dosta toga. Dakle, ja vjerujem da će isključivo otvorena rasprava i otvoreni prijedlozi koji će dati konkretne amandmane doći do toga da se evo samo da završim rečenicu, da se dođe do demokratizacije i u ovom važnom pitanju, a posebno je važno za lokalnu i regionalnu samoupravu. Kolega ja kad sam rekao pritisak, nisam mislio da su vas svi tamo tukli ili ne znam prijetili vam. Mi smo se razgovarali, ali rekao sam u svojem govoru vrlo jasno, znači pritisak argumentima. I nakon što smo iznijeli argumente zašto ovo ne bi smjelo ići u hitnom postupku, a mislim da ćete se složit da je originalna intencija bila hitni postupak. Mislim da čak i ako pogledamo zakone koji su nam stigli na stol prvi dan da je bila intencija da ovaj zakon ide po hitnom postupku. Dakle, tek nakon određenog pritiska argumentima od strane opozicije se promijenio stav i ovaj zakon, ovaj važan zakon se poslao u dva čitanja. Da nije, danas bi u ovo popodne ga raspravili i u petak bi ga izglasali snagom vaše većine. Dakle, ja samo govorim o tome, a to da smo se mi na tome odboru vrlo lijepo razgovarali i da smo zajedno došli do zaključka da ovo ne treba ići po hitnom postupku ja vam to ne odričem. Zato postoji pritisak argumenta koji ste vi prihvatili. Dakle, u tome nema apsolutno ništa loše. I meni je drago da smo se složili da ovo ide u dva čitanja. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Blaženko Boban. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani kolega Saucha govorite, evo sad ste kolegi Šipiću rekli pritiskom argumenta. Vama nije bilo nikada moguće pritiskom argumenta ono što ste zacrtali po hitnom postupku to sanirati i odluku promijeniti da ne idete. No, ja sam htio nešto drugo kazati, a to je da ste vi gotovo pola svoga vremena kroz raspravu proveli vezano za članak 1. ovog prijedloga zakona. Ispred vas tu sjedi bivši ministar uprave gospodin Arsen Bauk, a nama svima koji dolazimo iz lokalnih uprava je vrlo jasno nazad, otprilike 18 mjeseci, 20 iz Ministarstva uprave je toliko truda dato da je svim lokalnim čelnicima općinskim i načelnicima i gradonačelnicima poslan dopis i sa ljudima koji rade u gradskoj upravi a da su pa čak 6 mjeseci uvjetno bili kažnjeni, ali je trajalo vrijeme rehabilitacije. Mnoge lokalne uprave, mnogi načelnici i gradonačelnici su morali pa i u mom slučaju u gradu otpustiti osobu zamislite koji je bio radnik na gradskom groblju u Solinu zbog toga što je šest mjeseci bio uvjetno kažnjen, a rehabilitacijski rok mu je već prošao za dvije i pol godine. E sad, ako svim načelnicima i gradonačelnicima u Hrvatskoj unazad 18 mjeseci je takav nalog spušten kakva je razlika između onog zaposlenika na gradskom groblju ili gradskog službenika i zamislite saborskog zastupnika i jedne od najvećih institucija, ne jedne od najvećih nego najveće institucije u Republici Hrvatskoj. Dakle, bilo bi dobro da i vi na klubu se konzultirate sa bivšim ministrom uprave koji je upravo tada za službenike, [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] djelatnike gradskih uprava donio takvu odluku. Poštovani gospodine predsjedniče, kolega ja ću sad reći nešto što će bit vjerojatno izuzetno nepopularno i znam da ćete me vjerojatno, netko će me citirati da ću dobiti zbog toga negativni publicitet. Ali razlika je velika.

U pravilu, ne znam, mislim da u pravilu se primjenjuju stroži standardi. A razlika je u tome što saborski zastupnici su birani. Dakle, koliko god to zvuči antipatično, iritantno ali oni su odraz volje glasača. Opet ponavljam glasači su suvereni. Oni su ti koji odlučuju da li nekog žele da ih predstavlja ili ne sa svim njegovim manama i vrlinama. A ovi ljudi o kojima vi govorite se javljaju na natječaj za službu i ne mislim da tu postoji razlika na jednoj ljudskoj razini. Nikakva, dapače. Mislim da mi trebamo bit pod puno većim povećalom i puno strožim standardima. Samo govorim o razlici dakle ovo mjesto ovdje gdje mi jesmo to je najviši Dom, to je Hrvatski parlament, ovdje smo izabrani. Dakle, ne želim ispasti da nekoga podcjenjujem ali nije ista stvar, znači narod ima pravo birati koga god želi u Hrvatski sabor. Namjerno sam danas bio malo provokativan, namjerno sam govorio o temama koje su škakljive jer želim da se o ovome otvori široka rasprava. Mislim da jako treba biti pažljiv kad se ograničava pasivno biračko pravo jer bi vrlo brzo mogli skliznuti u to da počnu ograničavati i za neke niže standarde, a onda ćemo mi ovdje tu odlučivati u ovome Domu tko se smije kandidirati, a tko ne smije.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega rekli ste niz dobrih stvari koje u ovoj raspravi treba zaista puno i ozbiljno razmotriti međutim kad pogledate pa evo dijelom se ne bih složio, a to je kad kažete da saborski zastupnici jedini koji imaju mogućnost govornice da imaju prednost pred onima kad se kandidiraju u drugom mandatu koji nisu imali govornicu. To je možda kad je jedan glas bio moguće zaokružiti, jednoga kandidata birač.

I to je ozbiljniji korak. Al ovo je samo smjer da izbor za čovjeka, glas za čovjeka i za tri čovjeka na listi je veliki iskorak. Sa 380 tisuća potpisa kojih smo imali za referendum zaista je bio velika poruka i zaista otvara demokratski proces. Ali vaše pitanje je bilo usmjereno prema MOST-u, jer ste govorili MOST ne vjeruje kad će pasti Vlada pa postavili ste to pitanje nama. Vlada će pasti kad ne bude imala većinu u Saboru. To je isto da ja vas sad pitam tko će biti predsjednik SDP-a evo pa vi odgovorite.

Kolega Bulj ja vas izuzetno cijenim i vi to znate mi smo razgovarali više puta i na hodnicima. Sami ste mi bili rekli kako ste na prvim izborima dobili određeni broj glasova koji je jedno četiri puta manji, na vas sam mislio, i vas uzimam kao primjer kako se netko može svojim trudom, radom i zalaganjem i neumornim javljanjem u Hrvatskom saboru, sad ne mislim ovo podcjenjivački, mislim da vam je svaka riječ više-manje na mjestu može steći prepoznatljivost. Govorio sam o tome. Mislim da je jako teško nekome tko dolazi sa strane steći tu vrstu prepoznatljivosti i da su to izuzetno jake startne pozicije.

Mi samo želimo da se o tome raspravlja i da se to pitanje preferencijalnih glasova i širenja da se sagleda sa svih mogućih opcija.

Dakle, mislim da to isto nije zanemariva kvaliteta i da to isto nije nešto što je u potpunosti bespotrebno za i budućnost hrvatske politike i za parlamentarizam. Jer u suprotnome ako idemo u smjeru kao što sam vam rekao da imamo ne znam 14 preferencijalnih glasova malo će se ljudi u Hrvatskom saboru mijenjati. Ništa više, samo to. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Tomislav Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Saucha vaša rasprava me potakla da upozorim na još jedan aspekt promjena koje ovaj zakon donosi. Vi ste spomenuli i ja se s vama slažem potpuno dakle da svi oni koji su mladi i relativno nepoznati javnosti će teže imati priliku doći u Hrvatski sabor. Posebno ako uzmemo još u obzir da zapravo u našem radu uvijek se moramo rukovoditi da opći interesi budu podređeni našim privatnim ili osobnim interesima. Ovdje kad kažem opći interesi mislim u onom najpozitivnijem smislu, opći interesi stranke jer stranka na kraju krajeva ide na političko tržište da bi svoje programe ostvarila, da bi ponudila biračima i da bi dobila povjerenje da ih provodi. E sad, mi imamo Zakon o lokalnim izborima. Vidite da bi bili član nekog predstavničkog tijela, da bi se kandidirali i bili kandidat vi morate imati prebivalište na tom području. Da bi bili kandidat za općinskog načelnika, za gradonačelnika ili župana morate najmanje 6 mjeseci imati prebivalište na tom području. Logično je naravno neću reći da nije logično da mi danas imamo takav Izborni zakon da za zastupnika u Hrvatski sabor da to nije obveza. Dakle, na izbornoj jedinici može biti kandidat koji nema prebivalište na toj izbornoj jedinici. Međutim, da se vratimo na početak priče, ako stranka procjeni da je za nju dobro da na toj izbornoj jedinici postavi one ljude koji su poznati, recimo koji su bili ministri, koji su bili zastupnici, koji su bili već afirmirani i koji su svojim radom to pokazali onda se vrlo lako može zaključiti da će oni koji to nisu teže doći u Hrvatski sabor. Ali da zaključim, možda sam danas ja već više puta to naglasio ovu primjedbu, nikako nisam protiv toga neka bude preferencijalno glasovanje ali evo i kolega Bulj je maloprije rekao a to sam rekao i u prvoj replici treba vidjeti prvo oko izbornih jedinica.

Kolega, ja se u potpunosti s vama slažem. Parcijalna rješenja su uvijek loša i mi smo o tome razgovarali na odboru kada je kolega Šimić bio rekao da će se sprovesti jedna sveobuhvatna izmjena, dakle izmjena zakonodavstva. Izborne jedinice, dakle to je jedno izuzetno osjetljivo pitanje. Dakle šta bi bilo recimo npr. da umjesto ovih uvjetno rečeno manje ozbiljnih kako je kolega rekao izmjena, da se išlo u prekrajanje izbornih jedinica, dakle to bi onda bio skandal. Dal bi mi to mogli spriječiti kao opozicija? Da li bi to bilo demokratski? Pa ako gledamo čistu proceduru da. Da li bi to bilo korektno? Ne. Da li je to opasno? Itekako. Treba otvoriti široku raspravu. Mi nismo mijenjali naše zakonodavstvo izborno već, neka me kolega Bauk ispravi, ali mislim jedno deset godina. Mislim da to nije loše. Izborne jedinice nisu skrojene pretjerano logično no međutim one tu postoje već dugi, dugi niz godina i građani su se na to na neki način naviknuli. Mislim da su relativno dobro izbalansirane po odnosu onoga što odgovara jednoj ili drugoj ili trećoj opciji, ali opet o tome se isto tako može razgovarati. Ali slažem se kolega, kada imate izbornu jedinicu koja se preteže od južnog dijela Zagreba pa skroz dolje do Novog Vinodolskog, a vi ste recimo rođen u Zagrebu koji je veliki grad i tak nema taj efekt prepoznatljivosti malo je teže postati ono kako se kaže prepoznatljiv na cesti u Zagrebu nego u nekom manjem mjestu, uz svo dužno poštovanje da ne bi netko shvatio da tu podcjenjujem manja mjesta.

U njihovo ime predstavnik odnosno predstavnica je Ana-Marija Petin.

Hvala poštovani predsjedniče. Pa evo poštovani kolege zastupnice i zastupnici. Kada govorimo o ovoj izmjeni zakona u dijelu u kojem se definira ograničenje odnosno koje osobe grupe birači ili stranke mogu kandidirati evo ja u ime kluba HSS-a ističem da svaki zakon koji se nadopunjuje ili nadograđuje, a da ide u smjeru da bi što bliže bili onome što svi želimo, a to je zadovoljstvo naših građana ponuđenim kandidatima na listama na izbor, a samim time i zadovoljstvo izabranih kandidata u Hrvatski sabor jer biraju one za koje misle da su najbolji. Ali jednako tako želimo i spriječiti da se nakon toga izbora osjećaju na neki način prevarenima kada za određene izabrane zastupnike počnu izlaziti određena djela ili ne djela van pa tada se birači naravno osjećaju prevarenima, s vremenom izgube i volju uopće da izađu na glasanje i svaki puta kada je sve manje glasača uopće i izađe na birališta to je poruka svim političkim strankama ali i svima nama koji se bavimo ovim poslom da nešto ne radimo kako treba. Ali jednako tako smatramo da ovakav način prijedloga izmjena zakona nije najbolje rješenje jer i sam Odbor za Ustav je također upozorio na odluku Ustavnog suda RH, ali isto tako pozvao i na puno širu raspravu sa zaineresiranom javnošću u vezi izmjena ovog dijela zakona. Jednako tako kada govorimo o određenim ograničenjima kandidiranja osoba tako moramo napomenuti i o pravima određenih već izabranih zastupnika i možemo spomenuti i recimo izabrane zastupnike koji imaju određene nespojive dužnosti u primjeru župana ili zamjenika župana koji ne mogu u isto vrijeme biti i župani i zamjenici u svojoj sredini i biti zastupnici Hrvatskog sabora, dok je to isto s druge strane omogućeno gradonačelnicima i načelnicima. Dakle još jedan primjer da je potrebno ozbiljnije pristupiti izmjeni cijelog izbornog sustava na puno ozbiljniji način i sa puno širom raspravom. Ono zbog čega se posebno ne slažemo u ovom prijedlogu zakona i zbog čega klub HSS-a nikako ne može podržati ovaj predloženi zakon, a to je izbor zastupnika u Hrvatski sabor i uvođenje tri preferencijalna glasa. I jednako tako ne slažemo se i sa tezom da mogućnost davanja samo jednog preferiranog glasa ne uvažava u dovoljnoj mjeri volju birača da svoj glas daju određenom kandidatu na listi za koju je glasovao jer upravo jedan birač jedan glas. Dakle svatko od nas ima samo jedan glas. Uvođenjem tri preferencijalna glasa taj jedan glas više nije jedan nego se odjednom pretvara ili vrijedi tri glasa. Također zakon dalje govori da birači mogu glasovati samo za jednu listu kandidata. Dakle stavljamo u neravnopravan položaj političke stranke i grupe građana koji kandidiraju svoje liste na izborima u Hrvatski sabor jer njima možemo dati samo jedan glas i birač se mora odlučiti kojoj listi dati svoje povjerenje, ali onda taj jedan glas unutar te izabrane liste odjednom vrijedi tri glasa i može dati svoj glas trojima kandidata. Ono što je još bitno u ovom prijedlogu, a to je da uvođenje tri preferencijalna glasa da bi ugrozilo ustavno načelo jednakosti odnosno demokracije u cjelini i to na sljedeći način. Većina ljudi nastoji glasovati za osobu koju poznaje i o tome je već puno bilo govora ovdje u domu. Najčešće je to osoba dakle iz njihove sredine i najčešće su to, znači najviše preferencijalnih glasova dobivaju iz velikih gradova i upravo najviše kandidata na listama i imamo onih iz velikih gradova. Jer ti kandidati samim time su i prepoznatljivi, dolaze iz veće sredine, veća im je mogućnost odnosno pristupnost medijima i bolje se mogu prezentirati. Dakle oni imaju puno veće šanse da dobiju preferencijalni glas. S druge strani kandidati koji dolaze iz manjih sredina gdje nije tolika koncentracija broja birača kao u velikim gradovima u samom startu imaju manju šancu da ih veći broj građana doživi kao svoje. I oni mogu dobiti preferirani glas samo u svojoj sredini koja je puno manja po broju birača. I uzmite sada kada se tri puta još multipliciraju brojevi glasova iz velike gradske sredine kako ćemo prolaziti mi kandidati koji dolazimo iz puno manjih sredina. S obzirom da izborne jedinice obuhvaćaju područje nekoliko županija ili njihove dijelove po istom principu najviše šanse za biti izabran imali bi kandidati s područja velike županije u istoj izbornoj jedinici. S obzirom da je Sabor u već nekoliko saziva u znatnoj mjeri vrlo ne reprezentativan po pitanju broja zastupnika koji dolaze iz malih gradskih sredina, primjerice koji imaju manje od 10 tisuća stanovnika i onih koji dolaze iz velikih sredina. Smatramo da je prijedlog ovakav čak i štetan jer odnos bi se dodatno pogoršao. Budući da je ovakav prijedlog došao od članova MOST-a ja sam iskreno osobno očekivala da će prijedlog biti puno hrabriji i da ćete ići čak i korak dalje kao što ste i sami govorili u uvodnom dijelu a takav prijedlog bi bio i naš a to je da radi demokratizacije političkih procesa smatramo da je najbolje da se zadrži jedan preferirani glas ali uz ukidanje onog praga od 10% preferiranih glasova u odnosu na listu. Smatramo da bi se time postiglo sljedeće. Prvo redoslijed kandidata na listi postao bi nebitan jer na taj način ne bi bilo neprolaznih mjesta. Zatim bi se na taj način personalizirala i izborna kampanja jer osim stranačkih programa i stavova u obzir bi dolazila i osobnost i komunikativnost svakog kandidata, kandidata sa izraženim stavovima i oni bi upravo imali veću šansu da budu izabrani. Na taj način Sabor bi imao puno većih broj zastupnika sa izraženim stavovima i tada sigurno ne bi morali uvoditi ovakve kazne koje se planiraju za nedolazak na sjednice. Stranke na ovaj način ne bi izgubile svoj autoritet jer bi svi htjeli biti na toj listi bez obzira na kojem broju se nalazili. I svakako da bi stranke tada vodile računa koje ljude će stavljati na liste i da će ti ljudi biti oni koji su radili i oni koji su se zalagali za interese svojih građana, za interese svoje sredine, to bi bili ljudi koji su imali svoje stavove, koji su prepoznati u svojim sredinama jer na taj način i stranke bi dobile a i oni pojedinačno što više glasova. Također bi se smanjio broj onih zastupnika koji nisu političari nego samo stranačko, tehničko osoblje pa im se na ovaj način osigurava plaća. Mi ih inače, vjerojatno i drugi znamo zvati obični dizači ruku. Smanjio bi se i broj kandidata na listama s prebivalištem na području drugih izbornih jedinica u nekoj izbornoj jedinici. I na ovaj način dobili bi najkvalitetnije ljude u Hrvatskom saboru koji će uvijek izraziti svoje stavove bez obzira od koje strane prijedlog došao. Saboru bi na taj način vratili dignitet i povjerenje građana u upravo u nas koji sjedimo ovdje u Hrvatskom saboru.

Prvi koji se javio za repliku je zastupnik Arsen Bauk. Uvažena kolegice sada ste vi išli iz jedne krajnosti u drugu. Dakle kolege iz MOST-a ste iskritizirali da su dali neki prijedlog u dva čitanja a tu ste iznijeli jedan prijedlog koji je po meni korak nazad i lošiji je od ovoga što sada imamo u njihovom prijedlogu a to je ukidanje ovoga nekog praga za preferirane glasove. Naime ako pogledate rezultate izbora evo ovo je 2016., 2015., na listama tzv. velikih stranaka ili koalicija oni 8. ili 7. na listi koji bi tako ušli u Parlament imaju ispod 1% preferiranih glasova. Dakle temeljem preferiranih glasova doista ne bi predstavljali … [[Govornik se ne razumije.]] Tu je ipak onda bolje imati osigurač da se određeni prag stavi pa se može razgovarati o njegovom smanjenju nego ga pak potpuno ukinuti jer bi onda doista samo slučajnost i ništa drugo određivali tko bi recimo ušao kao 6., 7. ili 5. na listi u koji je nositelj, odnosno 1. na listi predsjednik stranke i kandidat za premijera koji bi dobio najveći broj preferencijskih glasova a onda bi se ovo što je ostalo dijelilo na nekoliko kandidata pa bi netko dobio 4%, 2%, 1, 0,5, 0,2, dakle opet mislim da bi time, ukidanjem tog praga postigli gori efekt nego uza sve kritike koje smo iznijeli, ovo što su predložili kolege iz MOST-a sa 3 preferencijska glasa i pragom od 10% Dakle u izboru između njihovog prijedloga i vašeg prijedloga bliže sam njihovom prijedlogu. U izboru između sadašnjeg stanja bliže sam zato da se ostane sa pragom 10% nego da se ukine bilo kakav prag, a zato nam i služi rasprava da bi možda našli neko srednje dobro rješenje. Poštovani kolega nisam ni mislila da ću dobiti podršku velikih stranaka za ovaj prijedlog, ali radi se o tome da glasač i dalje glasa za listu. I sada imamo slučajeva gdje je netko treći ili četvrti na listi ušao u Hrvatski sabor a dobio je 300, 400, 500 ili 600 glasova dok određeni kandidati imaju 2, i po 3 tisuće, 5 tisuća, falilo im je možda 1 ili 2% da pređu prag taj od 10% a nisu ušli u Hrvatski sabor. Dakle i dalje bi građani glasali i za listu, na taj način bi se izračunavao koliko uopće zastupnika može uči sa te liste, ali bi se redoslijed unutar liste poredao po broju osvojenih glasova. Mislimo da je to najpoštenije jer tada bi stvarno glasači koji su birali i dali svoj preferencijalni glas, dakle dobili u Saboru ono za šta su glasali.

Zato što nije prešao prag od 10% Kakav prag od 10% Mislim da je to prevara glasača i kad smo uvodili uopće preferencijalni glas da je trebalo odmah voditi računa o tome. Dakle i dalje se glasa za listu i dalje stranke slažu svoje kandidate na listi. I koliko se dobije glasova toliki broj zastupnika sa te liste ulazi, samo što se slaže po broju osvojenih glasova preferencijalnih. Slijedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Bunjac. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnice Petin vi ste sada nekoliko puta spomenuli izborne prijevare, lažna obećanja, a čak ste rekli kako je biračima već muka ići na izbore zbog toga. Pa bi vas ja htio sad pitati kako to da je HSS išao u Narodnoj koaliciji na izbore, 17.9. nakon izbora ste ustvrdili da je HDZ stranka, gospodin Plenković njoj na čelu već 25 godina uništavaju HSS, a jučer ste dali glasove gospodinu Plenkoviću i HDZ-u. Glasali ste za Vladu.

Ja sam dobila određeni broj glasova i na listi Domoljubne koalicije na kojoj sam bila u 11. mjesecu i sada sam dobila određeni broj glasova i bila sam 4 po osvojenim glasovima na listi Narodne koalicije. Vjerojatno su glasači prepoznali moj rad, ne u Saboru jer ovo mi je prvi mandat, ali bar onda u svojoj sredini gdje živim i bavim se politikom, zastupam i branim njihove interese i upravo o ovome sam govorila. Hrvatska seljačka stranaka donijela je određen političke odluke iza kojih mi stojimo. Čuli ste objašnjenje našeg predsjednika, dali smo podršku gospodinu Plenkoviću da složi Vladu zato da se zaustavi ovih godinu dana kaosa koje je bilo u RH i da se konačno počne nešto raditi. To je jedini razlog zbog kojeg smo dali gospodinu Plenkoviću povjerenje da sastavi Vladu, da počnu radit jer Hrvatska nema više vremena za igrarije, za cirkus i za čekanje. Slijedeći zastupnik koji se javio za repliku je Tomislav Klarić. Evo Tomislav replicira. Kolegice spomenuli ste neizlazak birača na birališta i poruku koju oni time šalju. Demokracija košta to je činjenica i mislim da bi puno jača ta njihova poruka bila da su ipak izašli na biralište, vjerojatno bi slika ovoga Sabora izgledala malo drugačije. A budući da ta demokracija košta možda bi trebalo ovom zakonu razmislit o tome da ti koji šalju poruku time što ne izlaze da taj svoj neizlazak i plate. Neke zemlje to imaju jer postotak preferencijalnih glasova bez obzira bio 10 ili kako vi predlažete nekako drugačiji, bio bi puno snažniji i jači kad bi više ljudi izašlo na biralište, ostvarili svoje pravo a iz svo bavljenje politikom koje traje već podosta godina pa i na čelnim pozicijama iz iskustva znam da najviše kritiziraju upravo oni koji ne izlaze na biralište pa čak i kažu to je bezveze. A kad ih zadesi nekakav osobni problem e onda su vrlo kritični. Ja mislim da bi trebalo kad već mijenjamo zakon porazmisliti o tome da ta poruka koju oni šalju neizlaskom da taj svoj neizlazak i plate pa makar tom jednom dnevnicom u RH koja je 150 kuna. Možda bi ih to prisililo da daju tu snažniju, jaču poruku svojim glasom a onda bi naš Sabor izgledao potpuno drugačije.

Odgovor na repliku. Pa poštovani kolega Tomislave, ja ipak evo ne mogu se složiti s ovim vašim prijedlogom. Moj stav je da svatko ima pravo i da izađe i da ne izađe na izbore, ali jednako tako i da su nam birači upravo svojim neizlaskom na ove izbore uputili da nije uredu to što radimo, da smo neozbiljni, da se uhvatimo posla, jednostavno da počnemo raditi u njihovom interesu. Previše je vremena u posljednjih godinu dana izgubljeno, tako da evo ja ipak nisam za to da se uvode bilo kakve kazne nego da se zadrži pravo građana da jednako izađe ili ne izađe na izbore.

Moj profesionalni interes je inače s područja apsurda i nihilizma i mogu vam reći da sam ovih zadnjih dana uživao jer sam doživio sve moguće formulacije upravo koji su bili derivirani iz ovih područja. Vi ste mi danas priuštili doživljaj i logike nemogućih svjetova jer ste krenuli s pozicije obrane demokracije, obrane partitokracije. Dakle, meni je jasno da nema demokracije bez partitokracije, bez stranačkog života. Jasno mi je da postoji mogućnost da partitokracija postoji bez demokracije i to sam čini mi se uočio u vašem govoru. Govorite o stanci, govorite o predsjedniku kao da je o nekakvoj riječ o aristokratsko-monarhističkom modelu. I sad me zanima, ako u ovu dvojinu uključimo još i nomokraciju zanima me kakvu bi vi to zakonitost htjeli uvesti, koja je veza, dijalektika između stranačkog života, demokracije i nekakvog poželjnog zakona jer uopće nisam uspio razabrati.

Vi dolazite iz MOST-a ako se ne varam. Bili ste prije godinu dana isto u koaliciji sa HDZ-om pa ste se svađali, pa ste rušili sami sebe, pa ste ovjeravali potpise, pa ste govorili da nećete ići više u koaliciju s nikim. Pa ste sad ponovo u koaliciji sa HDZ-om, pa se kunete da će to sve biti dobro. Tako da vi vjerojatno onda bolje znate o čemu govorite. Zahvaljujem. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Bojan Glavašević. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo samo prije replike da kažem, ne dajte se ispraviti. Lijepo je da vam se Neretva čuje u govoru isto ko kolegi Bauku Jadran ili kolegi Bulju Cetina ili meni Dunav u krajnjoj liniji. To je skroz u redu. Htio sam samo reći kolegice, na kraju dana ako je možemo nazvati elektabilnost pojedinca koju sada možemo sa preferencijalnim glasovima i mjeriti je nekakav rezultat vaše individualne, odnosno individualne karizme svakoga od nas ili naše sposobnosti da nekakav, da gradimo svoj politički kapital i da ga prenesemo na birače. Isto tako je drugim dijelom rezultat onoga koliko smo u stanju unutar naših stranaka, odnosno s obzirom da je politika timski sport, ne moraju biti stranke, mogu biti liste ali da timski igramo u politici i da onda zapravo uvažavamo jedni druge. Dakle, u kontekstu ove vaše opaske o ljudima iz manjih mjesta, ja bih samo htio dodati da ipak bi to zapravo trebalo biti riješeno unutar same grupe ljudi koja se kandidira. Dakle, ako smo već promijenili sustav na taj način da smo uveli preferencijalno glasovanje to ipak zapravo znači da se želimo barem jednim dijelom više okrenuti prema individualnom pristupu, dakle prema tome da svatko od nas u elektoratu više radi i da na neki način više počiva naša sposobnost da budemo izabrani na našem radu. Jer prije nekog vremena ne bi bilo u Hrvatskoj moguće ni da takav uspjeh doživi niti MOST, niti Živi zid, nego zapravo ipak se više svodilo na veće stranke. Tako da mislim da ovo o čemu vi govorite ima smisla jednim dijelom ali da zapravo nas upućuje na to da bismo ipak više trebali pažnje posvetiti ovome zakonu i možda uzeti u obzir na koje sve načine, koje sve druge posljedice to još može imati i kako da se jednostavno prilagodimo onome što želimo učiniti. Odgovor na repliku, pa ja se poštovani kolega slažem sa vama, to sam ja i rekla u svom uvodnom govoru da svakako ovim izmjenama ali uključiti druge izmjene, dakle da napravimo kompletnu izmjenu Izbornog zakona i svakako da pristupimo puno ozbiljnije i da uključimo u raspravu i širu javnosti. Jer vjerujte da će oni sigurno komentirati u smjeru u kojem se ja. Shvaćaju oni taj prag od 10% ali ne razumiju zašto je uveden. Tako da slažem se sa vama da treba svakako provesti širu raspravu i sa stručnim ljudima i sa širom javnosti. I zadnji zastupnik koji se javio je Miroslav Šimić. Poštovana kolegice, ja sam isto moram priznati ostao malo zbunjen nakon što sam do kraja čuo vašu raspravu jer ste počeli sa stavovima i braneći svoj stav da ne podržavate uvođenje tri preferencijalna glasa sa argumentima koje sam ja iznosio isto za govornicom na početku da su to argumenti zbog čega ne idemo u više od tri preferencijalna glasa. I onda ste spominjali da jednostavno kandidati koji dolaze iz manjih mjesta nalazit će se u problemu u odnosu na one koji dolaze iz većih mjesta, pa onda i kako nam i danas izgledaju izborne jedinice i to nije do kraja pogodno za uvođenje kompletno sustava preferencijalnih glasova. A onda ste na kraju rekli da se zalažete za to da se ukine prag od 10% I sad su meni svi ovi argumenti koje vi govorite prije toga i daljem ukidanju praga od 10% dolaze u prednost kandidati iz velikih gradova, u zaostatku su kandidati iz manjih gradova. Onda ste i to na taj način nam trebali do kraja objasniti da u stvari želite tih svojih 2% usmjeriti prema jednoj osobi. Tako ja sam na kraju izveo takav zaključak da vas to motivira, pa bih volio da mi to malo pojasnite. A imam priliku samo u dvije rečenice se osvrnuti na ovu potrebu da HSS unese stabilnost u hrvatsku političku scenu. To mi je jako zanimljivo kad stranka koja izađe iz jedne koalicije uđe u drugu, pa s njom uđe u Parlament preko te koalicije i onda na kraju izađe iz te koalicije pa podržava onu prvu. Ako je to jamac stabilnosti onda smo mi u gadnom problemu.

Znači kad sam govorila o tome da kandidati iz manjih mjesta imaju i manju šansu odnosno priliku za dobivanje preferencijalnih glasova pa upravo to i je razlog dakle skidanja tog praga od 10% Jel' kad pogledate malo liste i poredate po broju dobivenih preferencijalnih glasova i sami ste iznosili da je svega 6 kandidata prošlo u 11. mjesecu putem preferencijalnih glasova koji ne bi ušli redovitim putem, a 11 u ovim izborima i to samo zbog toga što je 14% glasača manje izašlo. E sad, ne znam da li ste računali i gledali koliko je kandidata na listi bilo koje je dobilo 8 ili 9%, dakle falilo im je malo glasova da bi prešli taj famozni prag od 10% I među njima sigurno ima kandidata iz manjih sredina. Dakle, to je ograničavajući faktor i tu smatramo da bi ukidanjem upravo tog praga od 10% da bi veća mogućnost bila da i kandidati iz manjih sredina odnosno da bi jednaka mogućnost bila svim kandidatima na listi da dobiju određeni broj preferencijalnih glasova i da na taj način uđu u Hrvatski sabor.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Iz uvodnog izlaganja zaista je lako iščitati zaključak o namjeri i cilju predložene reforme. Nadam se da smo svi prisutni u ovoj sabornici svjesni percepcije javnosti vezano uz institucije državne vlasti pa tako i ove institucije Hrvatskoga sabora. U Klubu zastupnika HDZ-a držimo da bi ovakav zakon s predloženim mjerama trebao doprinijeti povećanju digniteta i ugleda kako Hrvatskog sabora tako i svih nas zastupnika no pri tome ne smijemo izgubiti sponu s realnosti i zbiljom. Moramo znati da mladi ne odlaze samo zbog izostanka zaposlenja, zbog veće plaće, boljih radnih uvjeta ili boljeg životnog standarda. Na listi razloga za odlazak mladih iz Hrvatske dosta visoko su pozicionirani razlozi poput povjerenja u pravnu državu i institucije državne vlasti koje isto tako često ovdje spominjemo. Naš cilj u radu ovoga Sabora uz postavljanje stabilnog, održivog i realnog zakonodavnog okvira trebao bi biti i povratak toga povjerenja kod naših ljudi, građana, promatranih ne samo s pozicije birača. U ovom pitanju možemo djelovati izravno i danas na način da mijenjamo kriterije i način kandidiranja odnosno ljude koji nas u institucijama državne vlasti predstavljaju. Moram podsjetiti da je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru u ranijim vremenima i mandatima odnosno sazivima Hrvatskog sabora predlagao slične izmjene. Time naša odluka da podržimo ovakav prijedlog govori o dosljednosti politika u ovome Saboru. Kako je već ranije rečeno o ovome prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor raspravila su tri saborska odbora i o ovome podnijela Hrvatskom saboru izvješća sa svojim zaključcima od kojih je važno naglasiti da se zaključkom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav zadužuje predlagatelj da do izrade konačnog prijedloga zakona provede savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i tematsku sjednicu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Što se tiče uvođenja tri preferencijalna glasa odnosno davanja mogućnosti biračima na preferiranje tri kandidata s liste dosada je bila mogućnost na preferiranje samo jednog kandidata. I na samo uvođenje mogućnosti preferiranog glasovanja gledali smo sa velikom dozom opreza i skepse. Danas sa sigurnošću i mnogim primjerima iz izborne prakse možemo ustvrditi da je preferencijalno glasovanje dovelo do većeg uzimanja u obzir volje birača. Na taj način povećava se demokratičnost i objektivnost sustava te skupinama birača dana je dodatna sigurnost da će u Hrvatskom saboru biti dostojanstveno predstavljeni njihovi interesi i stavovi. Smatramo da će se u ovome dijelu prijedloga zakona kao i o cjelokupnom prijedlogu zakona kroz tematsku sjednicu i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću doći do konkretnih i jasnih posljedica, naravno mana i povoljnosti, do kojih bi doveo ovakav novi predloženi sustav izbora. Slijedom svega navedenoga Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovakav prijedlog zakona i njegovo upućivanje u daljnju proceduru i drugo čitanje kako bi klubovi zastupnika i pojedinci naravno mogli uložiti svoje amandmane i na taj način ukoliko je potrebno izmijeniti i dopuniti ovakav prijedlog zakona. Zahvaljujem. Hvala. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Bunjac.

Oni inače imaju i jedan posebni privilegij da jedna osoba može glasati za tri osobe odnosno da može glasati za više osoba. Naime, kod njih postoji milijun birača koji ne postoje na biračkim spiskovima i onda može jedna osoba i za sto birača glasati na takav način. O tome se već priča i u hrvatskoj javnosti vicevi, ako želite vidjeti svoju pokojnu rodbinu onda obavezno dođite na biračko mjesto. Ja bih predložio u svakom slučaju predlagatelju zakona da ovo pitanje riješi vrlo jednostavno s obzirom da ga nijedno ministarstvo uprave do sada nije riješilo, a to je da se uvede zakonski prijedlog ili uredba svejedno da se glasač mora potpisivati na mjestu glasanja i tako ćemo konačno saznati koliko imamo stvarnih birača na izborima. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. Uvaženi kolege iz Živog zida. Zaista me ponekad iznenade stavovi koji su izrečeni u ovoj … [[Upadica se ne razumije.]] Jedina opcija, ispričavam se ako sam vas na taj način uvrijedio, ali nisam zaista imao nikakvu namjeru.

Htio sam samo upozoriti na sustav glasovanja da niti nama članovima HDZ-a niti članovima bilo kojih drugih političkih stranaka što meni zaista nije poznato i ne bi se mogao s time pomiriti da bilo koji predstavnici bilo koje stranke mogu na izborima dati više od jednoga glasa. Što se tiče izbornog sustava nismo mi ni osnovali Agenciju APIS koja prati izbore, niti smo mi mogli imenovati državna izborna povjerenstva kroz sve izborne procese. Tako da ne bih skretao krivnju na ni jednu ni drugu političku opciju, ne bi se bavio velikim politiziranjem izbora. Izbori su utakmica u kojoj svako pokazuje ono što ima, ono što će raditi u predstojećem mandatnom razdoblju i na temelju toga dobiva povjerenje birača. Ja povjerenje birača koje ste vi dobili ne osporavam, a isto tako molim vas da ni vi ne osporavate ni vrijeđate birače HDZ-a koji su baš nama dali povjerenje da ih predstavljamo. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Branimir Glavaš. Ne. Nakon toga zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa. Međutim također je nekoliko godina 380 tisuća građana je potpisalo za referendum da se zastupnici biraju imenom i prezimenom, te da stvarno velike političke opcije nisu dale svoj obol i inače usprkos tome 380 tisuća je potpisa prikupljeno. To je bilo u vrijeme dok je bio ministar gospodin Arsen Bauk, ako sam ja točno broj pogodio, on me može poslije ako ima prigodu i demantirati. To je vrlo bitno jel ovo novo demokratsko razdoblje i ovo je veliki iskorak. Međutim imamo još problema nakon ovoga što moramo da jedan mandat nije isti, niti jedan mandat isti težinom svojom.

Imamo previše posla pred nama da ujednačimo i demokraciju razvijamo da budu isti birači i naravno vrlo bitno da pokojni ne zaokružuju.

Svjestan sam svih problema s kojima se susrećemo u provedi izbora i svjestan sam i potrebe mijenjanja izbornog zakona. Prva promjena koju ste vi predložili odnosno vaš klub zastupnika danas je na našim klupama u Hrvatskom saboru. Rekao sam u svom izlaganju da ćemo kroz javnu raspravu i tematsku sjednicu iskristalizirati zaista prijedloge izmjena i dopuna ovoga zakona i nadam se daće se izborni zakoni mijenjati u nekakvom širem opsegu.

Sljedeći klub koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Živi zid Abeceda zastupnik Ivan Pernar. Ja se ispričavam jer nedostaje mi, znam da ima još jedna riječ ali nije bila namjera. Poštovane dame i gospodo, opet mi je iznimna čast što vam se mogu svima obratiti. Danas je tema Izborni zakon. Vrlo je zanimljivo to što u Hrvatskoj se osoba koja je recimo koja je osuđena na kaznu bezuvjetnu dulje od šest mjeseci, ukoliko prestaje njeno izvršenje ili u tok je izvršavanje ona se ne može kandidirati u Sabor, čak u slučaju da je tog trena zastupnik ona ostaje bez svog mandata.

Znači recimo imate situaciju gdje ja na deložacija skandiram „Otpor, otpor“ imate snimke na You Tubeu poziv na otpor ako se ne varam članak 321. Kaznenog zakona, tri godine zatvora bezuvjetno predviđena kazna, a ukoliko se oteža time provođenja pravomoćne presude kazna je čak do pet godina zatvora. I sada recimo gospodin iza mene Božo Petrov kaže, čuj mene ovaj Pernar iritira ja ga ne mogu smisliti, upada mi non stop u riječ, dečki idemo ga procesuirati.

I na taj način svaka osoba koja je nepoćudna ili nepodobna može tog trena biti izbačena iz političke utrke. Također imajte na umu sljedeće. Recimo Pernar je recimo prekršio zakon, ajmo svi se slažemo, međutim imamo situaciju gdje je i jedan zastupnik HDZ-a Čobanković uzeo zapravo 14 milijuna kuna je isisao i samo je rekao na sudu, tako mi je rekao Ivo Sanader i dobio je kaznu guljenje krumpira. Da je Ivan Pernar uzeo 14 milijuna kuna i rekao dao mi je, ne znam, Sinčić mi je rekao da ja izvučem, pitanje je dame i gospodo bi li ja dobio kaznu guljenja krumpira. To je ozbiljno pitanje. A zašto to govorim? Zato jer ima situacija gdje su ljudi upotrijebili svoje položaje i ovlasti ali ne u zloj namjeri odnosno … [[Govornik se ne razumije.]] Nedavno je bio slučaj u Slavoniji gdje načelnik iz HDSSB-a ako se ne varam davao zemlju u najam seljacima koji su imali porezni dug a uvjet da se zemlja dobije je bila da poreznog duga nema. A on je znao da ti seljaci ako nemaju šta obrađivati da su u problemu, znao je da imaju dug i da jedini način da zapravo on njima izađe u susret taj da on zapravo kako bi to rekli pređe preko toga, zažmiri na jedno oko i on je to napravio ne selektivno. I sada što se događa? Tog čovjeka se recimo osudi na kaznu bezuvjetnu dulju od 6 mjeseci, istog trena on gubi mandat načelnika općine, ne može se više niti kandidirati. Dame i gospodo je li to demokracija. Što se tiče optužbi, vi morate biti svjesni da postoji razlog zašto se recimo Milana Bandića ne procesuira. To je čovjek koji ima ne znam koliko stotina kaznenih prijava, postoje fascikli sa dokazima međutim sve što ide protiv njega tapka u mraku. Dok recimo neke druge ljude se procesuira slikovito rečeno brzinom svjetlosti. Zašto to ističem? Zato jer je Milan Bandić u ovakvoj kombinaciji kako ovaj zakon predviđa a to je da ako se netko usudi na preko 6 mjeseci bezuvjetno automatski ostaje bez mandata. Vi možete njemu reći, dragi Milane ti ćeš dizati na nas ruku i u Saboru i u gradskoj skupštini ćeš nam raditi što god ti mi kažemo, ti ćeš plesati, biti ćeš lutka na koncu, ako ne, gospodine Bandić vi ste rekli da se službenim autom grada Zagreba neka bolesna žena odvede na liječenje u Beč. Je li to zlouporaba položaja i ovlasti? Je. Ali da li bi birači gospodina Bandića kaznili oduzimanjem mandata zbog toga? Sigurno da ne bi. Čak i da kaže on da, to je istina, ja sam nju odveo. Vi ga za to osudite na preko 6 mjeseci zatvora, on više gubi automatski status gradonačelnika grada Zagreba, ne može se više kandidirati na ponovljenim izborima koji se uskoro nakon toga događaju jer tek mu predstoji izvršenje kazne koliko može čekati 100 godina u ovom sustavu čovjek da dođe na izvršenje. Drugim riječima vi ste ljude pretvorili u taoce. A zašto to govorim? Zato jer se ovaj instrument oduzimanja mandata, odnosno zabrane kandidiranja u budućnosti namjerava koristiti samo protiv politički nepodobnih ljudi. Znači dok je Jadranka Kosor bila sa Ivom Sanaderom, vašim kolegom nedavnim, donedavnim, kada je on sa prljavim novcem financirao njenu kampanju, nije ona njega prijavila i rekla, čujte Sanader je financirao sa prljavim novcem mene, ne ona je čekala još godine. U jednom trenutku kada se s njim posvađala, rekla je pogledajte ovog čovjeka on je izvlačio novac da bi financirao kampanju itd., iako je njenu vlastitu kampanju financirao. I Ivo Sanader je u jednom montiranom postupku, kažem montiranom jer da je istina sve ono što su svjedoci govorili ispalo bi da on uopće nije vršio ulogu premijera nego da je stalno govorio o nekome da nešto uzima, ne znam, da nešto ukrade ili tako dalje. Znači to bi ispalo da je cijelo vrijeme se time bavio. Druga stvar je recimo koji su kriteriji, recimo silovanje evo, sutra dan, gledajte ja sa proživio svu moguću torturu od strane medija, sutra dan može neka djevojka reći Pernar je mene silovao. Ja kažem nisam, u Jutarnjem listu njena ispovijest. Ja mogu govoriti da je to politički montiran proces, ja mogu reći da svjedoci lažu. Tko će meni vjerovati dame i gospodo, imaju sve medije. Osudite me na više od 6 mjeseci zatvora, ostajem bez mandata. A zašto to govorim da je bitno? U Velikoj Britaniji je svojedobno bio slučaj Bobbia … [[Govornik se ne razumije.]] on je bio katolik iz Sjeverne Irske i on je pod optužbom za terorizam iako nije bio kriv osuđen na zatvorsku kaznu 8 godina zatvora, posjedovao je pištolj. I šta se dogodilo? Zajednica je znala da mu je montiran proces i on je izašao na izbore kao kandidat iz zatvora, on je kampanju vodio iz zatvora i on je iz zatvora bio izabran u britanski parlament. I on je govorio ja sam politički zatvorenih, ja nisam kriminalac. I odbio je nositi zatvorsku uniformu i štrajkao je zato glađu. Dame i gospodo taj čovjek je umro u zatvoru sa 27 godina. Bio je politički zatvorenik. I u Teheranu gdje je Britansko veleposlanstvo iranska Vlada je po njemu imenovala ulicu gdje je ulaz i onda su Englezi domišljati izbili ulaz na drugu cestu jer je rubna zgrada samo da ne mora biti adresa Bobbie … [[Govorink se ne razumije.]] street. Ono što ja hoću reći dame i gospodo ako se namjerava politički suditi ok, nema problema jer gledajte, gledajte Karamarka, pa svi mi znamo dame i gospodo iz HDZ-a da je on umočen u svakakav kriminal. Nemojmo biti naivni, nemojmo biti naivni samo se to sve skrivalo i još uvijek se skriva a zašto? Taj zna sve o svakom od nas. I što se može dogoditi? Onog trena kad bi vi rekli Karamarko ti si ovo, ti si ono pa Karamarko bi rekao [[Upadica predsjednik: Pa kolega molim vas.]] pogledajte što je, tj. dilao bi i dalje papire o svima vama. A zašto vam to govorim? Ja nemam ništa protiv toga da se zakonom da saborski zastupnici odgovaraju za neko kazneno djelo koje počine čak i na namještenom suđenju. Jer ponavljam, kod nas se sudi selektivno, kod nas se sudi selektivno dame i gospodo. Ali dozvolite ljudima koje osudite u takvim procesima da izađu na izbore. Što se dogodilo s Branimirom Glavašem? Ovo je jako ozbiljna stvar. Taj čovjek je imao montirani proces, jednog dana, ja sam gledao njegov govor je Ivo Sanader je rekao danas Branimir Glavaš više ne postoji. I tog trena su se počeli tražiti svjedoci i dokazi. Pazite koji apsurd, kod normalnog kriminala prvo se pojave svjedoci i dokazi a onda se ide sa procesuiranjem. U slučaju Branimira Glavaša prvo je došla odluka o procesuiranju a onda su se tržili svjedoci i dokazi koji su bili, dio tih svjedoka je bio potkupljen, to nije sporno, znači to se i dokazalo na raspravi, dobivali su kojekakve beneficije u zatvoru itd. a sve što su trebali govoriti je isto što i vaše kolege na suđenju Ivi Sanaderu. Branimir Glavaš je kriv za sve. Branimir Glavaš mi je dao komad papira, Branimir Glavaš mi je rekao. Da Vrhovni sud nije poništio njegovu presudu sad nedavno, jel u 7 mjesecu gospodine Glavaš? Gospodin Glavaš ne bi se mogao kandidirati danas za Sabor i ne bi mogao danas sjedati ovdje. Bi li ljudi koji su glasali za Glavaša glasali za njega usprkos toj presudi? Bi, čak i da nije presuda pala jer su znali kakva je bila pozadina tog cijelog sudskog procesa odnosno presude. Ono što hoću reći jest da nitko ne može biti iznad suverene volje birača i ne možete vi određivati putem pravosuđa tko se može kandidirati a tko ne. Jer Josip Broz Tito je bio osuđen, vi njemu ne bi dali da izađe na izbore. Vi se smijete sa Josipom Brozom Titom gospodo iz HDZ-a, ni blaženi Alojzije Stepenica se ne bi mogao kandidirati po vašem zakonu. Da gospodo i dame? Ja ne znam na koliko je on bio osuđen ali siguran sam da je bilo dulje od 6 mjeseci. Ne bi mogao izaći na izbore. To što on nije kriv, ko te pita stari moj jesi ti kriv ili nisi. Drugim riječima smatram da je trenutni zakon nakaradan i da dozvoljava zapravo političku eliminaciju svih neistomišljenika. Netko će reći, tj. gospodin Saucha je rekao iz SDP-a po meni ako je netko silovatelj u zatvoru, ili ubojica u zatvoru zašto se on ne bi smio kandidirati? On neće izaći iz zatvora time što se kandidirao on će i dalje odsluživati svoju kaznu. Ako birači žele njega izabrat to je njihova stvar. Također, netko će reći, vi ćete reći kao je pa on je nemoralna osoba, on ne bi imao pravo. Da gospođi iz HDZ-a, da nije u HDZ-u, da nije saborski zastupnik, da je samohrana majka s troje djece i da nema za plaćanje struje i da sam joj ja ukopčao struju to je opet kazna zatvora ako se ne varam do 5 godina zatvora ili 3. Mene bi se moglo isto osuditi za takvo kazneno djelo dame i gospodo. A da li bi moji birači da se mene osudi za ilegalno ukapčanje struje da li bi oni svejedno glasali za mene? Da ili ne? Vjerojatno bi. Da me se osudi za pozivanje na otpor na 3 godine zatvora, bi li oni svejedno sutradan glasali za mene? Bi, ali što se događa? Ako vi ovjerite neistinitu izjavu kod javnog bilježnika da npr. nećete koalirati sa gospodom iz HDZ-a prije izbora, a nakon izbora učinite suprotno vas sud neće zato kazniti jer vi možete napisati što god oćete kod javnog bilježnika i ovjeriti to svojim potpisom. Da a pitanje je da li bi ti isti birači glasali na isti način da su znali da će do toga doći? Ono što vam hoću reći je da ne možemo mi odnosno ne može pravosudni sustav koji je evidentno pristran. Ljudi nemojmo se zavaravati u Hrvatskoj se politički odnosno sudski procesi vode isključivo protiv nepodobnih ljudi. Božidar Kalmeta 0 bodova, njemu suđenje ne počinje, postoje svjedoci i dokazi. Imate dalje primjer, Nadan Vidošević, njemu se gospodo draga, njemu suđenje još nije ni počelo a policajac koji je pokazao slike iz njegovog brloga on je već osuđen. Jel to gospodo i dame, jel to neovisno pravosuđe? Zašto se nekim ljudima ne sudi godinama, a neke se progoni za marginalne stvari? Ponavljam, radi se o cirkusu, o cirkusu koji je posljedica toga što pravna država kod nas ne postoji, a prijetnja uzimanjem mandata itd. se koristi s ciljem ucjene. I zbog tih ucjena je Milan Bandić pretvoren u lutku na koncu. I ako se jednog dana postavi pitanje ima li Milan Bandić čak i da je kriv pravo da se kandidira ja ću prvi stati u obranu njegovog prava jer je pravo svakoga da bira i bude biran. Vi ovim zakonom uzimate ustavno pravo, ustavno pravo i rušite demokraciju pod krinkom da se borite za demokraciju uvođenjem 3 preferencijalna glasa, da 3 preferencijalna glasa ali vi ste ti koji određuju ko će biti kandidati. Ja bih morao samo kratko reći da highlight cijelog ovog izlaganja je mogući politički montirani proces. Mislim da trebamo imati malo više vjere ali ono što bih volio naglasiti, molio bi da, ja sam uredno poslušao sve, na samom početku insinuirate po potrebi određene relacije vjerojatno da bi vam govor bio zanimljiviji. Ostalo sve priznajem kao vaše moguće mišljenje. Prva osoba koja se, prvi zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Javio sam se negdje na početku vašeg govora, onda ste rekli puno toga drugoga što bi više vrijedilo da vam repliciram. Ali nije baš ustavno pravo da se kandidira. Ono može bit ograničeno. Člankom 30. propisano je da kaznena osuda za teška i osobito nečasna kaznena djela mogu u skladu sa zakonom imati za posljedicu gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanje određenih poslova ako to zahtijeva zaštita pravnog poretka. I mi u važećem zakonu imamo neka ograničenja. Ono u čemu se vi i ja sasvim sigurno slažemo da ovo što je stavljeno u ovaj prijedlog zakona su prevelika i nesrazmjerna ograničenja koja doista u nekim situacijama mogu dovesti do ovih opasnosti koje ste vi rekli. I ja bih više bio na stajalištu toga da nije problem da je netko osuđen, nego da građani izaberu nekoga tko je osuđen, ali i to je njihovo pravo. A tim više što je moj stav da su ove odredbe u zakon, a posebno u Zakon o lokalnim izborima stavljeni samo zbog jedne osobe koju ne mogu pobijediti na izborima, pa je žele eliminirati iz izborne utakmice. Ustav kaže da u određenim iznimnim okolnostima se ne može. Ali evo, mi smo imali slučaj Branimira Glavaša. Da na Vrhovnom sudu nije pala presuda koja je bila evidentno posljedica montiranog postupka ovaj čovjek danas ne bi mogao s nama ovdje sjedati. Ja bih ga prvi volio pobijediti. Ja bih prvi volio biti da idem za gradonačelnika, da me građani izaberu i da kažu evo Pernar je pobijedio Milana Bandića. Ali ako ću ikad ići protiv njega to će biti fer utakmica, to će biti utakmica u kojoj će se brojati glasovi birača, a ne utakmica u kojoj određena struktura meni s lijeve strane može potezom kemijske ili telefonskim pozivom reći sutra krenite proces protiv Milana Bandića, stavite ga u zatvor. Koje su to fore? Maknite ga! Kao što je nekad Sanader govorio danas Glavaš više ne postoji, tako može Plenković sutra reći od danas Bandić više ne postoji. Ne može politika, pazite koji apsurd. Ne može politička stranka na vlasti odlučivati tko će iz opozicije biti u Saboru ili neće bit u Saboru, niti tko će se iz opozicije kandidirati na izborima ili ne. Jer imajte na umu i gospodo iz HDZ-a i gospodo iz MOST-a. Sve mjere koje koristite danas vi protiv vaše političke opozicije sutra mogu biti iskorištene protiv vas, sutra netko može reći čovjek je varao na putnim troškovima za 500 kuna.

Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Branimir Glavaš. Hvala lijepa predsjedniče. Pa evo ovu svoju repliku iskoristit ću u onom smjeru gdje je gospodin Pernar spomenuo HDSSB i slučaj načelnika HDSSB-ova. Radi se o gradonačelniku grada Đakova gospodinu Vinkoviću koji je istina dozvoli da se dodijeli zemlja pojedinim ljudima sa područja đakovštine a da ti ljudi nisu izvršili sve svoje financijske obveze prema proračunu grada Đakova. Radilo se o zanemarivom financijskom iznosu gdje su ti ljudi dali sva pismena jamstva i potpise preuzimajući svoje obveze da će u najkraćem mogućem vremenu izvršiti svoje financijske obveze prema gradu Đakovu. Nakon toga se umiješalo Državno odvjetništvo koje je to okarakteriziralo kao kazneno djelo i pokrenulo kaznenu prijavu, odnosno diglo optužnicu protiv gospodina Vinkovića. Dakle, radi se uistinu o jednom simboličnom slučaju kršenja zakona, činjenica je kršenja zakona ali zanemarive financijske vrijednosti gdje je moguće da se čovjek nakon takvog jednog postupka dovede u situaciju da se ne može kandidirati na sljedećim lokalnim izborima. A u ovom čestom spominjanju mene i moga slučaja u vašem izlaganju iskoristit ću izlaganje u pojedinačnoj raspravi desetak minuta gdje ću objasniti moj slučaj. Dakle, djelomično je točno što ste govorili ali djelomično i ne stoji to što ste rekli pa ću pojasniti zastupnicima i javnosti. Evo gospodo iz HDZ-a ovo je friška stvar. Potvrđena optužnica protiv službenice koja je Josipi Rimac pribavila stan. Evo imamo sad situaciju u slučaju montiranog procesa.

Znači morate poštivati Poslovnik u trenutku kada. U trenutku kada imate odgovor na repliku, odgovarate na ono što je zastupnik koristio i govorio u samoj replici. Sljedeći zastupnik, ja se trudim da će to biti tako barem dok sam tu. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je Gordan Maras. Izvolite. Gospodine Pernar u odgovoru na moju repliku slobodno se poslužite izvorima informiranja ako vam nešto padne na pamet nadodajte. Mislim da je to korisno za sve građane Republike Hrvatske, jer u tom trenu vam se može učiniti informacija nekad dostupnom i zašto ne iskoristiti moderne tehnologije da je prezentirate. Ono šta ste govorili u vašem izlaganju malo je ekstenzivno ali djeluje zastrašujuće da se netko može na ovaj način igrati i odlučiti gdje će pokrenuti a gdje neće pokrenuti proces u slučaju političke eliminacije ili želje da se nekog politički eliminira. Mi imamo danas gradonačelnike u RH koji su priznali da su počinili kazneno djelo. I još uvijek su gradonačelnici, protiv njih je optužnica a suđenje nije započelo. Ali zato u jednom drugom gradu je u 6 mjeseci gospođa koja je snimila, ja ću vam reći moj osobni stav, gdje je jedan lokalni političar, gradonačelnik tada toga grada htio nagovoriti gospođu da glasa za njega u gradskom vijeću, proces se pokrenuo u 6 mjeseci i donesena je presuda i čovjek je izgubio na izborima. Ja ne ulazim u to, sud je onaj koji sudi u ime države i to što se desilo po sudu je istina i ja to poštujem. Ali gledajte nesrazmjer, nešto u 6 mjeseci – jedna politička stranka, nešto 8 godina, a čovjek je sam rekao da se ponudio Sanaderu kao tko će prvi iz svog ministarstva, on je došao na predsjedništvo i rekao evo ja sam gospodine predsjedniče već ispraznio 10-ak milijuna kuna. I ništa se ne dešava. I taj je još uvijek gradonačelnik. I HDZ-u to ne smeta. A sa druge strane imate pravo, ne radi se ovdje o Bandiću ovdje se radi o jednom južnom najljepšem, jednom od najljepših gradova u RH gdje se snimala Igra prijestolja. Tamo ih ne mogu pobijediti i tamo ga ne mogu pobijediti i na ovaj način ga žele eliminirati. Prije nego dam odgovor na repliku, a dat ću ga, ja bih samo zamolio gospodina Marasa da ovaj pokušaj da se iskoriste sve moguće informacije mogu se koristiti u trenutku onoga što ste rekli a ako ćemo se tako igrati onda mogu reći slobodno koristite ih svi zastupnici i sve što znate, sve što vam je dostupno u ovom trenutku na cijeloj planeti pa možete pričati. Onda nema uopće smisla da imamo odgovor na repliku nego imamo samo repliciranje. Molio bih zastupnika da se drži samog konteksta replike. Htio bih reći sljedeće tema o kojoj govorimo je dosta široka, ne može se tema ova radikalno suziti jer se inače ne može izreći bit, a poanta je u biti. Znači, nekada se skreće sa teme da bi se objasnila bit koja je vezana uz temu. Molim vas gospodine Petrov ja imam širinu. Od djede stric moj je bio zastupnik u Skupštini Kraljevine Jugoslavije, bio je doktor prava. Molim vas da mi ne sužavate, moja mama je doktor medicine, moj otac je građevinski inženjer. Molim vas da imate poštovanja prema meni i da mi dozvoljavate da govorim. Radi se o tome da gospođa Josipa Rimac ona, optužnice protiv nje nema, a jasno je da nije službenica gradske uprave na svoju ruku njoj išla davati gradski stan. Međutim, gospođi Rimac se ne sudi, a toj gospođi se sudi. Ja ću opet reći ako je ona i učinila, čak i da je kriva gospođa Rimac iz Knina, čak i da je nagovorila službenicu da joj daju gradski stan korektno je da joj se sudi. Ali nije korektno da joj se oduzme mandat ako građani Knina žele za nju glasati usprkos tome. Po vašem zakonu kojeg vi pripremate je Adolf Hitler u Njemačkoj '33. mogao sve članove Reichstaga koji su bili opozicija njemu reći ili ćete dizati ruke za mene ili ćemo povesti procese gdje ćemo svakog osuditi na kaznu dulju od 6 mjeseci. Eliminirat kompletnu postavu Reichstaga koja njemu smeta. Još jednom apeliram da ne smije pravo ljudi odnosno državljana RH biti ograničavano na takav način da mogu birati ili biti birani.

Dakle, prema članku 232. Poslovnika predsjedavajući može opomenuti zastupnika ako se ne drži teme dnevnoga reda. On se ne mora nužno držati onoga što je izrekao neki zastupnik u replici, on se drži teme dnevnoga reda i slijedom toga nije zaslužio da ga vi opominjete. Hvala lijepa. Dakle, ja bih molio samo da se ponovno prouči Poslovnik. U trenutku kada se koristi odgovor na repliku koristi se u kontekstu same replike. Inače se ne bi moglo uopće usmjeravati priča i to ne od strane predsjedavajućega nego što se tiče same teme rasprave na točke dnevnoga reda. Prije nego dam dalje replike kolega Pernar nemam namjere usmjeravati osobno priču. Zato postoji Poslovnik i postoji način na koji vi imate određeno vrijeme koje možete koristiti. Imali ste ispred sebe 10 minuta vremena kojeg ste mogli koristiti da kažete sve ono što je bitno. I sasvim je po meni nebitno tko je čiji roditelj i koje je tko imao u povijesti pretke. Ono što je bitno, bitno je ono što danas iznosite ovdje i način na koji se ponašate u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Znate da postoji pauza, izlaganje nakon pauze. Hvala. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Željko Glasnović. Poštovani predsjedniče nemoguće je ne voljeti mistera Pernara jer ona zbilja vjeruje što govori. To je dobro. Ali u isto vrijeme ja bih ga pitao samo jedno kratko pitanje, je li ikad čuo riječ rasvjetljenje, lustracija? Ona nije selektivna nego gleda cijelu širinu.

Zato jer u bivšem sustavu, znam da je sad pitanje Izborni zakon, ali je totalno izbrisana kolektivna memorija, a pošto svaki … zna tko je … a nijedan Hrvat nije čuo o Stipe Javoru itd. Ivo Mašina, Andrija Konc to jesmo gdje jesmo. A u isto vrijeme dok mi gledamo neke glave povezane jednim okom nove kneze drpislave jel iko čuo o ovim drugim glavama to je vrh ledene sante koji kupuju hotele. Imaju hotele u Indoneziji, hotele u Dubrovniku, hotele u Londonu, kupuju brodogradilišta i gdje su sve te glave. Sjećamo se toga druže Tito ti si nama isto malo dao.

Ja se ispričavam ali članak 232. držanje teme. Mislim uz sve dužno poštovanje vi ste u nekoliko navrata i kolegi Pernaru oduzeli riječ zbog ne držanja teme, branim princip kao i uvijek. Gospodin Glasnović se svaki put se udaljava od teme. Ovo definitivno nije imalo veze sa temom. Ja vas molim da postupate po svima jednako. Kolega Saucha ja sam upravo upozorio bio kolega Glasnovića. Ako mislite da nisam imate mogućnost od 24sata prijave. Upozorio sam ga. U trenutku kada to primijetim apsolutno svakoga ću upozoriti i naravno uvažit ću primjedbe da me upozorite ukoliko to ne napravi. U ovom slučaju sam to napravio. Odgovor na repliku. Gospodine Glasnović hvala vam na vašoj replici i ja smatram da je vaša replika korektna i da imate pravo na dvije minute nje i reći ono što vi mislite da je bitno za temu, a ne što misli netko drugi od nas. Ali htio bi vam ovu stvar reći gospodine Glasnović, koliko god možda vi u svom izlaganju niste spomenuli da je bitno to npr. što je gospodin predsjedavajući rekao tko je kome što, ja moram reći da je u povijesti naše civilizacije do sada samo dva puta izvršen atentat u Narodnoj skupštini. Prvi put u Rimskom senatu kada je Brut sudjelovao u zavjeri i tada izboden nožem tadašnji cezar, a drugi put kada je pucano u srce mom pretku Ivanu Pernaru zbog toga jer je govorio istinu. Znači puni šarač je prvo pucao njemu u srce, a tek onda u sve ostale zastupnike HSS-a. I ja se bojim da zbog istine koju govorim ovdje me možda neće niko ovdje ubiti, ali nema za tim ni potrebe.

Vi ćete reći nasmijavat šta god govoriti istinu, kako god. Znači apeliram da se ne zloupotrebljava ovaj zakon za eliminaciju političkih protivnika, a ja sam uvjeren u to budući da gledam prethodnu prošlost odnosno povijest je učiteljica budućnosti, iskustvo nas uči da će taj zakon koji vi planirate gospodo iz MOST-a upravo ići k tom smjeru.

I samo što bih htio samo kratko prokomentirati, mislim da je najvažnije za svakoga čovjeka jeli on čist, a u potpunosti se slažem da političkih progona ne bi trebalo bit. Politički progoni mogu biti jedino u slučaju da je osoba čista, a na kraju joj se to dogodi. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je Andrija Mikulić. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo u materijalima koje smo dobili, dakle prvo vidim da klub MOST-a predlaže ovaj prijedlog zakona, MOST-a Nezavisnih lista, onda u prvoj glavi kaže ustavna osnova za donošenje predloženog zakona sadržanoj u odredbi članka tog i tog Ustava RH. Dakle to je ako čitamo materijale. Pa da vam ja sada to ne čitam vjerojatno ste masu toga pročitali. Slažem se s vama da svako onaj kolega Peranar koji je zgriješio treba biti osuđen, apsolutno. I zalagao bih se uvijek za vas da vas ne osudi nitko ako nema razloga. Jel ovo je zgodno kada se vi javljate i pričate u hrvatskom Parlamentu, ali je pitanje što činimo na taj način od hrvatskog Parlamenta. To je sada drugi par rukava. Dakle, zalažete se za trodiobu vlasti, to se zalaže svatko od nas, to nije upitno. Ali onda isto tako docirate što bi to u toj trodiobi od te tri noge ili stupa Hrvatske države netko trebao raditi. To nije dobro, mi ovdje nismo da dociramo. Mi smo ovdje da razgovaramo u hrvatskom smo Parlamentu da donosimo ili ne donosimo prijedloge određenih zakona. Ja nisam siguran kada slušam sve koje su ovdje sve struke, koji ste vi vizionari kada sve to vidite, ali ću vam reći jednu stvar za koju sam siguran. Vi ste dolazili na sastanke mladeži HDZ-a na Trešnjevku sjever i kao kada pričate u HDZ da se s nostalgijom sjećate tih vremena, to vam je bilo za vrijeme bivšeg premijer. Ja kada sam preuzeo gradsku organizaciju onda sam imao dobio u evidenciji da mi je član bio jedan Ivan Pernar, ne znam da li ste to bili vi. Gospodine iz HDZ-a htio bi reći da sam ja bio taj Ivan Pernar, da ja sam vjerovao da je HDZ dobra stranka, da ja sam vjerovao da nas Ivo Sanader vodi u europsku budućnost i bio sam prevaren kao i tisuće drugih građana i zato sam se ispisao kasnije. Ali ono što želim reći je slijedeće, kaže gospodin ako je vama savjest čista recimo kolegama iz opozicije zašto se vi bojite ako niste krivi primjene ovog zakona? Gospodo draga ja sam neki dan razgovarao sa gospodinom Grmojom, ja sam njemu rekao dragi Grmoja ako sam ja za nešto kriv, ako sam kriv ja sam spreman za to odgovarati, vodite me u zatvor, ali prije toga osudite redom sve one koji su zgriješili prije mene. A to je problem u cijeloj priči što se sudski postupci odnosno presude vode kod nas politički selektivno gdje se ljudi poput Ive Sanadera su se godinama štitili iz vaše stranke, gdje se Karamarka još uvijek štiti itd. s jedne strane. A s druge strane, ili kao što smo imali ovdje prilike vidjeti da i u jednom slučaju se 6 godina čeka a u drugom slučaju se za 6 mjeseci donosi presuda. Znači ako ste spremni već voditi političke procese sa ciljem izbacivanja iz izborne utrke krenite onda od sebe. Hvala lijepa predsjedniče. Kolega Pernar ja sam nekako imao osjećaj da će se ovo desiti da će mi se imputirati da podržavam kriminalce i da bi htio da se oni biraju u Hrvatski sabor. Ja bi samo htio čisto zbog preciznosti reći da to je laž, dakle ja ne podržavam to, ja sam rekao da je ovo jako osjetljivo pitanje. Istaknuo sam da su sva kaznena djela izuzetno opasna i gadljiva, djelo gadljive društvene pojave i ja sam samo branio bio princip da se pasivno biračko pravo ne bi trebalo isključivati osim u krajnjim okolnostima. Ja sam problematizirao a činjenica da se zbog neprecizno napisanog zakona da su se određena kaznena djela našla u ovome katalogu za koje nisam siguran da im je tamo mjesto. Dakle nisam nikada rekao da bi trebalo omogućiti, da bi trebalo ne znam podržavati kriminalce i rekao sam isto tako da je ovo jedan opasan presedan da se otvara Pandorina kutija jer se nas, od nas traži da radimo razliku između kaznenih djela. Da kažemo da su neka kaznena djela uredu a da druga nisu. I rekao sam da se također kod propisivanja ovakvog kataloga treba gledati načelo razmjernosti, tj. srazmjernosti a kazne i sankcije i da smo zato kad se pisao zadnji zakon se jako pazilo kirurški precizno koja će kaznena djela unutra ući, koja ne. Jer znači takav zakon mora proći test ustavnosti na Ustavnom sudu ako ga netko pokuša rušiti, a vjerujem da će biti takvih koji će to pokušati osporiti. Dakle samo da se zna šta sam rekao.

Da naravno nije bila namjera reći da vi podržavate kriminalce, niti je moja namjera reći da ja podržavam to ako je eventualno Josipa Rimac zlouporabom došla do stana. Ne, ja osuđujem to isto kao što osuđujem kada, ako i kada je možda Milan Bandić zlouporabio svoje položaje ali ne može se kršit volja građana. Jer što se može dogoditi gospodine Petrov? Sutra gospodin Jambo iz Metkovića a vi ste recimo u situaciji da ste u opoziciji u Saboru može podnijeti 100 kaznenih prijava protiv vas. Ja razvrtim u papirima, jedna od njih mi izgleda uvjerljivo, ja kažem dečki eliminirajte Božu Petrova. To se gospodo može dogoditi, to se može dogoditi, ali to se ne smije dogoditi. Znači ne smije se na takav način eliminirati politička opozicija. Što se tiče Vlahušića u Dubrovniku kojim bi ovim zakonom bilo onemogućeno da se kandidira, ja sam prvi protiv njega. Kad sam u Dubrovniku prolazio pored njega nisam mu htio pružiti ruku i rekao sam mu ti si kriminalac. Ali ja nikada ne bi išao kroz Izborni zakon njega poraziti na izborima. Jer to onda nisu izbori, to je onda farsa. Ne može vladajuća stranka i vladajuća struktura određivati tko će ići na izbore a ko neće jer je sasvim jasno da nikada gospode iz HDZ-a odnosno ne iz HDZ-a nego oni koji su na vlasti, jer sutra se može okrenuti karta sreće, sutra možete vi gospodo biti u opoziciji a mi i SDP zajedno na vlasti. Sutradan možemo mi reći gospodin Brkić ima kaznenu prijavu idemo ga izbaciti iz utrke a on je preferencijalno izabran kao i ja sa zadnjeg mjesta usprkos tome što su ljudi sve znali o njemu. Meni je iskreno žao što nisam u klupama da bi mogao replicirati. Slijedeći zastupnik koji se javio za repliku je gospodin Bojan Glavašević. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Pernar vi ste dosada stvarno pokazali jednu veliku sposobnost ukazivanja na probleme i na idiosinkrazije društva u kojemu živimo pogotovo u pravosuđu, sudstvu i politici. I vjerujem da govorim za sve nas ovdje kada kažem da nitko nakon vaših izlaganja ne ostaje ravnodušan. Ipak imam dvije opaske za vas. Prva je ta da kada govorite o pojedinim slučajevima u našem sudstvu. Pripazite na onaj jedan, na onu jednu logičnu pogrešku koja se zove post hoc ergo propter hoc ili da jedan događaj može imati više uzroka a ne samo događaj nakon kojega se događa. To je prva, malo je općenita nemojte zamjeriti. A drugo što sam vam htio reći je da ste izabrani zapravo upravo zbog ove ranije spomenute sposobnosti da usmjerite kritiku. Međutim, izabrani ste u ovaj dom također kako bi vam bila pružena prilika da budete konstruktivni i da kažete po vašem mišljenju nakon te kritike koje bi bilo rješenje za problem? Dakle ja vas pozivam i vjerujem opet, uzet ću si legitimitet da govorim i za sve nas ovdje ali i malo šire, za sve naše birače pogotovo one koji su vas izabrali da nas jako sve zanima kakva rješenja ćete ponuditi za probleme. Dakle benevolentno ovo govorim, ne sada kao nekakva kritika na račun vas nego čisto evo kao mali, ako dozvolite podsjetnik. Zahvaljujem se vama gospodine Glavašević i u biti ste rekli suštinsku stvar a to je da se postavlja pitanje koje je rješenje. Dok sam ovdje sjedio i dok je rasprava trajala kratko sam razmijenio riječi sa gospodinom Grmojom i on kaže meni pa neće se uzeti mandat recimo gospodinu Vlahušiću npr. izmjenom ovog zakona. Točno je, neće se uzeti ali će mu se recimo onemogućiti da se dalje kandidira a recimo ima šansu da dobije. Isto kao i Milan Bandić. Bez obzira opet ponavljam koliko ga mi ovdje ne voljeli. I što je najzanimljivije gospoda iz SDP-a iz stranke od koje je Milan Bandić otišao zapravo štite njegovo pravo da bude biran.

Sljedeći Klub zastupnika koji se javio u raspravi je klub HNS-a i u njihovo ime predstavnica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pokušati ću malo smiriti strasti. Hrvatska narodna stranka, u ime Hrvatske narodne stranke ću reći odmah na početku da jedan ovaj dio prijedloga ovoga zakona, znači ovaj prvi dio koji se odnosi na proširenje kataloga kaznenih djela putem kojih se onemogućuje kandidiranje zastupnicima u Hrvatski sabor nam nije prihvatljiv. Ne samo da nam nije prihvatljiv iz svih ovih razloga koje su već navedene u diskusijama prije, evo pa i u ovim najzadnjim prije mene nego i zato što sasvim pouzdano znamo da su se i nadležna tijela, odnosno i Ustavni sud već oko ovakvih stvari očitovao i da je u tim svojim očitovanjima i odlukama ustvari rekao da ne prihvaća, odnosno da smatra da takve odredbe nisu dobre i da se iz zakona kao takvog trebaju maknuti. Prema tome, mi danas cijeli dan, odnosno od 11 sati raspravljamo u dobrom dijelu o nečemu što jest važno ali što u konačnici će ići u dva čitanja pa ćemo znači još jednom raspravljati a što će najvjerojatnije ako se donese u ovakvom obliku biti stavljeno van snage pa se onda postavlja uopće pitanje mislim kakav je početak rada Sabora koji, za kojeg su svi se u ovim izborima a posebno dio kolega koji su sada na vlasti a prije svega kolege iz MOST-a zagovarali efikasnost, reforme i sve, efikasan rad prije svega Hrvatskog sabora, kuda to vodi i da li ustvari javnosti pokazujemo ono što bi htjeli kao saborski zastupnici a tim više što upravo u ciljevima koji se ovdje naglašavaju koji bi se trebali postići sa donošenjem ovoga zakona upravo u ovom dijelu gdje se proširuje katalog kaznenih djela, kaže vraćanje digniteta zastupnicima u Hrvatskom saboru. Mislim hvala vam lijepa na dignitetu kojeg meni vraćate, meni ga osobno ne trebate vraćati, naime radi se za one koji možda ne razumiju što bi to bio dignitet o dostojanstvu. Znači ako na ovaj način mislite nama vraćati dostojanstvo meni osobno ne trebate a vjerujem ni članovima mojeg kluba a i većini ljudi koji ovdje sjede jer ovaj način rada i ovakvi prijedlozi nisu vraćanje dostojanstva ni Hrvatskom saboru niti saborskim zastupnicima niti politici općenito. Dignitet i dostojanstvo se u životu općenito, znamo kako stiče, stiče se poštenim radom, odgovornošću, efikasnošću, rezultatima rada s time se stiče dostojanstvo a sigurno se ne stiče na način da se, evo sada već 7 sati raspravlja o nečemu što će najvjerojatnije doživjeti sudbinu da će biti rečeno da mora biti stavljeno van snage i to dva puta će se o tome razgovarati. Ovaj drugi dio zakona, znači mi nikako ne možemo podržati taj prvi dio jer je već netko rekao da to nije u redu, odnosno onaj tko je nadležan za to je već rekao. Prema tome ponavljati iste greške i gurati to na ovaj način jedino se može prevesti sa ciljem ne vraćanja dostojanstva nego ovoga što je govorio kolega prije mene a to je da ustvari ciljano želi isključiti određene političke figure da se ne mogu kandidirati na nekim od sljedećih izbora. Drukčije se to objasniti ne može. A ovaj drugi dio zakona koji se odnosi na preferencijalno glasanje to je nešto što je HNS-u prihvatljivo, međutim, sigurno ne i najvažnije u izbornom zakonu i u izboru zastupnika u Hrvatski sabor. I smatramo da je dovoljno vremena znači u narednih 3, 4 godine, ja se nadam da toliko očekuje većina da će biti na vlasti da se pripremi jedan sveobuhvatan zakon jer nije najveći problem imati jedan odnosno tri preferencijalna glasa u našem izbornom zakonu, ima puno većih. Jedan od tih su prije svega izborne jedinice na koje je i Ustavni sud ukazao da nam nisu ustavne. Znači de facto su naši izbori unatrag nekoliko čini mi se mandata protuustavni jer nam nije razmjeran broj birača u svim izbornim jedinicama. Tu ovo ne ide na račun kolege Bauka, ali svakako se očekuje da vlast koja govori o reformama i koja želi promijeniti izborno zakonodavstvo poduzme korake u smislu i promjena na tom dijelu, znači u području izbornih jedinica. Znači tri preferencijalna glasa. Apsolutno nemamo ništa protiv.

Znači, nakon toga se priključila naravno i saborska većina. Donijeli smo zakon s kojim smo uveli preferencijalno glasovanje na parlamentarnim izborima, a isto tako smo kao stranka pokazali da znamo raditi na način da preferencijalno svoje kandidate prezentiramo biračima i da temeljem toga i ostvarujemo dobre rezultate. Neće nam to biti teško niti sa tri preferencijalna glasa. Ali ono čega se možda malo pribojavamo da uz sve ovo idemo malo nepripremljeni budući da je i na ovim izborima znamo bilo problema sa prebrojavanjem preferencijalnih glasova jer smo do sad imali samo jedan preferencijalni glas. Kad ih bude i u ovom slučaju ako ih bude tri sigurno da će se dodatno tehnički posao proširiti u izbornim povjerenstvima odnosno na biračkim odborima i da će biti potrebno pripremiti cijeli sustav pa i kroz zakon puno bolje nego što je pripremljen. Eto samo uvodimo tri preferencijalna glasa s tim da je isto tako mislim bilo vremena da se sačeka, da se onda i u Zakonima o izborima za lokalnu samoupravu isto tako koji će biti doduše za 6 mjeseci ali se ako bi išli u izmjene u narednih godinu dana sigurno ne bi primjenjivalo na ovim sljedećim izborima, ali da se pravovremeno pripremi da se i za lokalne izbore ide u preferencijalno glasanje. Znači jedan cijeli paket za kojeg je apsolutno bilo vremena osim ako netko ne misli da će izbori neki valjda parlamentarni ili ne znam koji biti brzo. Ja se nadam da to ne misli. Znači da je vlast stabilna, da vlada povjerenje između koalicijskih partnera i da smo mogli ove zakone koji su izuzetno važni donijeti na jedan promišljeniji način bez ovakvih u stvari ružnih rasprava gdje su svi od prilike u pravu i svi su otprilike u krivu što znači da zakon i prijedlog zakona ne valja. Zato će HNS biti u ovom prvom dijelu suzdržan. Pokušat ćemo doprinijeti koliko god možemo da se krene u proizvodnju novog zakona i tu smo apsolutno za i podržat ćemo sve što je dobro, ali smatramo da ovo što se sad predlaže na ovaj način ovom brzinom nije dobro. Zato mislimo isto tako da ni u drugom čitanju nije moguće samo u ove dvije točke, odnosno de facto u dva članka ovaj zakon bitno popraviti kako bi nama bio prihvatljiv. Za repliku se javio zastupnik Arsen Bauk. Gospođo zastupnice, upotrijebili ste malo prejaku riječ kad ste rekli da su izborne jedinice citirat ću protu ustavne. Ja bih vas podsjetio da je Ustavni sud 2015. godine odlučivao o Zakonu o izbornim jedinicama i da je odbio Zakon o ocjeni ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama, a između ostalog odbio je i zato što mi dok se ne zatvore birališta ne znamo koliko birača ima u kojoj izbornoj jedinici, zato što pripadnici nacionalnih manjina mogu na sam dan izbora prelaziti iz 12. izborne jedinice u opću i obratno. I što je najzanimljivije Zakon o izbornim jedinicama donesen je 1999. godine uz ogradu da razlika ne smije biti veća od 5%, a u trenutku kad je donesen razlika između izbornih jedinica je bila 17% Dakle, to je jedan apsurd izbornog sustava koji treba popraviti, jer primjerice evo reći ću malo lokal patriotski. Iz Dalmacije bi trebalo biti 3 zastupnika više, a iz Slavonije 3 zastupnika manje u Hrvatskom saboru da se izjednači broj birača po izbornim jedinicama. Primjerice, lista 2015. godine, lista Koalicije Hrvatska raste u 10. izbornoj jedinici i u 6. izbornoj jedinici dobili su jednaki broj glasova. Lista u desetoj je dobila 4 mandata, a lista u šestoj 6 mandata. Tako da u svakom slučaju je potrebno izmijeniti Izborni zakon na način da se promijene izborne jedinice, ali da ta promjena ne bude samo usklađivanje nego malo radikalnija za što nadam se da kolege iz MOST-a i iz drugih stranaka imaju političke volje. Pa kolega Bauk, naravno u pravu ste, da u pravu ste. Međutim, ono što sam ja htjela reći vi ste rekli u ovom drugom dijelu vaše replike, a to jest to da smo svi svjesni činjenice da znači broj birača koji proizvodi određeni broj zastupnika na jednom području, odnosno u jednoj izbornoj jedinici nije jednak na nekom drugom mjestu u drugoj izbornoj jedinici i da je općenito i oblik i sastav naših izbornih jedinica takav da mislim ne odražava ni teritorijalni, ni geografski, ni kulturni, niti tradicijski ili ne znam kakav sve ne odraz mišljenja birača određenog područja. U nekim izbornim jedinicama je to posebno izraženo.

Uvažena kolegice Turina-Đurić dakle i vi ste to naglasili ja se ne bih složio s kolegom Baukom da bi Dalmacija trebala imati tri zastupnika više nego Slavonija nikako, ali vidite kud nas to vodi. Sad kad govorimo o izmjeni uvođenja tri preferencijalna glasa u izmjeni Izbornog zakona došli smo na izborne jedinice da one nisu dobro skrojene. Dakle, imamo županije, imamo općine i gradove i sve je to jednostavno složena materija. Još opet kažem uz ovakav ustroj županija onih kojih je manje imat će manje šanse. A što se tiče preferencijalnih glasova evo možemo to na primjer evo 4. izborna jedinica Narodna koalicija je dobila oko 46 tisuća glasova, od toga negdje 26, polovica birača se odlučilo glasovati preferencijalno. A znate li koliko je od tih preferencijalnih glasova otišlo na naše manje koalicijske partnere, dakle na HNS, na HSS? Ja vam čestitam na preferencijalnim glasovima ali to nam nešto isto govori. Da manji koalicijski partneri će nekako biti više motivirani naravno u toj borbi da njihovi birači glasaju preferencijalno. E sad to danas mislim da je kolega Bauk prvi spomenuo pitanje predizbornih koalicija koje se isto otvara. Da li ćemo i hoćemo li imati u budućnosti takve koalicije. Ne mora to biti nužno ni dobro ni loše za demokraciju ali ovaj zakon će sigurno izazvati niz posljedica da tako kažem, a niz razmišljanja možda je i priprema izmjena budućih zakonskih prijedloga. U tom smislu mislim da je ipak pokazalo na neki način svoju svrhu bar u ovom dijelu.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Iako se ova rasprava odužila, danas od jutra raspravljamo o ovom zakonu, a sutra idu neki drugi zakoni ali ako prekinemo onda ćemo i o ovom istom, ja bez obzira koliko se činilo nekada da nema smisla ili da neki zakon de facto evo kolege su rekle u svojim odredbama pobuđuje ozbiljnu sumnju da li će biti uopće provediv, da li će ga Ustavni sud staviti na snagu ja se snažno zalažem da se rasprave vode. Zbog toga mi jesmo ovdje. Pa iako kolege iz MOST-a zbilja, evo ovaj zakon ima 5 članaka, znači tu su promjene koje se zbilja mogu u vrlo kratkom roku napisati, de facto nekom sine ideja i u dva članka se napravi izmjena zakona, ja sam za to da se i o takvim zakonima raspravlja ako treba i dva dana kako bi hrvatski građani dobili dojam ne samo tko za što je nego koliko se ozbiljno priprema za obnašanje svoje dužnosti, što želi, koliko to sve skupa ima smisla. I bez obzira što nas jako puno građana gleda i pita se zbog čega i o čemu mi ovdje raspravljamo već cijeli dan treba vidjeti. Znači ovo je izgleda krucijalno što MOST može ponuditi u ovom mandatu u Hrvatskom saboru. Ovih 7 zakona i jedan od njih je ideja da se preferencijalno glasa 3 zastupnika iako je gospodin Šimić rekao da će se taj zakon još mijenjati par puta dok se bude aplicirao i da će se uvrštavati u neke druge odredbe. Iako to sve skupa građanima možda i ne izgleda previše smisleno ja sam da se o tome u Saboru raspravlja, da hrvatski građani vide kako se netko igra, kako se ne igra, kako misli da nešto radi, stvara percepciju, kako uzima sebi za pravo da je jedini taj koji može dijeliti moralne lekcije svim ostalima. Neka građani vide i neka glasaju. Da li po procjeni kolega će to naravno sljedeći put biti dovoljno za 10%, možda i hoće, možda je to i cilj svega skupa da se zadrži stabilno biračko tijelo od 10% koje voli ovako malo da komplicira stvari a ne rješava ništa. Ja ću podržati preferencijsko glasanje troje na listi, podržat ću ako se bude i do drugog kruga odnosno zalagat ću se u Klubu zastupnika SDP-a da se podrži i da se ukine 10%-na granica za ulazak u Hrvatski sabor ali volio bih kada bi predlagači zakona i kada bi oni koji razmišljaju o tome kako se ovo mijenja išli malo i radikalnije u izmjene izbornog modela i kada bi vratili u Hrvatsku izborne jedinice odnosno mogućnost da ljudi znaju koji je njihov izborni okvir. Od 150 zastupnika u RH ja mislim da zaslužuje barem pola da se bira iz svog izbornog okruga. Da se zna jel ja živim u Maksimiru, 70 ili 60 tisuća ljudi tamo živi, da to bude jedan izborni okrug i da se zna da je to njihov zastupnik. Ako već idemo mijenjati pa ajmo napraviti onda pravu stvar, ajmo napraviti da lista ovo što ste rekli da stranke ili vodstva imaju manji utjecaj mada kolega Saucha je dobro rekao nekada treba dati i šansu nekome da se pokaže. Ne bi ni gospodin Bulj dobio tu šansu da već nije bio iza iskusnog zastupnika iz Primoštena u bivšem sazivu koji mu je prokrčio put prema Hrvatskom saboru gospodin načelnik Primoštena Petrina. I da onda kao mlad zastupnik, iako iskusniji po godinama, pokaže što zna i na taj način se etablira i drugi put zasluži preferencijskim glasovima ulazak u Hrvatski sabor. Znači gospodin Petrov kao čelnik stranke je gospodinu Bulju i naravno Petrina koji je bio dolje izrazito brendiran i poznati načelnik općine su omogućili nekome da se afirmira u Hrvatskom saboru. To je ok. Zato ne treba bježati niti od ovog modela. Znači od lista, od njih 150 lista može biti polovica, 70 ili 75, i neka se tu glasa tri puta preferencijski, a sa druge strane neka i naši građani imaju mogućnost direktno u svojoj izbornoj jedinici, izbornom okrugu birati jednog zastupnika kako bi znali točno tko mu je izabrani zastupnik. Volio bih da se u tom smjeru ide, da se ne pokuša sa jednom ad hoc idejom, da se ne pokušava sa ad hoc idejom stvoriti dojam da se nešto radikalno demokratizira, a u biti ne radi se previše i ne radi se ono po meni što bi trebalo da promijenimo taj zakon u budućnosti u tom smjeru. Tako da do drugog čitanja ja se nadam da će zakon doživjeti još izmjena, da će gospodin Šimić i Klub zastupnika MOST-a konačno onda sve što se treba mijenjati. Predložio bi vam i nama da se odmah aplicira to i na izbore za Europski parlament, ne vidim zašto to ne bi mogli napraviti, da na listi za Europski parlament također umjesto jednog može zaokružiti troje pa da date to u proceduru da zajednički raspravimo ta dva zakona, vodeći računa o tome da to bude sve skupa usvojeno do godinu dana pred europske izbore kako bi se to moglo provesti jer se recimo za lokalne izbore to više neće moći sljedeće godine provesti s obzirom na razliku u vremenskom odmaku i da onda imamo cjelokupnu i kompletnu priču. I onda naši građani koji danas ovo gledaju ne bi imali dojam da se ovdje radi isključivo o stvaranju dojma nego bi imali dojam da se ovdje radi nešto konkretno. Mada opet do zadnjeg ću braniti svakog zastupnika u ovom Saboru koji će predlagati zakone makar oni bili i radi stvaranja dojma jel to je naš posao. A na kraju krajeva će građani ocijeniti. Znači moj prijedlog i moj imput i ja bi rekao sugestija predlagačima do sljedećeg predložite sve što želite mijenjati, čitanja, uvrstite stvari koje su komplementarne, sigurno jer radi se o europskim izborima, omogućite promjeru izbornog zakonodavstva da se u Hrvatskoj konstituiraju izbornu okruzi kako je to u većini zemalja u EU i svijeta, da ljudi znaju tko je njihov direktni zastupnik i na taj način ćete napraviti doprinos, a mi ćemo kao opozicija vjerujem to onda i podržati i vjerojatno dodati neka svoja rješenja i svoje ideje. Nemojte, to je moja sugestija vama, nemojte inzistirati na zakonima samo radi stvaranja dojma, bez obzira što mislim da može to biti također zastupnički posao, a građani na kraju neka procijene. Što se tiče ko može ko ne može, tu je dosta već rečeno. Danas je smiješno da evo zastupnik HDZ-a gospodin Mikulić kao otegotnu okolnost spominje članstvo Ivana Pernara u HDZ-u.

Pa nije sramota biti u HDZ-u, zašto je to gospodin Mikulić tako percipirao. Pa ne trebate se sramiti što ste bili u HDZ-u ali ne trebate se ni sramiti što ste otišli iz

Ali zanimljivo da ipak jedan dužnosnik HDZ-a se stidi de facto što ste vi bili u HDZ-u znači to je nešto što me iznenadilo. Nije dobro da za različita kaznena djela i to je gospodin Saucha vrlo dobro rekao da se uzimaju benigna kaznena djela u isti rang kao i ona djela koja zbilja onemogućavaju ja bi rekao javnu osobu da predstavlja svoj grad, općinu, županiju ili na kraju krajeva državu da obavlja svoju političku dužnost i treba u tom smjeru nešto do drugog čitanja napraviti. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je Ivan Pernar. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem se na govoru kolegi Marasu. I htio bih upravo reći da je Jutarnji list napao vas gospodine Petrovi i mene, kaže „kako je Saborom zavladalo čisto trovanje Petrov je u savezu s Pernarom, Gromojom i Buljem Parlament prometno u hram neviđene demagogije“ Mi smo došli u situaciju da nam Marijan Hanžeković koji je izgubio svoje nesretne klijente sa HRT-a zbog vaše namjere da mu se oduzme prisilna naplata putem ovrha, odlučio napadati i Grmoju jučer, a sada ste gospodine Petrov došli vi na red i želim vas ovom prilikom vam zahvaliti na prijedlogu kojeg ste uputili u zakon. A htio bih se još samo kratko osvrnuti na govor gospodina Marasa, međutim što se dogodilo, ova me vijest toliko izbacila iz takta da sam ja zapravo zaboravio što sam gospodinu Marasu htio reći.

I molio bih zaista da se svi pridržavamo toga pa će nas manje optuživati za demagogiju. Izvolite. Hvala lijepa. Niste vi kriv, nije gospodin Petrov kako vodi kriv, krivi su predlagači. A to je očekivano da će se desiti. Kada imamo sedam zakona od dva članka pa zar vi zbilja mislite gospodine Šimić da hrvatski građani misle da se nešto konkretno tu danas i jučer i proteklih dana napravilo, osim naravno imenovanja nove hrvatske Vlade šta je svečani trenutak za zemlju i je konkretno. Ali ovi zakoni, pa dajte molim vas, pa zbog toga novinari to pišu. Ne zbog toga šta vi imate vaše rasprave koje su ovako dosta osobenjačke ili gospodin Petrov koji vodi dosta čvrstom rukom i patronatski ovaj Hrvatski sabor što se vidi iz gestikulacije i dodira mikrofona. Svaki puta kada nekoga želi upozoriti ili ukazati mu na neki grešku, primijetiti ćete on uvijek dodirne mikrofon i nagne se naprijed. … [[Upadica se ne čuje.]] Ja nisam te struke ali dovoljno znam, evo ga ovo, ali dovoljno znam da bih znao prepoznati gestikulaciju i govor tijela. Ne zbog vas i gospodina Petrova nego zbog neozbiljnih prijedloga. Ali opet dajmo ljudima da vide i čuju. Gospodine Maras, samo ukratko, ovo je bilo namjerno i drago mi je da prepoznajete gestikulaciju ali nažalost ne uvijek točno. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Miroslav Šimić. Poštovani kolega Maras, ono što sam primijetio u jednoj od naših prošlih rasprava i tada nisam htio reagirati da ne duljim, sada se to ponovno događa da vi ustvari jako slabo slušate govornike kada pričaju. Tako smo npr. imali situaciju od prije, a onda je to vaše neslušanje posljedica izjava koje evo mi imamo priliku slušati. Tako smo imali npr. kod izmjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti gdje ste se uprli svom silom govoriti o tome kako ne treba ustvari vezati financiranje uz proračunske prihode a samo zbog toga što niste čuli ranije predstavnika svog kluba koji je rekao da je SDP sa istim stavom namjeravao ili čak i išao u neku proceduru. I onda vi nas tu uvjeravate u svojim raspravama bar 10 minuta kako to nije u redu. Očigledno niste slušali ni mene kada sam govorio zbog čega mi idemo sa ovim prijedlozima i zbog čega su to baš upravo samo ti prijedlozi a ne neki drugi. Iz istog razloga zbog čega vi niste mijenjali Izborni zakon svih ovih godina suštinski. Jer se niste mogli dogovoriti. Ovo su dvije stvari oko koje mi mislimo da se možemo dogovoriti i spremni smo saslušati argumente i mijenjati ih da budu još bolji. A da li je to stvaranje dojma ili je to nešto, nekakva možda malo ozbiljnija promjena, pa tu isto niste slušali svoje kolege kada su nam rekli da uvođenjem tri preferencijalna glasa uvodimo ozbiljne promjene u koalicijske odnose, u predizbornoj koaliciji. Ja ne mislim da je to toliko značajno ali mislim da je za hrvatski demokratski sustav, za izbore, uvođenje tri preferencijalna glasa zaista vrijedno i važno. A ako vi imate još promjena ovog zakona iza kojeg ste spremni stati i mi vidimo da su to dobre ideje i uz to imate 62 zastupnika a naš klub broji 14 mi ćemo se vrlo rado uključiti i pomoći vam. Hvala lijepa. Ja bih molio prvo predsjednika Sabora da zaštiti zastupnike u Hrvatskom saboru od neosnovanih napada. Kako neki drugi zastupnik može ocijeniti da li je netko slušao ili nije.

To nema veze sa ovim što je govorio kolega Saucha. Svaka ideja koja će bitno utjecati na zakon može biti suštinska ali ne mora biti dobro pripremljena. Može biti u smislu stvaranja dojma a ne kvalitetnog i dobrog poboljšanja. O tome sam ja govorio. Tako je bilo i kod zakona o financiranju političkih stranaka, tako je kod ovog zakona i svih ovih zakona koji slijede. Pa zar je moguće da MOST ne može napisati ni jedan zakon koji ima više članaka nego što MOST ima slova. Pa pogledajte malo kakvi se zakoni usvajaju, kakve su zakone političke stranke i opozicijske i pozicijske u prošlosti predlagali. Pa nećete mi reći da je ovo znanstvena fantastika što ste vi napravili, znanstveni rad. To je ideja koja je nekom došla, ja je podržavam, opet vam kažem, tri zastupnika preferencijska mislim da je bolje nego jedan ali nemojte mi oduzeti pravo da vam kažem da je to stvaranje dojma. Što se tiče SDP-a i naših prijedloga, pa dopustite da se i mi u SDP-u ne moramo oko svega složiti. Vi tjerate mene da imam mišljenje kao i svi. Ta vremena su prošla. Ili mi i to želite oduzeti? Ja nisam u ovom slučaju imao isto mišljenje kao kolega Bauk koji je možda predlagao taj zakon ali poštujem volju većine. Hvala i evo samo onako kratko kolegi zastupniku, bolje da ja ne krenem ocjenjivati je li točno nešto što je neki zastupnik rekao, bolje da ja ocjenjujem je li se netko drži Poslovnika ili ne. Zastupnik koji se javio za repliku je Nikola Grmoja. Ma ja sam bio povukao ali evo. Ma ne samo sam želio reagirati poštovani zastupniče kada ste spominjali rezultate Mire Bulja i to kako mu je gospodin Petrina prokrčio put. Znači gospodin Petrina je u više navrata pokušao ući u Hrvatski sabor, izlazio na izbore i do pojave MOST-a nije u tome uspio. Znači sami MOST kao brend mu je omogućio da uđe u Sabor a gospodin Bulj je sada pokazao kakav je rezultat ostvario i gospodin Petrina je pokazao koliku potporu ima na ovim izborima.

Mogu se djelomično složiti sa vama u vašoj diskusiji, činjenica da je most pokrčio put gospodinu Petrini a Petrina je pokrčio put gospodinu Bulju. Pogledajte samo broj preferencijskih glasova gospodine Petrina, je, je, sve o.k. prvi, prvi, vi, evo da vam čestitam usput, vi ste sa 2. mjesta preskočili prvog. To je veliki uspjeh pogotovo u izbornoj jedinici gdje ne živite. Svaka vam čast, evo ja vam na tome čestitam, ali da budemo skroz korektni mislim da je i kolega Bulj na konto predlaganja stranke prvi puta ušao u Hrvatski sabor. I pokazalo se da čovjek, evo da i njega pohvalim ima smisla što je zastupnik. I mislim da na to ima pravo. Znači vi raditi svoj posao korektno. Bez obzira šta ja mislim da ovaj zakon nije trebalo predložiti ali vi radite svoj posao korektno bez obzira što mislim da niste vi jedini za INA-u prvoborac u Hrvatskoj ali opet radite svoj posao korektno. Tako da sa te strane treba odvojiti naš stav o pojedinom djelovanju ili nedjelovanju pojedinaca i onome šta u pravilu zastupnik treba raditi. Tako da evo još jednom svaka čast vama na izbornom rezultatu ali prvi puta je MOST na konto prošlog zakona omogućio kolegi Bulju da uđe. Tako da ne bi trebalo izuzeti niti tu mogućnost u budućnosti naravno za druge zastupnike koji možda nisu još otkriveni a njihov potencijal sigurno postoji. Slijedeći zastupnik koji se je javio za repliku je Zdravko Ronko. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, predsjedniče pardon. Evo i ova cjelodnevna rasprava pokazuje da je i drugo čitanje bilo itekako opravdan što smo ušli u to jer ne treba trčati baš bos u trnje, a i da li se slažemo svi ili se ne slažemo? Evo ja se malo ne slažem sa kolegom Marasom upravo u tome da ćemo odmah dati podršku za ova 3 preferencijalna glasa. Htio bi skrenuti pozornost na jedan momenat, a to je da smo možda u ovoj raspravi zaboravili stranku i da su možda zaboravili program. Naime, stranka u izborima kad idemo u izbore za Sabor izlazi pred birače sa programom. Ako dobije stranka povjerenje za taj program onda ga treba oživotvoriti, ako ga želi oživotvoriti onda mora odraditi i ovo što se sad radi primjeren zakonski okvir a onda tek putem premijera i ministara i taj okvir na neki način popuniti. I za jedno i za drugo trebaju nam ljudi. Za ovo drugo kad je u pitanju premijer i ministri nema problema, premijer mandatar on je Bog, određuje tko će biti ministri, on vedri i oblači i tu nema problema. Međutim, moramo voditi računa i o zakonodavnom okviru. Dakle o zakonodavnom ali isto tako i kontroli i premijera i ministra. E za ove koji idu kroz zakonodavni okvir za njih se slaže lista. Na listi imate redoslijed za sposobnost, predanost, radinost, iskustvo, hrabrost itd. itd. Međutim, ako bi išli previše prema preferencijalnim glasovima i ako bi toga dosta dozvolili, dakle ako preferenciranje ode u jednom nekontroliranom pravcu nama se može vrlo lako desiti da više nemamo, nemamo, dolazi nam program u opasnost.

Ja se slažem sa vama kolega Ronko oko toga ali tu naravno i dalje imaju mogućost stranke, odnosno predstavnici stranaka kandidate predlagati pod pretpostavkom da su to stranačke liste. Ne vjerujem da će si neka stranka dozvoliti da stavi na listu nekog ko je izrazito suprotno zastupa program od onoga što stranka jest odnosno lista što predstavlja. Tako da ja sam samo govorio u svoje osobno ime o tome da bi ja kao zastupnik u raspravi, naravno to ćemo raspravljati još i u budućnosti kad vidimo konačni prijedlog zakona, ja bi podržao veći izbor građana nego manji. Mislim da 3 zastupnika preferencijalna nije puno više nego što je sada, a omogućuje jednu širinu. Jer dosta često i jedan zastupnik koji se mogao preferencijski birati do sada je stvarao i probleme na listi. Znači ljudi su se morali odlučivati, neko je vodio preferencijalnu kampanju, neko nije, stranke su se pojedine oko svog kandidata znale stisnuti ako su bile koalicijske liste. Sad će vrlo teško biti raditi koalicijsku listu, jer ako imate po jednog predstavnika jedne stranke na listi koalicijskoj svi će ići oko njega i taj će imati puno više šanse proći nego što je to imao prošli puta. Tako da ovaj zakon, neko je to govorio već neki dan ili danas, u biti ide za time da se vrlo pažljivo će se morati u budućnosti sklapati koalicijski sporazumi i pitanje da li će se uopće u njih ulaziti ukoliko nisu omjeri takvi da su dvije veće stranke, ukoliko su partneri takvi da jedna stranka izuzetno puno veća od druge teško će se takvi koalicijski sporazumi potpisivati. Tako da ima tu puno momenata, ali ja mislim da 3 zastupnika nije previše da bi to u budućnosti trebalo podržati kao što smo mi uveli to prije godinu i nešto dana, odnosno dvije godine da se može birati jedan. Kolega Maras, govorili ste o preferencijalnim glasovima, naravno i ja se slažem da bi trebala biti 3 kao što je MOST predložio i da bude po redoslijedu, tako i na tim kako ste govorili pretprošlim, također sam bio po broju glasova drugi. Ali da nije MOST-a Nezavisnih lista te fantastične ideje na koje sam ponosan što sam bio na toj listi, jer znate da ja živim u Sinju i tamo nezavisnu listu koja je nastala u biti iz aktivizma u borbi za ljude, ta lista je ostvarila dobre rezultate u Sinju i ja sam u Sinju dobio 25% bez ikakve kampanje u toj, negdje oko 2,5 tisuće glasova sam imao ukupno. A tu je veliki problem baš teritorijalni ustroj izbornih jedinica.

Jer izborna jedinica ima Šibensko-kninsku, Zadarsku i Ličko-senjsku tako da sam iznimno ponosan šta su svi ti glasovi u prvom mom kandidiranju za Sabor bili skoncentrirani u Sinju, znači 25% u mom gradu daleko više nego što je dobio SDP pa na prošlim izborima na primjer evo od vašeg predsjednika stranke, predsjednika kluba pardon dobio sam više duplo glasova preferencijalnih nego vaša stranka u Glavicama. Ali iznimno poštivam MOST nezavisnih lista i ponosan sam što sam sudjelovao u ovome ne samo kod INA-e, slučaj INA MOL-a gdje smo hrabro prozvali imenom i prezimenom te careve koji vladaju i upravljaju močnike što ćemo i dalje raditi. Nemojte voditi brigu.

Ali nekad treba duže vremena da se shvati što je napravljeno. Znate, neke stvari nisu vidljive odmah. Znači, ako ste tako to anticipirali napravite, evo prijedlog vam je moj odmah ovdje na stolu da se naprave izborni okruzi. Zbog čega to ne bi bilo moguće u Hrvatskoj? Neka bude stranačka lista, 70, 75 i neka bude 75 okruga. Znači po 50, 60000 birača i onda znamo točno gdje je tko i onda nemate problema, onda vas svi znaju. To je Sinj, okolica. Imat ćete tamo u Cetinskoj krajini. Ali u Cetinskoj krajini ćete imati jedan izborni okrug koji će vas najbolje poznavati. I mislim da je to ispravan put i žao mi je što se to, evo mislim ja nisam kako bih rekao tu raspravu možda dovoljno potencirao u svojem političkom radu. Ali sada u opoziciji kada se imaš vremena baviti širim područje nego kada si ministar mislim na tome inzistirati i mislim da je to dobra ideja. Tako da evo ako imate volje saslušati te ideje, a vidim po vašem odobravanju ne samo da imate volje saslušati nego mislite da je to dobra ideja predložite i probajte se za to izboriti u većini koja donosi zakone u Hrvatskom saboru. Zadnji zastupnik koji se javio za repliku u ovom izlaganju je zastupnik Ivan Čelić. Evo hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi kolega Maras je krenuo dosta osokoljeno sa racionalnim, emocionalnim prosudbama. Mi živimo u jednoj tranzicijskoj zemlji gdje su fluktuacije pojedinaca koji idu iz jedne političke organizacije u drugu malo češće nego recimo u zapadnoeuropskim zemljama. Žao mi je što ste razumjeli da je kolega Mikulić sa nekakvim gnušanjem ili ne znam čime konstatirao da je zastupnik Pernar bio član HDZ-a. To je više bilo ovako s obzirom da se zastupnik Pernar najčešće obraća dragim kolegama zastupnicima iz HDZ-a, više je izgledalo sa nekakvom sjetom.

U određenom trenutku to nije smatrao da je više njegova politička opcija, otišao je drugim putem i to je sasvim normalno i logično. I još evo na kraju čisto jedna dobronamjerna sugestija. Nemojte koristiti pojam osobenjački, to je ovako dosta pejorativan izraz.

Odgovor na repliku. Dozvolite da vam čestitam na izboru i na prisezi evo danas i osobno. Ovo vam je prvo javljanje u Hrvatskom saboru. Prve stvari se pamte u životu, pa ja vjerujem da ćete zapamtiti da ste prvu repliku i prvo javljanje posvetili meni. Tako da čestitke na izboru. S druge strane ja jako cijenim ljude koji imaju izraženu osobnost i nisam mislio to negativno. Ja upravo želim poticati ljude u ovom Saboru da što više izražavaju svoju osobnost jer ih zbog toga ljudi biraju i žele određene predstavnike vidjeti na neki način i puno, ja sam uvjeren da će gospodin Pernar imati puno uspjeha u tome i da će ga dosta ljudi prepoznati koji možda sada nisu zainteresirani za politiku. Jer ako smo svi isti onda to nema nikakvog smisla i vjerujem da ljudi podržavaju što više osobnosti i što više stavova i na kraju mogu ocijeniti tko im je najbliži. Što se tiče ovoga da je gospodin Pernar bio u HDZ-u ja sam htio istaknuti nešto drugo. Nikad nisam za osoban pristup. Dopustite da sam osjetio određenu dozu zajedljivosti u tome i onda sam morao urgirati na način na koji sam reagirao. Znači, nemojte ići osobno. Pa šta ako je bio? Želite nekog poniziti, reći mu da ne valja, da je nešto napravio što nije trebalo. Pa to bi bilo kao da ja kažem da je gospodin Mikulić bio u partiji. Tako se ne bi trebalo govoriti prema nikome pogotovo prema onome koji ti je u povjerenju dao svoje podatke, ušao u tvoju stranku. I zbog toga sam ja reagirao ovako, možda nisam trebao. Ali izuzetno mi je stalo da se na osobnoj razini ljudi ne prozivaju. I htio sam na neki način uzeti u zaštitu mladog kolegu, pardon ne mladog nego kolegu jer kad ti kažu mladi kolega a meni su to dosta često govorili opet to izgleda patronatski. Htio sam zaštititi kolegu Pernara. Nemojte molim vas držati mikrofon i biti dominantni, molim vas. Prošlo je vrijeme. Mogu završiti rečenicu? Evo ja se ispričavam. Gospodina Pernara sam htio zaštititi od takvog pristupa i nadam se da ćete vi to ubuduće raditi da se zastupnici na osobnoj razini na ovaj način ne ponižavaju. Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je kolega Branimir Glavaš. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Sutra će biti punih 8 dana kako sjedimo u ovoj sabornici. Za tih 8 dana mogu reći da smo obavili vrlo malo posla, značajnog posla ali vrlo malo posla. Konstituiran je Sabor, što mislim da je jako dobro bez ikakvih problema i sinoć je izabrana Hrvatska vlada, što također smatram da je dobro i da je ovaj saziv Sabora ovih nekoliko dana ispunio dvije osnovne glavne zadaće koje su pretpostavka daljnjeg funkcioniranja i Sabora i Hrvatske vlade a i cjelokupne Hrvatske države.

Kolege iz MOST-a dali su nekoliko zakonskih prijedloga u proceduru. Radi se o prijedlogu Zakona o HRT-u, Zakona o izborima zastupnika u Hrvatskom saboru o kojem sada raspravljamo, prijedlogu zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima, prijedlogu zakona o dopunama Ovršnog zakona što smatram da su vrlo značajni zakoni i smatram da ovi prijedlozi izmjena i dopuna koji su stavljeni u proceduru uistinu ne sadržavaju ni onaj minimum potrebnih podataka niti problema koji su dosad zapaženi u ovim zakonima koji su na snazi da bi se to moglo smatrati prvim čitanjem. Dakle, izmjene i dopune nekih zakona koje sadrže jedan članak, dva članka ili tri članka uistinu su ili izmjene kozmetičke prirode ili izmjene sa namjerom određene političke opcije kako bi u prvim danima rada Sabora iako su ti prijedlozi izmjena i dopuna nepripremljeni na silu na brzinu ili kao uvjet koalicijskom partneru bili izglasani. Mislim da to nije dobro. Netko je prije mene rekao da je iz uvodnog izlaganja gospodina Šimića bilo iščitati namjere i cilj predloženih reformi. Ja uistinu iz ova 4 zakona koji su danas i sutra u proceduri i prekosutra odnosno vjerojatno u ponedjeljak ne vidim nikakvu namjeru i cilj najavljivanih reformi. Jer to uopće nije dosta niti dovoljno niti minimalno da bi se moglo zaključiti da izmjene i dopune ovih zakona o kojima ovih dana raspravljamo i o ovome danas teže ka nekakvim reformama. Smatram da je problematika izbornog zakonodavstva temeljna i ključna problematika koju ovaj Hrvatski sabor treba riješiti i da je preduvjet svih onih reformi o kojima je govoreno proteklih mjeseci o kojima se govori danas i što se obećaje da će se izvršiti sutra. Dakle, smatram da se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor kao i sutra što ćemo raspravljati o zakonima o lokalnim izborima ne mogu rješavati problemi niti rješavati nužni zahvati i donositi bitne i ključne promjene u ta dva zakona samo izmjenom jednog ili dva članka. Sad tijekom rasprave pojavila se mogućnost da se rade izmjene te u drugom čitanju, a u trenutku kada smo to dobili na stol prošloga petka radilo se o izmjeni i dopuni po hitnoj proceduri. Mislim da predlagač treba dobro razmisliti, da predlagač stranka MOST, Klub zastupnika MOST-a, treba sa svojim koalicijskim partnerom sjesti i napraviti kvalitetan prijedlog izmjena i dopuna cjelokupnog ovog zakonskog paketa koji se nalazi ovdje na stolu nama u razmatranju. Smatram da ovo nije dovoljno što smo dobili, a i sam gospodin Šimić je rekao da će biti i u narednom periodu više intervencija u ovaj dio zakona ili ovaj dio zakonskih prijedloga i zbog toga smatram da se to treba odraditi odjednom odnosno u kompletnom prijedlogu izmjena i dopuna kako bi taj zakon bio prihvaćen u tom obliku da bi sustav mogao funkcionirati. Naročito ovaj zakon koji se nalazi pred nama. To je Zakon o izborima zastupnika za Hrvatski sabor. Ovaj mandat je tek počeo i ja vjerujem da će ovaj mandat uspjeti se očuvati i opstati u sve 4 godine mandata i zbog toga smatram da ima dovoljno vremena i da se ovaj Zakon o izborima zastupnika za Hrvatski sabor temeljito i kompletno promjeni, rekonstruira i da se prilagodi vremenima u kojima živimo. Jer podsjećam da je ovaj paket izbornog zakonodavstva donesen prije puno, puno godina, da se o izbornoj problematici raspravljalo i odlučivalo još u '90-im godinama za vrijeme gospodina Pašalića i Šeksa koji su temelj cjelokupnog izbornog sustava u RH, a koji mi primjenjujemo i na čemu se temelji i bazira još i ovo današnje zakonodavstvo. Smatram da je obveza vladajuće većine da pokrene proces i proceduru za stvaranje stručne skupine koja će višemjesečnim radom pripremiti kvalitetne prijedloge izbornog zakonodavstva i ovoga dijela koji se odnosi na izbor zastupnika u Hrvatskom saboru, ali i izbornog zakonodavstva koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave. Ove tri minute ću iskoristiti samo da objasnim nekoliko nepoznanica koje se odnose na ovaj drugi dio koji se spominje u ovom prijedlogu zakona, osvrnut ću se na katalog kaznenih djela. Katalog kaznenih djela je utvrđen proteklih godina, čini mi se da je to bilo negdje 2012., 2013. godine, 2015. godine, dakle ali sama inicijativa za potrebnu toga da se događala godinu, dvije prije u vrijeme dok sam se ja nalazio u zatvoru u Mostaru. Pitanje da li nekome prestaje mandat, kada nekome prestaje mandat, da li se neko može kandidirati na izborima, da li ne netko ne možemo kandidirati na izborima ako je osuđen ili presuđen pravomoćno za kazneno, teško kazneno djelo je i do sada regulirano u našem zakonodavstvu i u postojećim zakonima. Jedan prosječni gledatelj koji sada gleda, vjerojatno ne zna i misli da se je do sada mogao svatko kandidirati bez obzira da li je učinio nekakvo kazneno djelo i pravomoćno za to presuđen. Dakle i do sada je zakonom bilo regulirano ako saborski zastupnik za vrijeme trajanja svoga mandata bude pravomoćno presuđen na kaznu zatvora dužu od šest mjeseci tada automatski gubi mandat, dakle silom zakona mu prestaje mandat. Nažalost, na svojoj vlastitoj koži sam ja to osjetio 2010. godine kada sam pravomoćno presuđen i kada mi je prestao zastupnički mandat negdje u srpnju mjesecu 2010. godine. 2011. godine na parlamentarnim izborima dakle za vrijeme izdržavanja kazne, moja stranka je spretno plasirala u javnost uoči nadolazećih parlamentarnih izbora da ću ja tada nositi listu HDSSB-a, tadašnje DIP na čelu sa predsjednikom Hrvatinom je dalo svoje očitovanje i potvrdilo da je moguće da ja mogu iz zatvora nositi listu HDSSB-a na tadašnjim parlamentarnim izborima uoči 2011. godine.

Ustava koji kaže „da kaznena osoba za teška osobito nečasna kaznena djela u skladu sa zakonom mogu imati za posljedicu gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanje određenih poslova ako to zahtijeva zaštita pravnog poretka“ Dakle i tada je postojao instrument da se u slučaju kandidiranja osoba koja je presuđena za nekakva teška kaznena djelo jednostavno taj postupak ili pokušaj kandidiranja zaustavi.

Poštovani kolega Glavaš, ja vas dosta uvažavam kao pravnika i kao zastupnika.

Ako ovako budemo nastavili i dalje raditi u ovom Saboru da se dodvorimo jedni drugima, da pričamo, da se šalimo smatram da nije ovo priča za šalu već za zakon koji treba donijeti. Ja kao saborski zastupnik Promijenimo Hrvatsku stranku podržavam ovaj zakon, nadam se da će ići u dobrom smjeru za naše birače, ali ako mi to sve već više ne znamo napraviti, pa imamo tu Austriju jednu blizu kod nas, prepišimo to šta demokratski svijet radi, napravimo neki sustav da ova država konačno jednom sa zakonima bude riješena. 25 godina se priča stalno o nekakvim zakonima, a nikada ih nismo završili nikada zakoni nisu onakvi kakvi bi trebali biti. Dajmo to prepustimo ekspertima našim pravnim pa stvarno neka to napišu da mi vidimo i potvrdimo da li je to stvarno dobro ili nije. Ovo je sve nekako između jeste, nije, može, ne može, bojim se da ništa nećemo donijeti da ćemo u sljedećem sazivu ponovo nešto raditi. Ako ste vi to dobro osmislili taj zakon ja ću vas podržati, vidim da ide u boljem smjeru nego što je bio.

Poštovani kolega, slažem sa tim što ste rekli. Ovo nije ništa drugo nego pokušaj dodvoravanja većem dijelu biračkog tijela. Posljedica je doduše velikog nepovjerenja koje je vladalo poučeni iskustvom od strane MOST-a u odnosu na HDZ, poučeni iskustvom iz zadnjeg pokušaja koaliranja i funkcioniranja ove tehničke Vlade. Dakle izraz nepovjerenja gdje se je brzinski tražilo da se na brzinu sklepa kakav takav prijedlog zakona i stavi na stol i da u proceduru kako bi se to odglasalo prije usvajanja Vlade. Kako su dani odmicali tako je vjerojatno i povjerenje međusobnih partnera postajalo sve iskrenije i sumnje su bile sve manje. Mislim da bez obzira na to smatram da ovi prijedlozi zakona ne samo ovaj danas nego i onaj koji ćemo sutra i prekosutra nisu zreli uopće za raspravu odustanite od te procedure, povucite ih nazad, imamo mi šta raditi, postoje reslovi i zadnje sjednice Sabora koje nismo završili, koje kakva izvješća, idemo to odraditi dok ne profunkcionira Vlada. Idemo, vjerojatno postoje i uredbe tehničke Vlade Oreškovića, stavimo ih na stol, imamo što raditi, ovo je samo zavaravanje javnosti ako mi u jednom danu odradimo prijedlog zakona kojima ima 1, 2, 3 ili 4 članka, to je uistinu samo zavaranje javnosti i stvaranja privida da mi radimo. Ovo je jalov posao, gubimo vrijeme i mi i zamaramo javnost a konkretnog rezultata barem za sada ili tjednima još uvijek neće biti. Htio bih reći gospodinu Glavašu da on misli da je trenutni zakon korektan. Ali recimo što bi se dogodilo, što bi se dogodilo da HDZ nije na vrhovnom sudu oslobođen za kaznena djela koja su kao pravna osoba oslobođen za kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Zašto mi ne bismo onda u Izborni zakon stavili da stranke koje su osuđene za znači udruženi pothvat izvlačenja novca iz državnih poduzeća i kanaliziranja tog istog novca u vlastite džepove da se takvim strankama zabrani izlazak na izbore. Netko će reći, to bi bilo dobro, netko će reći da ne bi bilo. Ja pak smatram da to ne bi bilo u duhu demokracije jer i stranka koja okuplja lopove treba imati pravo da izlazi na izbore pa ako netko hoće glasati za lopove neka glasa za njih. A ovaj prijedlog mi se čini da ide doslovce u smjeru rušenja demokracije. I svojedobno je Dobroslav Paraga predao zahtjev Ustavnom sudu da se HDZ-u zabrani rad iz jasnih razloga ali taj prijedlog nije prošao. I opet se vraćamo na kraju na to da HDZ kontrolira sve institucije vlasti, ima svoje ljude svuda, jednostavno njihovi članovi visoko pozicionirani su nedodirljivi sve do trenutka kada se ne odmetnu kao gospodin Glavaš, Sanader i slični. A u suprotnom ako su im i dalje lojalni poput Kalmete i ekipe onda ih se štiti u nedlogled. I ponavljam da će ovaj zakon, odnosno prijedlog zakona dovesti do toga da se vode procesi protiv političke opozicije.

Gospodine Pernar ja nisam rekao da su ova zakonska rješenja koja sada postoje dobra ili da ih ne treba dirati. Ja sam samo rekao da postoji dakle zakonski regulirano kako se rješavaju ti slučajevi barem u Hrvatskom parlamentu za sada. Zastupniku prestaje mandat kada je osuđen pravomoćnom kaznom zatvora dužom od 6 mjeseci. U nekoliko navrata ovdje iz SDP-a su stizala aludiranja na konkretnu osobu, da se zakon donosi zbog konkretne osobe iz Dubrovnika. Ta osoba iz Dubrovnika, koliko se ja sjećam i koliko ja znam nije osuđena pravomoćnom kaznom zatvora dužem od 6 mjeseci. Radi o pravomoćnoj, uvjetnoj presudi. Je li dobro kažem Bauk? Uvjetnoj presudi. Dakle mi ovim zakonom o zastupnicima to ne dolazi uopće, nije bilo dvojbe i nema dvojbe ako je netko osuđen uvjetnom kaznom zatvora da mu se oduzima mandat. Nije mu se oduzimao mandat prije, pa ne bi mu se trebao oduzimati mandat ni poslije. A Ustavom je regulirano točno kada se netko ne može kandidirati odnosno koja mu se prava mogu trajno, odnosno privremeno oduzeti. I ovo što ste rekli za HDZ. HDZ nije oslobođen, HDZ u onom postupku koji je vođen protiv njega, donesena je prvostupanjska presuda. Vrhovni sud je ukinuo tu prvostupanjsku presudu i vratio na ponovni postupak.

Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Sinoć smo izglasali većina zastupnika u Saboru povjerenje Vladi RH i programu koji je mandatar predložio. Na strani 26 piše reforma izbornog sustava točka 6.2, Vlada Republike Hrvatske pristupiti će temeljitoj analizi postojećeg izbornog sustava kako bi se ispravili njegovi nedostaci, neusklađenost između Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i Zakona o izbornim jedinicama te prevelika odstupanja u broju birača po izbornim jedinicama. A u jednom drugom dijelu programa se govori o provedbi članka 16. i 17. postojećeg zakona koji se tiče izbora zastupnika nacionalnih manjina. Dakle to je program Vlade. Vladu čine HDZ i MOST. Jedan od predlagatelja ove izmjene zakona je MOST Nezavisnih lista koji je u okviru svoje dogovorene kvote dobio mjesto ministra uprave koje je i potpredsjednik Vlade. I to ministarstvo je nadležno ministarstvo u okviru Vlade za predlaganje izbornog zakona. Također postoji dobra praksa da Izborni zakon ide iz samog Sabora. U pretprošlom sazivu Hrvatskog sabora ove izmjene koje je donio Sabor 2015. predložio je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kao tijelo koje okuplja predstavnike različitih stranaka pozicije i opozicije. I to je mjesto gdje se pri predlaganju, pri izradi zakona može postići konsenzus političkih stranka. Možda bi bilo dobro da konačni prijedlog zakona izradi odbor na čijem je čelu opet predstavnik MOST-a ali nije nužno. Kolega Šimić je jutros u uvodnom izlaganju rekao da misli da su ovo dvije stvari oko kojih je lako postići, lakše postići dogovor. Kao što vidite rasprava pokazuje da ni oko ove dvije stvari nije pretjerano lako postići dogovor a ja ću pokušati obrazložiti što mislim da bi trebalo popraviti u obje stvari koje su navedene. Idemo od lakše. A u ovom slučaju lakše je glasanje za tri preferencijska glasa, dakle preferencijsko glasanje. Ja moramo priznati da sam bio skeptičan prema samom uvođenju preferencijskog glasanja, međutim pokazalo se da ova ograničenja u zakonu koji imamo su relativno pristojno izbalansirana. Dakle neki ljudi ulaze u Sabor temeljem preferencijskih glasova, liste se sastavljaju tako da ponegdje upravo takav raspored na listi motivira članove i glasače stranke da više glasaju za kandidata koji je niže pozicioniran čak i ako nije u tzv. mainstreamu pojedine političke stranke. I uvođenje tri preferencijska glasa imalo bi matematičku posljedicu da se ovaj prag koji je sada 10% i koji bi trebao ostati 10% ali matematički sveden na razinu sadašnjih negdje 5 do 6%

Pa bi se ukupan broj preferencijskih za liste povećao tako da bi teoretski oni koji su sad dobili oko 6% glasova mogli računati da bi prešli prag. Ono što imamo skepsu je i to sam i izrekao i na odboru sposobnost biračkih odbora da pobroje takve, takve glasove jer smo na sadašnjim izborima imali slučaj da je u nekim biračkim mjestima birački odbor u zapisnik stavio da lista koja ima 200 glasova da su svi kandidati dobili nulu. Konkretno biračko mjesto broj 107. u Gradu Splitu koji mi pada u ovom trenutku na pamet, a ima još neka druga. Dragi problem je malo krupniji a to je da se ovakvim prijedlogom de facto onemogućava ili otežava predizborno koaliranje velikih i malih stranaka. Ako se može postići to da glasači i dalje glasaju za 3 preferencijska glasa ali da rezultat glasovanja ovisi o rasporedu unutar iste stranke. Dakle da se u okviru postojećeg raspodjele stranka na predizbornoj listi da se utvrdi koliko je koja stranka dobila po redoslijedu originalnom a da se onda u okviru kvote svake od tih stranka utvrdi koji je prvi kandidat, koji je drugi, koji je treći pa da se na taj način pomiri taj dio koalicije, dakle predlagatelju na razmišljanje a i drugoj velikoj stranci u Saboru također da malo u tom smislu utječe. Jer vjerujem da nam nije u interesu da se glasovi tzv. malih stranaka stave u onu vrstu tzv. propalih glasova, dakle da budu ispod praga već da i oni dobiju svoje zastupnike u Saboru u okviru doprinosa koji su dogovorili sa koalicijskim partnerima i broja glasova koje su dobili. To je što se tiče preferencijskog glasanja. Nemam ambiciju govoriti o većim promjenama izbornog zakona u ovom slučaju, dakle ako dođe do međustranačkog razgovora o sveobuhvatnim promjenama Izbornog zakona onda će razne ideje dolazit na dnevni red. Osobno meni je najprihvatljiviji njemački izborni sustav, a to je da je kombinacija glasanja za zastupnika u izbornom okrugu i glasanje za listu. Onda znate koji je vaš konkretan zastupnik, a za manje stranke služi dakle glas na državnoj razini da ima učinak proporcionalnog sustava. Prema tome, sve što sam rekao o djelu preferencijskog glasanja vrijedi u sustavu 10 izbornih jedinica u kojima se bira 14 zastupnika. Ako tu dođe do promjene onda bi se referirao na te promjene. Dakle ovo što govorim vrijedi za ovaj izborni sustav. Druga i po meni čak bih rekao i opasnija promjena je članak 9. postojećeg zakona. Dakle u ovome trenutku članak 9. stavak 5. glasi „Birači i političke stranke ne smiju kandidirati osobe za koje u trenutku stupanja na snagu odluku o raspisivanju izbora nisu protekli rokovi rehabilitacije prema posebnim zakonima, a koji su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene za genocid, zločin, agresije, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin, terorizam, terorističko udruženje, mučenje, ropstvo i teško ubojstvo.„ Dakle to su doista najteža kaznena djela koja su prošli i Ustavni sud, prošli načelo razmjernosti i odgovaraju uvjetima iz članka 30. Ustava koji govori o tome kad se može nekome zabraniti obavljanje određenih poslova. I to ako to zahtijeva zaštita pravnog poretka. U ovome prijedlogu zakona mislim da su preširoko i prestrogo postavljeni zahtjevi o čemu je na svoj osebujan način govorio kolega Pernar, a posebno mi je pala dakle u oko činjenica da se osim bezuvjetne kazne u trajanju od šest mjeseci čak i za uvjetnu kaznu stavlja dosta teško, dakle dosta teška prepreka, a to je zabrana uopće kandidiranja. Ja bih ipak podsjetio na članak 56. Kaznenog zakona koji govori pod kojim uvjetima se može izreći uvjetna kazna. Ona, dakle ti uvjeti nikako ne mogu se staviti u članak 30. Uvjeti govore, dakle da se može, da će se voditi računa o ličnosti počinitelja, njegovom prijašnjem životu, je li ranije osuđivan, obiteljskih prilika, okolnosti počinjenja kaznenih djela i ponašanju nakon počinjenog kaznenog djela. Dakle, sama činjenica da se govori o okolnostima kaznenog djela upućuje da sud već i u tom trenutku ocjenjuje da se ne radi o teškom i osobitom nečasnom kaznenom djelu kako kaže Ustav i sasvim sigurno takva odredba nije u skladu sa člankom 30.

Zahvaljujem zastupniku Bauku. Budući da nema replika prelazim na sljedeće pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Kolega Pernar. Eto malo po malo rasprava se širi, dobiva sve kako bih rekao različitije konture, dolaze misli s lijeva i s desna i htio bih reći. Svojedobno Ivo Sanader je rekao je li moguće, tj. gdje je to moguće da se jednoj političkoj stranci sudi za korupciju i kriminal? Mi smo imali situaciju gdje je, mi sad raspravljamo o kandidiranju birača. Međutim, nije mi jasno zašto recimo MOST-ov prijedlog ne stavi u svoju kako bih to rekao, umetne u Izborni zakon, prijedlog da se političke stranke osuđene za korupciju i kriminal pravomoćno ne mogu kandidirati na izborima. Zašto bi recimo netko, recimo gospodin Bulj da on kojim slučajem potpiše neki nalog za 500 kuna, 1000, 10000, nebitno na koji recimo nije mogao potpisati osudi ga se za zlouporabu položaja i ovlasti.

Postavlja se pitanje zašto im se to dozvoljava? HDZ-u bi se to dozvolilo iz razloga što bi se zabranom njihovog sudjelovanja na izborima kršila demokratska načela. Ja mislim da se gospoda iz MOST-a slažu čak i da jesu krivi, da im se zabrani političko djelovanje. To bi bio udar na demokraciju. Međutim u isto to vrijeme gospoda iz MOST-a ne shvaćaju da ako se jednom pojedincu poput Milana Bandića zabrani političko djelovanje, a evidentno je da ga birači žele koliko god ga ja recimo ne volio ili ne znam tko drugi. To je isto napad na demokraciju. Također puno prijatelja mi je preko Facebooka pisalo Pernar slušamo što ovdje ljudima u Saboru govoriš, međutim ima jedan detalj. A koji? Vele ma ne bi čak ni taj zakon bio sporan da mi imamo pošteno pravosuđe. Gospodine Petrov da mi imamo pošteno pravosuđe koje funkcionira koje je uistinu neselektivno kažnjava ljude koji su krivi. Pa o.k. Ako su krivi idemo im svima suditi. Međutim, mi imamo situaciju da postoje ljudi koji su pravno gledano zaštićeni ko lički medvjedi nedodirljivi, a da se recimo ljude koji nemaju političku zaštitu ili su kao recimo ponavljam opet bivši članovi HDZ-a poput recimo dr. Ive Sanadera ili gospodina Branimira Glavaša kojeg više ovdje nema ispali u jednom trenutku iz milosti i onda se na njih krenulo. I sad pazite koja je osnovna teza bila? Kad je Sanader progonio Glavaša Sanader je išao sa pričom da je Glavaš veće zlo od njega, da je on kao nepošten, a on dobar. Međutim, kasnije je sudski proces pokazao da je nemjerljivo veću štetu hrvatskom društvu učinio upravo Ivo Sanader. I sad šta se događa. Je li Sanader kriv ili nije ja mislim da je, iako je pala njemu presuda. Međutim da Ivo Sanader sutra kaže čača se vraća ja se, di su pare, ja se kandidiram na izborima, ima li Ivo Sanader na to pravo? Hoćemo li mu mi braniti pravo da se kandidira, a recimo 200000 birača hoće glasati za njega. Je li to demokracija? I na kraju krajeva ako njemu onemogućimo zašto bi HDZ-u onemogućili ako se recimo za njih utvrdi da su krivi. Imajte još jednu misao na umu. Što kod nas znači pravomoćna presuda? To vam ne znači ništa, jer svi sudski procesi protiv HDZ-ovaca padaju iz proceduralnih razloga. Ustavni sud izvuče jednu stranu iz spisa, e vidite kaže ovdje nije stvar napravljena po proceduri. Dok u isto to vrijeme kada netko nije recimo, nema dobre odvjetnike, nema puno novaca, nema politički utjecaj njega Ustavni sud nikada neće osloboditi. I ovdje se zapravo u nejednak položaj pred zakonom stavljaju kandidati. Mislim da MOST u tom svojem prijedlogu zakona nije uzeo u obzir sve ove moguće situacije, kombinacije i mogućnosti. Mislim da je njihova, odnosno vaša, namjera predsjedavajući bila dobra i pozitivna da se ljudima koji su korumpirani zabrani sudjelovanje u politici. Međutim, postavlja se pitanje tko je taj u ovoj državi koji određuje koga, odnosno treba postaviti pitanje da li se u Hrvatskoj sudski procesi počinju i da li sudske presude ovise o političkim faktorima ili je pravosuđe neovisno? Ajmo odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da ćemo se svi ovdje koji sjedimo pa i oni koji nisu ovdje složiti s time da hrvatsko pravosuđe nije neovisno. Ja mislim da nitko meni ne može replicirati i reći gospodine Pernar nije istina svi smo pred zakonom jednaki, nema ličkih medvjeda zaštićenih itd. Međutim, ne vjerujem da će mi itko replicirati na takav način. I sve dok pravosuđe nije neovisno koja je onda kvaliteta tih presuda i koji je njihov smisao? Koji je njihov smisao dame i gospodo? Ja mislim da smisla nema i da je zapravo, a tim više, pazite sad ovaj apsurd zašto bi stranka koja je osuđena za kriminal se mogla kandidirati a pojedinac osuđen za isti taj kriminal ne bi mogao? Gdje je tu logika? Zbog čega MOST u ovom slučaju rabi dvostruke kriterije? Ako smo već frajeri, ako smo već kako se kaže ono izašli svi iz sakristije, ako smo teške poštenjačine i da ne kažem što ajmo onda zabraniti političkim strankama osuđenima za kriminal. E, ali u čemu je trik, vi HDZ kao stranku nikad nećete moći osuditi za kriminal. Nećete ni Ivu Sanadera. A pazite ovaj apsurd vi imate situaciju u hrvatskom pravosuđu sljedeću: Čobanković je pravomoćno osuđen da je dao mito Sanaderu, navodno 14 milijuna kuna koje je izvukao. Međutim, u odvojenom sudskom procesu je Ivo Sanader oslobođen da je to mito uzeo. Znači vi imate jedan pravni sustav koji recimo donese presudu kao da recimo sam ja gospodinu Bulju ja sam kriv da sam gospodinu Bulju dao mito, a neki drugi sud koji je u sklopu tog istog pravosuđa oslobodi gospodina Bulja da je primio od mene mito. Bez reforme pravosuđa, bez poštenog pravosuđa, bez pravosuđa koje je prema svima jednako kako mi možemo odluke tog pravosuđa smatrati kao relevantne za donošenje Izbornog zakona odnosno za odlučivanje o tome tko će se moći kandidirati ili ne. Jer gospodine Petrov koliko god vi, vi ste sad u koaliciji recimo MOST sa HDZ-om ali nemojte misliti da se nećete naći u situaciji da će i vašu glavu htjeti skinuti. Jer oni su često puta u povijesti njihova praksa pokazuje da su bešćutni prema političkoj opoziciji. Vi ste njima opozicija, a ne mi iz Živog zida, vi ste ti koji dirate desno biračko tijelo. Sudski proces se može voditi protiv svakoga i obit svakome o glavu. Gospoda iz SDP-a su toga svjesni. Mi iz Živog zida smo toga svjesni. Gospodo iz MOST-a jeste li vi toga svjesni? Na kraju nitko ne zna. Ali ono što mogu sa sigurnošću reći jest da će trenutne ove predložene izmjene zakona dovesti do toga da će pasti mogućnost izbora. Vi ćete reći da, birači će moći birati tri preferencijalna kandidata ali ste vi ti koji će odlučiti tko se može kandidirati, odnosno vlast. Zamislite situaciju kad biste vi rekli ok mi ćemo napraviti takav zakon a opoziciju ćemo staviti u tijelo koje odlučuje protiv koga se mogu voditi sudski procesi a protiv koga ne. Ali ne, neće opozicija odlučivati o tome koga će se moći osuditi, a koga ne nego vlast je ta koja osuđuje. Pa nije HDZ nikad osuđivao svoje članove osim ako se nisu odmetnuli. Toga ste i sami svjesni gospodine Petrov. Zna li cijeli Zadar da je Kalmeta kriminalac i da je sve pokrao? Znaju. Isto kao i priča o Titu. I što se događa? Vi biste ovim zakonom zabranili Kalmeti ako ga osude da se kandidira.

Poštovani predsjedniče gospodin Pernar je u svojem zadnjem dijelu uvrijedio pojedince vlastitim insinuiranim zaključcima gdje je zavrijedio opomenu jer ljude predstavlja kriminalcima onako gotovo to je on odradio bez mogućnosti da ti i takvi ljudi koje on danas tokom cijelog dana spominje njemu odgovore ili da demantiraju sve ono što je on danas uspio u ovom Domu odgovoriti. Mislim da je vikao predsjedavajući, morate tome pomalo stati na kraj jer se ovdje olako izriču kvalifikacije koje nisu dostojne ovakvog Doma za kojeg kažemo da je nad svima, da je najveći i da je najčasniji. Znači mislim da vi trebate pomalo ovakve pojave kažnjavati opomenama jer ovo već sada izlazi iz okvira normalnog ponašanja izabranog zastupnika. Poštovani zastupniče mogu reći da gospodina Pernara odnosno zastupnika Pernara mogu opomenuti zbog nekih drugih stvari po članku 238. ali ne po ovome članku kojeg ste rekli po ovom razlogu kojeg ste rekli iz razloga što saborski zastupnici imaju mogućnost iznijeti svoje stajalište u okviru teme. Ono što je problem gospodin Pernar vrlo često odluta od teme. Ali i u ovom trenutku molim i gospodina Pernara i sve druge da pokušaju se što je moguće više usredotočiti na temu. I ovdje ne mislim samo na zastupnika Pernara i na druge, jednostavno da uđemo u praksu da se zaista svi koristimo i Poslovnikom i pazimo na one članke iz Poslovnika. Zato evo u ovom trenutku ne izričem opomenu upućujem vas na članak 238. ali po ovome razlogu, ne po razlogu spominjanja osoba. Prvi za repliku javio se zastupnika Nikola Grmoja. Evo poštovani kolega Pernar, nisam se javljao na onu raspravu kada ste spomenuli naš razgovor i ovdje ono što smo međusobno dobacivali jedno drugome, u tom našem razgovoru nije bilo spominjanja gospodina Vlahušića. A isto tako ono što bi želio naglasiti, tek ste sada u ovom vašem izlaganju došli do onoga što ste zapravo željeli reći. Znači željeli ste reći da naše pravosuđe ne funkcionira i da je ono selektivno i da se kažnjavaju oni koji su počinili možda nekakva manja kaznena djela, a nemaju političko zaleđe dok neki koji su napravili puno veći kriminal ne odgovaraju. Ali to je problem pravosuđa, to ne znači da ne treba sve one koji su počinili bilo kakvo kazneno djelo koje je nečasno da im treba omogućiti da se kandidiraju na izborima.

Ja mislim da je to jedna poruka koju mi kao društvo moramo poslati. A ono s čim se s vama slažem je da ako ste vi napravili nekakvo djelo vjerujući u nekakav viši cilj da sačuvate možda vlastitu stranku itd. ja mislim da vi niste po tome nekakav strašan kriminalac kao što su možda oni o kojima ste govorili u vašoj raspravi. I smatram da svi oni koji su počinili bilo kakvo kazneno djelo da trebaju odgovarati. A ja ako se bavim politikom onda trebam dobro paziti na svaki svoj potez. Dobro sam pazio na svaki svoj potez kada sam bio zamjenik gradonačelnika, dobro pazim na svaki svoj potez sada kada sam zastupnik. I neću si dopustiti da me možda oni koji me žele politički eliminirati eliminiraju. I svoj posao obavljam časno i pošteno. I ja vas upućujem da vi ako želite biti revolucionar, ako želite. Evo mogu dovršiti rečenicu. Ako želite iznositi ovdje i prozivati i iznositi istinu možda o onome što se događa u hrvatskom društvu da onda trebate paziti da svaki vaš potez u vašem životu je na pravoj liniji i da vam se ne može dogoditi da vas mogu politički eliminirati. Pa gledajte stvar politike u mom smislu je takav da me mogu bez problema sutra eliminirati. Znači ja sam pozivao na otpor provođenju sudskih presuda, neki dan sam tu pozivao ljude da ne poštuju Zakon o HRT-u da otkazuju TV pretplatu itd. znači ne znam ukapčao sam struju itd., što nisam smio, prekršio sam zakon. Mi ovdje ne govorimo o tome odnosno nije pitanje rasprave sami sudski postupci u smislu da li je netko kriv ili nije kriv, nego se radi o tome da ljudi koji su umočeni u kriminalu ne do koljena, ne do struka, ne do lakta, nego iznad glave su ti koji vode pravosuđe i ti koji odlučuju kome će se suditi, kome se neće suditi i gdje se jednostavno takvi procesi vode i usmjeravaju ne s ciljem stvarne borbe za poštenje gospodine Grmoja u politici, ne s ciljem da mi živimo u boljem društvu i poštenijem, već sa ciljem da za zločinačka organizacija nastavi vladati našom zemljom u nedogled i da se slomi svaka politička opozicija. Znači to je fokus onoga što ja hoću reći.

Pa o.k. ali ovo je sto puta već monstrum i jasno je da smisao zakona nije tog kojeg bi Hitler donio izbornog [[Upadica: Vrijeme.]] koji bi vrtlaru zabranio da izlazi na izbore u tome [[Upadica: Hvala.]] u tome da budu pošteni ljudi izabrani na izborima već u tome da se riješi vrtlara kao političke opozicije. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Pernar, vi ste puno danas govorili i ono što ja na kraju shvaćam želite ukazati da nije problem u ljudima nego je problem u sustavu, to je ono što ja razumijem na kraju cijele priče. Mi imamo pravosuđe imamo sustav u kojem danas bogate face bez obzira krivi ili ne krivi plate jamčevinu koliko god da je i šetaju i tko zna hoće li ikada i kada biti osuđeni. Imamo sustav u kojem uvezane face dođu, pokaju se i gule krumpire i život ide dalje, a imamo sustav gdje obične face dođu i ekspresno budu procesuirani, osuđeni, riješeni, odsluže i život ide dalje. Imamo sustav u kojem osoba koja je uzela i dobila stan je slobodna, a sudi se onom koji je kao jadni birokrata rješavao na da ta ista osoba dobije stan. I svi se pravimo apsolutno blesavi, vjerojatno je ta osoba koja je sređivala ta stan neka ekstremna altruistična osoba koja je htjela riskirati sebe i već kako da neko drugi dobije još jedan stan. Zbilja zemlja apsurda u potpunosti. I u svemu tome tko je kriv za sve? Pravosuđe. Apsolutno pravosuđe. I ono što kolega Pernar želi reći, otvaramo Pandorinu kutiju i ako je otvorimo dragi Bog je neće zatvoriti. Imamo primjere iz bliže i dalje prošlosti koji sve ovo govore i svaka čast, ja sam čuo i shvatio. Hvala. Ja sam duboko uvjeren da MOST, evo završavam, da MOST ima stvarno apsolutno dobre namjere u cijeloj ovoj priči po svemu što vidim i što čujem, ali jedna poslovica kaže da je put u pakao popločen dobrim namjerama.

Da, gospodin iz SDP-a je primijetio ono što gospoda iz MOST-a shvaćaju ali stalno kao sofisti argument manje vrijednosti prikazuju kao argument veće vrijednosti. Ja sam ovdje objasnio da se nalazimo u situaciji kao da recimo Hitler koji drži pravni sustav u Njemačkoj ide na izbore i bori se protiv vrtlara koji je ukrao grablje a ovaj ubija ljude u plinskim komorama ali ubijanje ljudi u plinskim komorama je po zakonu. I sada ovaj Hitler kaže da tko god je osuđen za recimo krađu grablji ne može ići, ne može sudjelovati u izborima i na taj način izbaci vrtlara iz izborne utrke koji ima podršku birača i on objašnjava pa to, trebale su mi te grablje u tom trenutku itd., ali Hitler kaže gledajte gospodine vrtlar, trebali ste prije misliti o tome. Niste se … [[Govornik se ne razumije.]] , ma ja sam, mogu reći, ja sam pazio da sve radim po zakonu, pa sam donosio zakone koji su mene oslobađali od pravne odgovornosti kao što je HDZ radio zakone koje je oslobađao i Sanadera i HDZ od ikakve pravne odgovornosti a u isto vrijeme evo vidite gospodine vrtlar vi niste bili mudri i pametni i vi morate snositi odgovornost za svoje postupke. Vi morate ići u zatvor, vi ne možete sudjelovati na izborima.

Kolega Pernar, naravno da je pravosuđe selektivno i naravno da je pravosuđe omogućilo da je u ovoj trenutnoj situaciji država gdje je. To su političke elite bez obzira na stranačku pripadnost. Činjenica da sa tri glasa na izbornoj listi biti će bar donekle manje klimoglavaca velikom vođi koji će kada padne brzo se prištekati drugome vođi. To je kontinuitet političkih stranaka, nije to samo u Hrvatskoj, to je najvjerojatnije i u uređenijim državama ali manje primjetno jer je pravosuđe neovisno u nekim drugim državama, u nas apsolutno je selektivnost onih koji nisu imali 10 kuna u džepu, ja se isto dugo bavim aktivizmom, možda prije i vas, nešto sam i stariji, puno sam imao tih primjera i podizanja kaznenih prijava onih koji su stvorili svoja carstva na mukama hrvatskog naroda i kroz Domovinski rat i kroz ratno profiterstvo. Nažalost oni danas, imaju svoja carstva, oni su možda i sponzori razno raznim političkim elitama i zasigurno treba u pravosuđu promjene, treba biti neovisno, nažalost selektivnost je ogromna i to je ključni problem.

Manje klimoglavaca velikim vođama. Ako se tome posvetimo, ako tome usmjerimo energiju možda, ali svi ovi vaši prijedlozi što ste vi rekli kroz drugo čitanje treba ih analizirati vi i ostali kolege, treba analizirati i to uvrstit i hvala svima koji ušli u ovu raspravu i žalosno je što u ovakvome zakonu u ovo vrijeme imamo praznu dvoranu o vrlo bitnom demokratskom, zbog razvoja demokracije.

Ja se zahvaljujem gospodinu Bulju na njegovom objektivnom pristupu temi. I htio bih reći da, ja se slažem sa prijedlogom da budu tri preferencijalna glasa ali mi možemo dati i 14 preferencijalnih glasova ili 7, nebitno koliko. Ali ako se iz izborne utrke izbace ljudi koji evidentno imaju političku podršku a izbace ih oni ljudi koji se bave kriminalom, u kriminalu su do neba. A njima, njih ulove se za slamku i smisle im proces i eliminiraju svoju političku opoziciju na takav način. Mi se nalazimo gospodo u takvoj situaciji da se najveći kriminalci mogu riješiti svoje političke opozicije kroz kontrolu nad pravosudnim sustavom i izbornim zakonom. Ako ne dođe do uvođenja reda u pravosuđe ne može se Izborni zakon ovakav novi dovesti. Znači ja pozivam kolege iz MOST-a imate Ministarstvo pravosuđa, 'ajmo dovesti pravosuđe u red, 'ajmo izvesti gospodu iz HDZ-a pred sudove, idemo im suditi pred tv kamerama. Pa da, idemo izmijeniti zakone da se ne mogu više provlačiti i tražiti rupe. Pa onda kada riješimo problem pravosuđa, kada pravosuđe bude nepristrano i jednako prema svima onda 'ajmo ovaj Zakon izborni donijeti, ja ću prvi dići ruku za njega. Ali ono što se pokušava jest da se pitanje korupcije u pravosuđu i pristranosti ne rješava a onda se nekim selektivnim zakonima zapravo omogućava vlasti da likvidira političku opoziciju. Ja ne znam jeste li vi gospodo iz MOST-a svjesni što to znači? Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je zastupnik Miro Bulj. Ovaj prijedlog ima manjkavosti, naravno kao i svaki u tom prvom čitanju. Očito iz diskusije je vidljivo da će trebati u drugom čitanju i iz ovih vaših rasprava izvući pojedinosti koje treba uvrstiti tj. dobro razmotriti i naravno u drugom čitanju i kroz amandmane saborskih zastupnika, klubova klubova, svih zajedno da se dođe do najboljega rješenja. Činjenica kao što sam i maloprije kazao da birač svojim glasom može birati 3 čovjeka imenom i prezimenom je veliki napredak za demokraciju. Jer dosadašnji sustav i ovaj jedan glas je isto vrlo bitan, ali uglavnom tu su ljudi ulazili koji su već imali govornicu kako što sam ja prije šest mjeseci sam dobio za izbore 2,5 tisuće glasova, ove izbore zadnje sam dobio 11 tisuća preferencijalnih glasova. Na svome primjeru to mogu vidjeti. Ali ovdje dobivamo još dva glasa. Jel nažalost klanjanje velikim vođama je dovelo, to sam maloprije kazao dovelo do ove situacije u kojoj se nalazi pa ne samo pravosudni sustav nego sve vrijednosti u RH su se poremetile i treba ih se vratiti. A Izborni zakon i ljudi u ovome Parlamentu kao izraz volje visokom domu, izraz volje hrvatskih građana tu trebaju biti ljudi koji su dobili legitimitet birača građanima. Smatram da problem izmjena po pitanju gdje se mijenja, dodaju se kazneni prekršaji, ustvari kaznena djela zbog kojih se ne bi mogli kandidirati uopće. Zaista to je dobro i to treba mijenjati i to treba ugraditi u zakon. Ali ako mi ne riješimo pravosuđe, ako oni koji nisu imali 10 kuna 90.te godine u džepu danas su vladari RH. I onda se pitamo na koji način, ako su oni dobili loto pa su kupili pola grada nekoga onda ok, a ako ne mogu prikazati računima to je vrlo jednostavno, može se vrlo jednostavno promijeniti. Ali to su promjene koje moraju izlaziti iz ovoga doma, iz političke volje naroda a to je taj glas za čovjeka. A ovdje imamo mogućnost da se biraju 3 čovjeka, mi, svaki pojedinac.

Ovo otvara mogućnost drugim ljudima u perspektivi da se kandidiraju da svojim zalaganjem na terenu među ljudima dođu u poziciju da mijenjaju stvari.

Zaista zar pravosuđe nije sposobno rješavati problem po problem a državno odvjetništvo po prijavama samo koje sam ja osobno dao u posljednjih 4, 5 godina kaznenih imenom i prezimenom apsolutno ne reagiraju. Selektivnost je najgore pravosuđe. Nisam stručnjak ali je činjenica da netko tko nije imao 10 kuna u džepu da odjednom postane vlasnik cijele Hrvatske, da bude gazda, da imaju puste koncerne, da su uništena naša sela, da iseljavaju mladi zbog toga. Bez pravosuđa nema napretka. Ne samo kroz Izborni zakon, nego pravosuđe mora znači biti ono tijelo gdje politika ne može utjecati kao što je kolega Pernar cijelo vrijeme naglašavao da politika ne može utjecati na pravosuđe pa da nekoga se osudi pa da ne bi mogao slučajno biti na izbornim listama ili nešto slično. Ali to je dugoročna borba. Zato ove rasprave su sve dobre, nekada i smiješne, nekada dosadne, ali su dobre i pozitivne. Iz ovih rasprava moramo izvući ono što je najbolje. Ja evo kao zastupnik očekujem od svih saborskih zastupnika da se uključe i u drugom čitanju da sve svoje amandmane daju u proceduru kroz raspravu i naravno da iznađemo najbolje rješenje, a najbolje rješenje će biti da se ovaj zakon mijenja a poglavito sam razočaran s tim što svaki saborski mandat nije iste težine. On je protuustavan. Za birati jednoga od nas ovdje trebala bi biti ista težina. Mi imamo 20 županija i Grad Zagreb pa zbog čega ne bi bilo i županija izborna jedinica, a ne 5 županija i to presijecaju se na 25 mjesta. To je sve ciljano rađeno logikom da je što više bude tu onih koji što manje misle svojom glavom, a više kao gazde ili njihove vođe političke. To je sasvim jasno, jer je nemoguće da recimo u Splitu biraču glasaju za svoga kandidata a u Kaštelima u drugoj kući, znači u susjednoj kući ne mogu glasati. A to je ono što nas čeka. Ova dva prijedloga ovdje treba dobro razmotriti, trebate se uključiti i na kraju treba zajednički prihvatiti promjene na bolje. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Ivan Pernar. Pa htio bi reći da gledam ove presude u zadnje vrijeme našeg pravosuđa pada mi na pamet jedna presuda o kojoj me upravo evo na facebooku mi je čovjek poslao poruku kaže podsjeti ih na presudu „Psu Medi“ Znači „Pas Medo“ je kriv jer je glasno lajao. Dame i gospodo, to je domet hrvatskog pravosuđa. Znači, nije domet osuđen je Nadan Vidošević član HDZ-a, nije domet potvrđena je presuda Ivi Sanaderu, nije domet potvrđena je presuda za HDZ kao zločinačku organizaciju. Ne, mi danas ovih dana čitamo o tome da je donesena presuda čovjeku koji je policajcu koji je slikao onog medvjeda u brlogu Vidoševićevom. I sad bi rekao gospodin Grmoja, e trebao je paziti, nije smisao snimat medvjeda, jer je time on kao odao ne znam tajnu ovo, ono. Kakve su njegove šanse bile pred hrvatskim pravosuđem? Kako se on mogao obraniti? Tko je njemu dao? Nije, pas Medo nije imao nikakve šanse. Drage dame i gospodo, ukoliko će meni HDZ suditi ja imam šanse kao i pas Medo, nemam veće šanse vjerujte mi. A ako će mi HDZ sudit to neće bit zato jer sam ja kriv, već će to bit zato da se eliminira mene kao političku opoziciju. O tome se radi dame i gospodo. Opet ponavljam, ako želimo ovakav izborni zakon donositi prvo se mora riješiti problem pravosuđa. A da pravosuđe funkcionira ne bi vijest bila u medijima da je kriv pas Medo, gospodine Petrov. Ja znam da je to smiješno, smiješno je i meni ali to je hrvatsko pravosuđe.

Sljedeći zastupnik koji se javio je zastupnik Darko Parić. Poštovani kolega Bulj, vi ste postavili de facto pitanje šta je bilo prvo kokoš ili jaje. Jer vi priznajete i kažete na početku da imamo problem pravosuđa, da naše pravosuđe nije uopće zrelo da provodi jedan ovakav zakon, odnosno država nije zrela da provodi jedan ovakav zakon. I kažete da moramo prvi reformirati pravosuđe. S druge strane, 11000 glasova koje se i volite pohvaliti da ste dobili preferencijalni, jednim velikim dijelom ste dobili baš na kritikama tog istog pravosuđa i svega onog što su oni falili kroz sve ove godine. Na konkretnim primjerima rad u Saboru kao aktivista i sve zajedno usput. A sada sa prijedlogom ovog zakona tom pravosuđu biste dali u ruke nešto s čim nitko ne zna kako će to izaći na kraj kao da djetetu dajemo pištolj u ruke pa sad bježi od njega tko god kako stigne jer nemamo pojma šta će biti, kako će biti. Ono što ja na kraju ovoga dugog dana shvaćam da se mi u ovoj sabornici, barem ovo nas što je ostalo svi slažemo da naše pravosuđe, naša država je daleko od toga da bi mogla pravedno i na pravi način provoditi jedan ovakav zakon koji opet kažem ima apsolutno dobre namjere. I mislim da bi na kraju bilo stvarno apsurdna situacija da istrajemo u tome i da usvojimo zakon za koji smo relativno uvjereni barem onako kad sami za sebe razmišljamo da ga nismo u stanju sprovest kako treba. Tako da bih ja još jednom predložio i vama kao kolegi iz kluba koji predlaže ovakav zakon da u drugom čitanju baš u ovom dijelu razmislite i vi kao predlagatelj i svi mi zajedno ovdje protiv ova tri preferencijalna glasa i sve ostalo uistinu nemam ništa protiv. Čak moram priznati i jutros kad je sve počelo i o ovome nisam na ovaj način razmišljao, ali evo kolega je upornim govorenjem i navođenjem različitih primjera me zbilja uvjerio da je ovo opasna stvar, potencijalno opasna stvar iz razloga što iz sve naše prošlosti vidimo da to nije baš tako jednostavno.

Hvala lijepa kolega. Ne može se osobno mene na klik. Ja ću i oko ovoga slučaja kao i do sada u prethodnom mandatu glasati isključivo naravno u dogovoru sa svojim klubom iz MOST-a Nezavisnih lista na koji sam ponosan šta sam na toj listi bio. Glasat ću opet na kraju po svojoj savjesti ako vidim da nešto nije dobro, naravno. Ali ću se potruditi da to ispravim, da saslušam sve vas. Znači, ne radi na klik, kad sam u oporbi jedno, kad sam na vlasti branim. Nebitno jel' meni predsjednik stranke Božo Petrov ili netko drugi ili treći, a volim saslušati, volim pričati, volim komunicirati i volim se boriti za ono što ja trebam. Zbog toga pravosuđe, pravosuđe je problem. Ali moramo imati zakonske izmjene bilo kakve da bi došlo do pravosuđa. Mi moramo mijenjati stvari. Naravno da su ljudi oni koji određuju, ali to nije lak proces jer toliko je to umreženo, usidreno, selektivnost ogromna, očita. Ne tribamo mi ovdje to ponavljati deset puta, to je vidljivo. Ali sa zajedničkim snagama nebitno iz koje političke opcije šta je dobro tri saslušati i pokušati mijenjati. saslušati, progledati da se ne bi naštetilo demokratskim procesima. Ako je dobro i ako se more usavršiti onda o.k. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku Tomislav Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Bulj, evo i ja sam osobno razočaran svim onim što se događalo u Republici Hrvatskoj i kao branitelj i kao čovjek, dakle izvršena je velika pljačka kroz privatizaciju. Ono što ne smijemo smetnut sa uma, pazite mangupi koji su to pisali na rokovnicima ili na bilo koji način koji su planirali kroz menadžerske kredite ili na bilo koji drugi način uzimali tadašnje društveno vlasništvo, pretvarali ga u privatno. Oni su to radili u skladu sa zakonom, sa zakonom koji je bio donašan tih godina. Dakle, zašto to govorim. Jako je važno i danas kad mi donosimo zakone da ih donosimo vrlo precizno i da se oni ne mogu zloupotrebljavati. Ja sam se uplašio u jednom trenutku spominjan danas je ovdje gospodin Čobanković, ako mu ponište presudu da će morati zalijepiti nazad ljuske što je skinuo s krumpira. Bogati mogu priuštiti sebi dobre odvjetnike, evo pas Medo nije mogao. Ali pravosuđe može raditi i mora raditi isključivo po zakonima. Važno je večeras što smo ovdje kasno ostali da razgovaramo o tome. Mi smo, sad sam više pobrkao koji je dan bio kad smo razgovarali o Zakonu o financiranju političkih stranaka, i tad sam govorio i opet vam kažem donacije su jedna od mogućnosti financiranja političkih stranaka. Tu je veliki prostor za korupciju. Tko može donirati u kojim iznosima i na koji način. I onda ako se dogodi to da ljudi koji trebaju biti izabrani ovdje u Hrvatski sabor, ljudi koji će donositi zakone ako su oni plaćeni unaprijed onda sigurno nećemo donositi dobre zakone. I samo da vam kažem još jedanput osim broja stanovnika postoji i teritorij, nama se Slavonija prazni, ljudi bježe trbuhom za kruhom. Po ovome što vi kažete, ja se slažem težina zastupnika, ali Zagreb bi onda trebao imati 100 zastupnika, a svi mi ostali 50. Ni to nije dobro rješenje, ne možemo to samo tako gledati. Naši krajevi moraju opstati, mora ih netko zastupati. Slažem se s vama da su političke elite grade se ako ne na način da se ozakone stvari koje su bile apsolutno dovele su ono što se stvaralo generacijama da jednostavno se rastočilo preko noći. Ti ljudi su koji su stvarali to ostali na ulicama i njihova djeca su morala ići u treće zemlje. I to je ogroman problem, a nećemo sad govoriti o bankarskom sustavu, o pljačkama, o monetarnoj politici. To je sve jedan dio procesa koji nažalost, a o telekomunikacijama nećemo ni govoriti. Ono što su ljudi stvarali to je uništeno, to je jednostavno neprepoznatljivo. A ovi nerazvijeni krajevi, naravno da bi trebali imati svoje predstavnike. Oni moraju imati svoje predstavnike ali na način da se nađe najbolji model, a to je u budućnosti treba najbolje razmotriti. Cilj zasigurno je drukčija slika na terenu. U Lici je sigurno bilo prije 30 godina više stanovnika jer znam da je u cetinskoj krajini bilo više nego danas. Znači sve se to mijenja i svi ciklusi ti trebaju biti promjenjivi ali da bi se uopće mijenjale stvari moraju se predložiti zakoni da bi se uopće moglo razgovarati. I netko će dati možda bolji prijedlog ali stvari se moraju mijenjati i ići nabolje.

Ali ima vremena, imamo i drugo čitanje i svi prijedlozi koje date bit će naravno dobrodošli ovdje. I zadnji zastupnik koji se javio za repliku je Marko Sladoljev. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine Bulj ja se s vama slažem u vezi one vaše teze da treba razmisliti koja su to kaznena djela gdje ćemo zabraniti kandidatima. Ja osobno mislim da bi npr. sramota bila za ovaj Hrvatski sabor da se tu nalazi osuđeni silovatelj. Ali bi opasno bilo i po državni proračun da u ovaj Sabor ili u Vladu ili ministarstvo uđe čovjek koji je pokrao 10 milijuna kuna. Ne slažem se sa nekim tezama ovdje da je demokratsko pravo čovjeka da bude biran i da bira jer po toj istoj logici bih ja mogao reći da je demokratsko pravo osuđenom pedofilu da radi u školi. To je njegovo pravo. Dakle, to je njegovo pravo koje on ima pravo raditi u školi, ako je odslužio svoju kaznu. Tako da treba razmisliti o kaznenim djelima ali mislim da zabrana političkog djelovanja određenim ljudima koji su počinili određena kaznena djela je dobro za ovu državu. Ne smije biti selektivnosti u kaznenim djelima. Ali naravno silovatelji i najteža kaznena djela koja su ogavna naravno da treba društvo samo izolirati. Nisam stručnjak po pitanju biračkog prava ali znam da svaki birač, svaki građanin ima pravo biti biran i birati. A ulaziti u te detalje naravno protiv silovatelja i najtežih djela treba se osobno sam da ne mogu se kandidirati, ja osobno. Ali opet je problem pravosuđe, to znači odmah odbacujemo, pravosuđe ako se selektivno presude kaznenih djela ili procesuiraju ili se čak ne procesuiraju ili zbog nečega gule krumpire pa nakon 100 milijuna kuna, 10 milijuna kuna 9 dana ogule krumpira ako su ih gulili, možda pred kamerama to prikažu. Zbog tih teških kaznenih djela mogu se nakon nekakvog roka kandidirati, to nije dobro. Ali treba pokrenuti procese, treba ovo sagledati. Najteža kaznena djela naravno da nije dobro ali zbog toga i kažem da je intencija ovoga da se pokrenu procesi. Zato smo i razgovarali danas u Saboru, imali smo raspravu, imamo prijedloge, saslušali smo jedni druge i naravno da sve skupa to treba uvrstiti u jedan zakonski okvir koji će u drugom čitanju biti kroz amandmane donesen u takvom obliku. Ja mislim da bi to trebalo biti jedno dobro rješenje, što se tiče ovoga dijela Izbornog zakona a ostali dijelovi Izbornog zakona koji su također bitni treba isto krenuti u izmjene temeljite. Zahvaljujem se zastupniku Bulju. Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je zastupnik Josip Borić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ponovno ću vas na početku svoje rasprave zamoliti da kao predsjedavajući primjenjujući načelo presumpcije nevinosti pokušate zaštititi ne nas saborske zastupnike, mi smo ovdje mi se možemo braniti, ali pojedine građane koji nemaju takvu priliku, a etiketira ih se na jedan vrlo laki način bez ikakvih osnova da bi netko u sebi doživio nekakvu vlastitu osobnost ili sam sebi bio interesantan.

I nemojte se bojati jer činjenica je da ovo malo sve vidim na početku krenulo krivo i da bi moglo otići u krivom smjeru ako se na to ne bude reagiralo, to ću vas zamoliti. A sada ću govoriti o ovom zakonu jer smatram da smo još uvijek mlada hrvatska demokracija 26 godina i prošli smo u proteklom vremenu podosta parlamentarnih izbora. Do sada 13 puta smo izlazili na parlamentarne izbore raznih vrsta od '90.-te godine, a ovo je 9. saziv Hrvatskog sabora s time da moramo uvažavati da je ovaj Dom nekada bio i dom Županijskog doma Sabora, tako ta tih izbora je bilo podosta.

Izmjenama zakona 2014. godine te su se mogućnosti malo promijenile i svakako da i ovaj prijedlog zakona o kojem danas govorimo daje više mogućnosti da hrvatski građani iskoriste svoje pravo i u Sabor izaberu ljude koji oni smatraju da trebaju sjediti u ovom Domu. Ta priča o preferencijalnom glasovanju započela je što smo danas i čuli već nekoliko puta 2014. godine na jedan drugačiji način. Nije bilo izvorno politički od strane stranka već se pojavila inicijativa „U ime obitelji“ pokušala pokrenuti jedan referendum i za taj referendum dala naziv „Birajmo zastupnike imenom i prezimenom“

Najprije je pitanje bilo predugačko. Obuhvaćalo je niz manjih pitanja koja su se pojavljivale kao izbor podržati ili ne podržati, za ili protiv. Unutar tog pitanja bilo je da trebamo donijeti posebni Ustavni zakon, uvesti tri preferencijalna glasa, bez praga 10%, iznijeti izborne jedinice, smanjiti prag na 3%, prikupiti tri tisuće potpisa za nezavisnu listu, zabraniti koaliranje i mislim da je bilo predugačko pa možda i neshvatljivo mnogima koji su ga tada i htjeli potpisati. Međutim, potpisano je od strane gotovo 380 tisuća hrvatskih građana i palo je naravno na Ustavnom sudu kao što su padali i svi ostali pokušaji referenduma jer je SDP tada koristio tada često takvu mogućnost da pokuša spriječiti brojne referendume koji su se pojavljivali kao mogućnost ili želja pojedinih građanskih skupina. Referendum nije održan jer je utvrđeno da je za takav referendum potrebno imati 404 tisuće 252 glasa, to je utvrdio tadašnji ministar uprave, međutim kasnije se pokazalo da registar birača tj. onih koji su punoljetni koji imaju pravo potpisati nešto je puno manji i iznosio je tri milijuna 755 tisuća 065 birača na zadnjim izborima 2015. godine što znači da je tada ta inicijativa tumačila da su prevareni i da su skupili dovoljno tj. potrebnih 10% ukupnog broja birača, ali ta priča kažem nastavila se na drugačiji način. Da bi SDP nekako to ipak uspio malo amortizirati pa i negativan eho jedne takve inicijative koja je nažalost pala na Ustavnom sudu, promijenjen je zakon i uveden je sadašnji model sa jednim preferencijalnim glasom i pragom od 10%, kojeg smo evo probali već dva puta u godinu dana i to nije loše. Postoje određena iskustva koja su i pozitivna i negativna s time da na izborima za Europski parlament sličan sustav imamo i od nešto prije vremena. Kakvi su učinci u dva izborna procesa? Pa vidljivo je da je vrlo mali broj ,na to sam isto upozoravao u svojim raspravama tada, saborskih zastupnika koji se mogu izabrati na taj način preferencijalnim glasovanjem, da još uvijek u Sabor ulaze velik broj saborskih zastupnika koji ulaze sa lista, znači obzirom na svoje mjesto na listi, ali broj mandata koje pojedine liste u izbornim jedinicama dobivane što se pojavljuje kažem kao problem. Činjenica ili statistike ili ono što možemo iskustveno vidjeti da je ono osnovno pravilo ponašanja preferencijalnog glasovanja da svi glasaju za svoje unutar manjih sredina, unutar regionalnih sredina i unutar cijelih izbornih jedinica, uvijek za svoje kandidate koji su im poznati lokalno ili regionalno. Imamo činjenicu nejednakosti u smislu potencijalnih mogućih birača, male sredine imaju mogućnost tisuću, veliki gradovi 100 tisuća potencijalnih birača i zasigurno da to nije pravedno, da ne znam netko iz male općine sa tisuću stanovnika bez velike prepoznatljivosti, pogotovo ako nije nacionalna jednostavno nema nikakvu šansu proći pored nekoga tko dolazi iz velikog grada. Mislim da u ovom sazivu Sabora je vrlo mali broj ljudi koji su ušli preferencijalno iz male sredine, mislim da je jedan ili samo dva zastupnika. Imamo problem rascjepkanosti županija, tj. poneke županije se nalaze u dvije izborne jedinice. Recimo ja dolazim iz Primorsko-goranske županije kao i kolega Klarić, on je u 7., ja sam u 8. Mi nemamo potencijal vlastite regije da dobijemo te glasove dok recimo Istra za svojeg zastupnik ima vlastiti potencijal u potpunosti. Imate Zagreb koji svoj potencijal dijeli na 4 izborne jedinice, nije svima jednaka mogućnost. Prepoznatljivost unutar regije nije nebitna. Meni je zaista žao što ja ne mogu dobiti glasove recimo iz Gorskog kotara ili iz grada Bakra ili negdje gdje znaš da možeš dobiti ali jednostavno nemaš takvu mogućnost zbog jedinica koje su tako skrojene. To prolazi na ovim izborima. Pokazuje iskustvo iz dva izbora. Uglavnom nacionalno prepoznatljive osobe koje imaju potporu medija posebno vrlo vidljivo znači iz zadnjeg izbornog procesa ako ste član ili dio izvršne vlasti, posebno ministar, mislim da imate veliku šansu uz pomoć medija ostvariti jedan pristojan ili dobar rezultat koji će prijeći 10% Saborski zastupnici, tu je ponešto drugačije, bez obzira na aktivnost, bez obzira na sve što radimo, ipak je taj posao nešto teži, ipak je nas ovdje 150, nije čak lako, ja mislim i predsjedavajućem a kamoli bilo kojem građaninu zapamtiti ne znam 150 imena ili samo nekoliko koliko je njemu, koliko su nekom građaninu interesantni. Rješenje sa tri preferencijalna glasa i 10% prag moguće je bolje rješenje za mene. Međutim, postoji mogućnost grupiranja glasova unutar istih političkih skupina ili stranaka gdje se jasno vidi iz izbora na izbore koliko tko dobiva glasova. Recimo postoji mogućnost organiziranog glasovanja unutar istih kažem stranačkih skupina. Da jedan županijski odbor kaže ako posjeduje cijelu županiju glasati ćemo za te i te. Ako je dio pola županije u sljedećemu on nema potencijal da nadvisi sa svim svojim glasovima niti jednog od ta tri. Mogu dati primjer, ako mi ne znam, u Primorsko-goranskoj županiji dobivamo 25 tisuća glasova, ako Istra donosi ne znam 12 ili 13 teško je moguće da možda unutar jedne iste političke opcije prođe jedan ako se dogovore neki unutar iste političke opcije tko bi to trebao proći.

Prije nego dopustim replike, morao bih samo reći kratko zastupniku budući da je meni uputio riječ na početku, niti se bojim niti odobravam. Ja bih samo podsjetio još jednom zastupnike da su oni pri ulasku u ovu sabornicu položili zakletvu u kojoj su rekli da će se držati Ustava, da zbog toga pročitaju članak 28. Ustava. I molio bih da zaista odgovorno i savjesno kao što su i obećali, kao što su dali zakletvu da na takav način i obnašaju svoju dužnost i da budu vrlo odgovorni prema onome što govore. Ali ono što očekujem, očekujem da u trenutku kada se uđe u sam posao i kada se shvate sve svoje obveze, odgovornost dužnosti da će i razgovori, komunikacija i sve ono što se bude izreklo u ovoj sabornici biti drukčije. Nadam se. Prva osoba, odnosno zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Branimir Bunjac. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi kolega Borić. Čudi me da pozivate na ušutkivanje jednoga legalnog izabrana zastupnika sa zadnjeg mjesta na listi. Naime, ja razumijem da vas ono što gospodin zastupnik Pernar govori iritira ali to je na koncu konca njegov posao. On predstavlja oporbu. Vi ukoliko se želite braniti od njega, ja vam predlažem da se branite argumentima i da svojim argumentima uvjerite birače da više ne moraju glasati za zastupnike Živoga zida. A također vam želim reći da onog časa kada ste krenuli ušutkivati svoju političku oporbu vi ste već unaprijed potpisali poraz. Borite se, nemojte se predati bez borbe. Recite, iznesite argumente da ovo što je rekao gospodin Pernar u vezi pravosuđa ili u vezi ovih zakona koji su danas predloženi nije u pravu. Također kada je gospodin predsjedavajući spomenuo Ustav ja vas također želim podsjetiti da je sloboda govora ustavna kategorija i da ako negdje postoji mjesto gdje ta ustavna kategorija mora zaživjeti u svom punom smislu, savršenom smislu je to mjesto upravo Hrvatski sabor i molim vas da o tome vodite obzira. Ovdje smo već 9 sati i nije nam teško i dalje raspravljati, pa evo, ne znam, ne znam što bi trebali. Trebali bi valjda po vama jednostavno sve završiti za pola sata i to bi onda po vama bila dakle demokracija po mjeri HDZ-a. I prije nego dopustim odgovor na repliku, uvaženi zastupnice, naravno da postoji sloboda govora i zato i jesmo tu i podržavam apsolutno cijelo vrijeme diskusiju i svatko ima pravo na svoje mišljenje ali sloboda govora ne znači da imate pravo ugrožavati nekog drugog ili teretiti nekog drugog dok se ne dokaže da je stvarno kriv. Dakle moramo biti oprezni u trenutku onoliko koliko koristimo svoju slobodu, dok ona ne ugrožava drugoga. A to je ono što je definirano Ustavom. Odgovor na repliku. Kolega Bunjac, ako ste dobro slušali izlaganje kolege Pernara, on je iznosio tvrdnje o pojedinoj osobi i rekao ime i prezime – je kriminalac. Ako ćemo na taj način razgovarati, dozvolite da mi krenemo onda isto tako, ali onda će nažalost ovaj Dom izgledati zaista u lošem smislu ili u lošem svjetlu će odlaziti prema vam. Presumpcija nevinosti, posebno prema građanima koji nemaju pristup ovom domu a izgovaraju se njihova imena i prezimena po meni nije nešto što mi trebao raditi kao saborski zastupnici. Ovo se prenosi, ovo ide u javnost. Ti ljudi imaju svoje obitelji i svoju djecu. I ako vi mislite da možete nekoga etiketirati samo zato što je to vama interesantno ili mislite da je to ispravno ili insinuirate, ja ću vam reći da vi niste nikoga moralna vertikala ovog društva. Ta vaša stranka je pokazala nakon izbora u što ste se upleli. Kad riješite te svoje marifetluke između vas svih tamo onda se postavite ovdje i kažete evo mi smo čisti, mi smo Mesije, i znamo kako treba jer uhvaćeni ste sami između sebe u različitim sukobima. Jedni i drugi ste prijavljivali DORH-u za nekorištenje na pravilan način dozvoljenih sredstava, novčanih sredstava. Sami ste se raspali nakon svega toga. Ne znate ni kako se zovete, nemate ime stranke, koja ste vi stranka? Živi zid? Živi zid Ivan Vilibor Sinčić? Jedina opcija? Što ste registrirali? Evo ja ne znam. Ali s te pozicije, znači moralne ja ću vama govoriti tko je i što je, što je ispravno a što nije. Mislim da je to prenisko za ovu razinu koja bi trebala biti u ovom našem domu kojeg mi zovemo Visoki dom hrvatskog naroda. I ako nećemo to raditi, ako mi jedni druge nećemo na to upozoriti nemojte očekivati od hrvatskih građana koji ovo sad gledaju na televiziji da će razumjeti i reći ovi ljudi su zaslužili povjerenje i u nekom budućem vremenu. Slijedeći zastupnik koji se javio za repliku je Darko Parić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Boriću možda se oni jesu raspali nakon izbora ali vi se ne date već 26 godina, tako da čestitam. Nije krenulo ništa u lošem smjeru, naprotiv krenulo je u najboljem smjeru danas i kako treba samo za vas je krenulo u lošem smjeru. I kada ste shvatili da je baš vaša stranka generator i tvorac većine stvari divnih o kojima samo danas pričali. Krenulo je u lošem smjeru za vas kad ste shvatili da je većina ovih divnih primjera direktno vezana uz vašu stranku ili direktno nakačena na istu tu vašu stranku. Krenulo je krivim smjerom za vas poštovani kolega Boriću kad ste postali svjesni da ista ta vaša stranka je danas u jednom divnom postupku pri pravosuđu a ne znate kako će biti završen taj postupak. Tako da bi vam ja savjetovao da pazite pri usvajanju ovog zakona, ne znam koja je točno razlika između stranke fizičke i pravne osobe i to će neko već tumačiti. I kažem nije krenulo krivo, nažalost krenulo je vrlo pravo i nažalost došli smo do zaključka da se nalazimo u ne baš tako dobroj situaciju kad je u pitanju pravosuđe i sve ostalo, pa čak i politika. Opet kažem nažalost, evo inzistiranjem kolege Pernara. I nažalost kad smo i došli evo predvečer do zaključka da pravosuđe nije u tako dobro situaciji shvatili smo i da nije možda najbolji moment za izglasavanje ovakvog jedno zakona jel nismo sigurni da li ćemo moći provesti ovakav jedan zakon. A vi kolega Boriću kad ste shvatili da je krenulo krivo onda ste odlučili da se nećete baviti u vašoj desetominutnoj raspravi lošim i pozitivnim reperkusijama ovoga zakona u njegovoj budućnosti, nego ćete se baviti SDP-om što SDP je bio, što nije, izbornim jedinicama ili ne znam ni ja čime. Vi ste promašili vašu raspravu.

Hvala lijepo. Kolega Parić, mislim da sam kroz cijelu raspravu govorio na neki način o tome što smo prošli kroz izborne procese. Možda ste vi zapamtili samo prvi dio ili ono što vam je pasalo da vam može izaći nekakva replika. Što se tiče kome je krenulo krivo, ja mislim da vas u SDP-u kako ste se nadali loše ste prošli. Koja je prava ni dan danas još uvijek nitko ne zna. A što ako uđete u krivu? I to će biti problem o kojem govore mnogi, pogotovo analitičari i boje se za budućnost SDP-a bez obzira na sve kažem što se može desiti u nekoj budućnosti. To će biti potraga za identitetom stranke koji je očito problem i kod jedne druge stranke ovdje. Jer zaista ćete ga po meni teško pronaći s obzirom na broj kandidata. Ali i vi kao i svi ostali imat ćete to pravo i čudi me evo da i vi niste jedan od tih ili neki 10, 11 kandidat pa da ste pružili viziju tog pravog identiteta i što bi to SDP trebao biti. Za HDZ se ne bojite jer evo u svega nekoliko godina 6 puta ste izgubili upravo od HDZ-a i HDZ je na dobrom putu bez obzira što vi sebi mislili. A što se tiče presumpcije nevinosti mislim da ni jedan saborski zastupnik istovremeno ne može biti ni tužitelj ni sudac. Međutim, neki to ovdje pokušavaju. Samo sam zamolio predsjedavajućeg da pokuša to reducirati da zaista vodimo rasprave, nikome ja ne branim, što god on hoće reći neka kaže uopće se ne mislim na svoj način verbalno prljati uopće sa njima u bilo čemu. Ja sam samo upozorio da nije korektno i dobar odgoj nalaže svakome od nas da štitimo dignitet svakog posebnog i pojedinog građanina ove RH koji nema ovu šansu da to javno kaže ili nije u ovoj sabornici bez obzira šta radio i kako završio bilo koji postupak pa i pravosudni. Slijedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Ivan Pernar. Poštovani kolega Borić sjećam se kad sam razgovarao sa Mijatom Stanićem iz sindikata autocesta on mi je puno toga rekao o Kalmeti, a jedna stvar koju je rekao da nema u njegovom krugu od ljudi koji nije optužen za kriminal. Veli i njegov vozač, i tjelohranitelj, i nabrajao je cijeli taj krug tih ljudi koji su bili umočeni u to isisavanje novca. Veli valjda jedini koji nije kriv u tom njihovom društvu je njegov pas. On možda nije kriv za isisavanje novca. I mislim da kako pravosuđe funkcionira da bi prije taj pas bio osuđen njegov ko pas Medo nego da će biti osuđen gospodin Kalmeta. A još jedna stvar, kad sam slušao vaše prijedloge da se, znači pazite ovo ja sam mislio na trenutak da je ovo skrivena kamera, znači da HDZ govori da oni koji su se ogriješili o zakon, oni koji su zloupotrijebili svoje ovlasti njima treba zabraniti da izlaze na izbore. Da to govori moj kolega gospodin Sinčić ja bih rekao ovo je iskreno, ali kad HDZ govori takve stvari onda je jasno da ovo više nije cirkus kao što se često impliciralo nego ovo prelazi u elemente farse i satire. I gospodine Borić vjerujte mi ovo što ste vi napravili, što je HDZ napravio Hrvatskoj državi, što ljudi kopaju po smeću, što kopaju po kontejnerima, što prose na cesti. Vi ste na vlasti. Vi ste na vlasti gospodine Borić. Jeste vi svjesni koliki ljudi su bez posla ostali? Jeste svjesni koliko ljudi ima u skloništima za beskućnike, dal' viđate ljude pred redovima za pučkom kuhinjom. I umjesto da se osvijestite o svom kriminalu koji ste napravili vi tu pričate o nekakvoj presumpciji nevinosti, a jedino što vas spašava ovaj nakaradni pravni sustav lijepo. Kolega Pernar, mene ne spašava ovaj nakaradni sustav i za sebe nemam ništa loše ili nečiste savjesti da bih ušao u ovaj Dom. Rekao sam vam niste ni sudac ni tužitelj, barem nećete biti prema meni koga vas pozivam da budete korektni i da ne spominjete imena to ne znači da ne možete govoriti o tome što vi hoćete. Dapače, ako vi ste od Živog zida napravili cirkus, samo tražim da ovaj Dom ne postane isto cirkus. Možda se vi tako razgovarate na nekim vašim tijelima ako ona uopće postoje, ali ovdje postoje Poslovnik i pravilo. Ili ćemo ih se pridržavati ili ćemo otvoriti Pandorinu kutiju. Jer lažno predstavljanje ili lažno tituliranje, slikavanje sa onima protiv kojih se navodno borite, marifetluci u donacijama, stranci. Rasap stranke do neprepoznatljivosti, da čak ne znate ni koje vam je ime vas stavlja. Prijave DORH-u za te iste stvari govore da vi niste moralna vertikala ovog društva. Što god vi činili, kako god se borili, koju god politiku upotrijebili da se svidite hrvatskim građanima vi ne možete biti ti dok to ne riješite. Kad to riješite, kad saznate tko ste i što ste, onda možete docirati drugima pa i na način da vi ovu sabornicu doživljavate kao vlastitu igraonicu. Imate dvije govornice, dva, pet i deset minuta, uživate u tome ja to gledam, ja to vidim, vama je to sve fantastično. Padaju vam misli, izbacujete ih. Uopće ne razmišljate o tome koga ste uvrijedili ni povrijedili i govorite da ste u centru pažnje cijele hrvatske javnosti. Pa vi uživajte u tome, ali vas molim da kao saborski zastupnik ipak uvažite da postoje ljudi koje prozivate, a ne mogu vam odgovoriti samo zato što nisu ovi. Ako je to puno, onda više neću ni to, a onda činite što god mislite.

Zahvaljujem poštovani kolega Boriću. Slušajući vas ja sam u vašem glasu primijetio određeno žaljenje što ovaj referendum nije održan, a ja se sjećam tog razdoblja i evo imam od mnogobrojnih portala koji je obavio stav HDZ-a o tom referendumu, ja sam odabrao jedan. Dakle, sjednica Predsjedništva 4.9.2014. godine HDZ je protiv referenduma za Izborni zakon. HDZ ne podržava referendum Udruge „U ime obitelji“ jer smatra da bi se izmjenama izbornog sustava koje ta udruga predlaže destabilizirao politički sustav pogotovo stoga što se predlaže snižavanje izbornog praga nas 3% i zabrana predizborna koalicija. Stav je to Predsjedništva HDZ-a koji je danas, dakle tog dana zasjedalo u Ogulinu, a javnosti ga je prenio Damir Jelić član Predsjedništva itd. itd. Da ne bi to išlo u povijesni zaborav. A što se tiče broja potrebnih potpisa Ustavni sud je od Ministarstva uprave kada sam mu ja bio na čelu tražio određene podatke. On je te podatke od Ministarstva uprave dobio. Mogli ste od stare ministrice, a mogli ste i od mene dok sam bio ministar. Jer se dosta često povlači teza da sam ja obmanuo ustavne suce koji eto nisu bili dovoljno bistri da tu obmanu skuže.

Od ta četiri broja Ustavni sud se odlučio za ovaj koji sam rekao. Kolega Bauk, kako ste slušali krivo ste čuli. Ja sam samo naveo kakvo je pitanje bilo udruge „U ime obitelji“, što je ono sadržavalo i rekao sam da je bilo preopširno. Gotovo je bilo na stranici A4. Ja mislim da bi jedva i stalo bilo sa svim onim što je trebalo obuhvatiti i ne bi građani glasali samo za to da glasaju samo za preferencijalno glasanje, tj. da biraju zastupnike imenom i prezimenom, nego je to iziskivalo čitav niz drugih promjena i drugih zakona kako bi se poboljšao izborni sustav. A onda sam i rekao da je SDP na to reagirao na način da se referendum po meni onemogući, ali da se kroz prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona ipak uvede preferencijalni glas i na neki način uslišaju molbe građana koji su dali potpis i danas na neki način na taj način i biramo. Što ste vi radili ili kako ste radili to su ocijenili birači. Vidjeli ste i sami da ste morali otići sa mjesta ministra uprave, došli su neki drugi i nastavljamo dalje graditi naše izborno zakonodavstvo. Ovo je danas jedan prijedlog o kojem ćemo raspraviti i u drugom čitanju, popraviti ga ako mislimo da treba.

Evo poštovani ja se uistinu ispričavam što neću govoriti i iznositi vrijednosne sudove kao svi ostali zastupnici jer bi to pretpostavljalo da sam uniprezentan da sam prisutan na svim mjestima i svim prostorima, da prosuđujem intencije, da prosuđujem volju, spoznaju. A kako mi se ne da individualno tužiti ja bih raspravu vratio na ovu razinu na kojoj bi i trebala biti a to je upozorio bih samo da ovo preferencijalno glasovanje jest dobra stvar a i kao svaki entitet koji se nalazi u ovoj našoj realnosti da mu prijeti urušavanje u vlastitoj negaciji, a to je da oni koji sastavljaju liste od predsjednika stranka, stranačkih tijela vode računa da se na listi ipak nađu njihovi ljudi. Pa im je sasvim svejedno tko će preferencijalno osvojiti.

Da postanemo politički zreli. Međutim jedno i drugo, dakle i ta negacija ili hiper realnost ili neka druga negacija nije moguća u demokraciji. Demokracija bi se trebala čuvati s jedne strane upada u anarhiju a to je odsudstvo i negacija svake zakonitosti a čuli smo i takvih danas stvari i s druge strane trebala bi se čuvati i totalitarizma kao negacije individualne slobode. I ono što ja predlažem i što vidim kao veliki potencijal u ovom našem prijedlogu zakona a to je da stranke oslobode svoj dijaloški potencijal, da u drugom čitanju uvrstimo sve ono što je dobro i da nam ovaj zakon bude i jedna osnova da napokon radimo na odgoju za demokraciju građanstva i onda se nećemo bojati prepuštati nepredvidljivoj volji birača. Odgovor na repliku. iako moram priznati da ponekad brzo govoreći djeluje malo i nerazumljivo.

Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege mislim da je ovo prvo čitanje bilo dosta plodno. Čuli smo koji su argumenti za i protiv.

Ovdje nisu spomenute neke bitne točke koje su mogle unaprijediti taj izborni zakon, recimo snižavanje izbornog praga barem na 3% ako se radi o pojedinačnom izlasku na izbore. Znači, u biti ako jedna stranka izađe na izbore sama da joj se dopusti da se izborni prag snizi pa neka ostane prag od 5% za koalicije. Ovdje smo čuli optužbe da su za destrukciju i opstrukciju referenduma bili krivi članovi SDP-a, međutim ustvari radilo se o tome da su obje stranke složno opstruirale bilo kakve promjene Izbornog zakona i ustvari ni HDZ-u ni SDP-u ne odgovara da se Izborni zakon mijenja jer ustvari on omogućava jedan lažni duopol, jedno lažno dvostranačje koje dakle ide na ruku najvećim strankama. Koliko je Izborni zakon pogrešan pokazuje recimo činjenica da 25% glasova hrvatskih birača po … [[Ne razumije se.]] sustavu odlazi HDZ-u i SDP-u čime se ne postiže ni proporcionalnost ni zastupljenost hrvatskoga biračkoga tijela. Mi imamo dakle jedan konkretan primjer recimo sa zadnjih izbora, imali ste stranku Pametno koja je zastupala kurikularnu reformu i koja je dobila 4% glasova, nastupala je sama bez koalicije, a sada će njihove birače zastupati HDZ koji ima dijametralno suprotne stavove o kurikularnoj reformi. Što pokazuje samo po sebi ovo što je govorila zastupnica HSS-a da je hrvatskim biračima jednostavno muka od izlaženja na izbore i slijedom toga imamo logično posljedicu sve manju izlaznost na izbore. Pritom se moram osvrnuti na ovo što je govorio prof. Lovrinović da bi ustvari promjene Izbornog zakona trebale ići na stimulaciju izlaženja na izbore, da bi građane trebalo potaknuti da u što većem broju sudjeluju. Evo jedna Flandrija je postigla izlaznost 91% birača, oni su o tome poveli brigu. Postoje još neke države gdje se o tome vodi briga. Također, ako se išlo na izmjene Izbornog zakona trebalo je prodiskutirati neke goruće teme koje zanimaju hrvatsku javnost. Recimo pitanje glasanja dijaspore. Evo čuli smo danas i od zastupnika Bulja predlagatelja zakona da bi trebalo prodiskutirati pravo manjina da imaju 8 zastupnika. Zašto ne bi u Hrvatskom saboru svi zastupnici nastupali sa nacionalnih stajališta zastupajući sve birače jednako? Spominjalo se također i mogućnost dopisnog glasanja. Zašto se ne bi omogućilo građanima koji ne žele ili ne mogu putovati do izbornoga mjesta da ne glasuju elektronskim putem? Ovdje imamo samo mršav, mlak pokušaj da se jedan preferencijalni glas pretvori u tri i da se dodaju neke glave Kaznenoga zakona, najavljivalo se po hitnome postupku, sada imamo po redovnoj proceduri, pa će onda kao u nekoj lijepoj dalekoj budućnosti se raditi prave izmjene, međutim sveukupno gledajući izborni zakon se neće mijenjati on će i dalje biti veliki uteg na hrvatskoj političkoj sceni, a sudeći prema ovome što smo danas čuli lako je moguće da će se izborni zakon još i pogoršati. Hvala lijepa. Replika koliko vidim nema, ispričavam se. Gospodine Bunjac, demokratski proces ne moraju ići i morate priznati barem da nije bilo MOST-a prije par mjeseci, mi smo bili složni, da nisu bili za preslagivanje nemoralno da ti ljudi nisu izdržali danas ih ne bi bilo u Saboru. Ipak su to demokratski procesi što je kolegica ih HSS-a rekla. Ipak su koraci pomaknuti.

Predlažite, što bude dobro ja vam obećavam da ću podržati, što ne bude ja ću vam pomoći da bude dobro, pomoći ako hoćete uvažiti.

Takvom brzinom promjena i reformi pretpostavljam da će za promjene izbornog zakona trebati jedno 200 godina jer to jednostavno nije reforma radi se o običnoj promjeni nekoliko riječi, ne ide se u suštinu i ovo ne može biti ni na koji način jamstvo boljega života hrvatskih građana u naredne četiri godine.

Da se evidentira.